Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Nastavljamo s radom. Prva točka danas: - Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, prvo čitanje, P.Z. br. 805 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, turizam, za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu i za prostorno uređenje i graditeljstvo. Molio bih predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. S nama je poštovani Mario Banožić, ministar državne imovine. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane saborske zastupnice i zastupnici. U postupku pretvorbe društvenih poduzeća događale su se situacije da se u društvima u temeljni kapital procjenjuju zgrade i objekti, a dok im se zemljište ispod građevine te zemljišta oko njih potrebno za uporabu objekata nije procijenilo u temeljni kapital.

Ove situacije su bile najčešće prilikom pretvorbe društvenih poduzeća koje su se bavile turističkom djelatnošću, ali postoje slučajevi pretvorbe društvenih poduzeća i u drugim djelatnostima. Radi rješavanja navedenih problema i uređenja imovinskopravnih odnosa na nekretninama u navedenim situacijama Hrvatski sabor je 2010. godine donio Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Zakon iz 2010. godine donio je rješenje za tri vrste zemljišta. Prvo za zemljišta ispod … hotela i objekta za turističku djelatnost odnosno turističko zemljište, drugo za zemljište u kampovima, treće za preostala neprocijenjena građevinska zemljišta. Također zakonom iz 2010. godine određeno je da su u neprocijenjena zemljišta ispod hotela i objekata za turističku djelatnost koji su procijenjeni također vlasništvo trgovačkog društva čime je ostvareno načelo jedinstva nekretnine, znači građevina i zemljište na kojem je ona sama izgrađena, a da jedinica lokalne samouprave vlasnik zemljišta koja je na da stupanja na snagu navedenog zakona bilo u prostornom planu određenom za turističku namjenu i koje nije bilo procijenjeno u temeljni kapital trgovačkog društva. Takvo zemljište jedinica lokalne samouprave može dati u koncesiju trgovačkom društvu dio zemljišta koji služi za redovitu uporabu građevine ili prodati trgovačkom društvu na njihov zahtjev po tržišnoj cijeni. Također vezano za kampove zakonom iz 2010. godine uspostavila se suvlasnička zajednica između RH i trgovačkog društva za kampove u kojima je trgovačko društvo u pretvorbi u temeljni kapital procijenjene vrijednosti izraženih objekata odredio da će se omjeri suvlasničkih zajednica odrediti razmjerno veličini procijenjenog i neprocijenjenog zemljišta i građevina, a da takva društva po utvrđenju omjera suvlasničke zajednice imaju pravo na koncesiju za suvlasnički udio RH u tom kampu na rok ne duže od 50 godina. Vezano za preostala neprocijenjena građevinska zemljišta zakon iz 2010. godine propisao je da su neprocijenjena zemljišta ispod procijenjenih objekata također vlasništvo trgovačkih društava čime je također osnovno načelo jedinstva nekretnine, a da je RH vlasnik preostalog neprocijenjenog zemljišta i da će RH prodati trgovačkom društvu na njegov zahtjev zemljište koje služi za redovitu uporabu građevine po tržišnoj cijeni. Rješenja zakona iz 2010. godine nisu uspjela saživjeti i proizvesti učinke u praksi jer za zemljišta koja su postala u vlasništvu jedinice lokalne samouprave postaje problem uknjižbe prava vlasništva, a za kampove se nisu mogli utvrditi omjeri suvlasničke zajednice zbog nedostatka kriterija za procjenu vrijednosti objekata i zemljišta te stoga nije dana niti jedna koncesija za turističko zemljište ili za kampove. Kako u RH danas postoji 76 kampova površine 14 milijuna i 100 tisuća kvadratnih metara koji su bili predmet pretvorbe društvenih poduzeća i kojima su objekti procijenjeni, a zemljište ispod objekata i oko objekata nisu, tako se procjenjuje da danas turističkog zemljišta ima oko 6 milijuna kvadratnih metara te kako zakon iz 2010. godine nije uspio donijeti pomake u upravljanju navedenim zemljištem izrađen je novi Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Prijedlogom zakona se nastavljaju sva rješenja iz 2010. godine koja su životna, logična, provediva i konzumirana. Važno je naglasiti da se prijedlogom zakona pored materijalnih odredbi koje ću vam kasnije iznijeti precizno i konkretno određeno tzv. procesne norme kojima se na jasan i nedvosmislen način uređuju pitanja koje je tijelo nadležno za donošenje rješenja o obuhvatu, obliku i površini turističkog zemljišta, kako provodi postupak i temeljem kojih dokumenata, a potom Ministarstvo državne imovine donosi rješenje kojim utvrđuje tko je vlasnik takvoga zemljišta. Prijedlogom zakona se također određuju procesne norme za identifikaciju obuhvata kampa i dijelova kampa na način da će o navedenom odlučiti Ministarstvo državne imovine u upravnom postupku te se precizno propisuje prethodni postupak radi identifikacije kampa te tko, kada i s kojim dokumentima pokreće upravni postupak Vezano za turističko zemljište koje u vlasništvu jedinica lokalne samouprave prijedlog zakona točno definira njegov obuhvat na način da je to površina turističkog zemljišta koje je posebnim aktom utvrđena kao zemljište nužno za redovitu uporabu hotela i turističko naselje s tim da to zemljište čini i zemljište na kojem je izražena građevina u funkciji hotela ili su na njemu smješteni ili osmišljeni trajni sadržaji koji se upotpunjuju, ponuda ili funkciji potrebe gostiju hotela ili turističkog naselja. Time se točno utvrđuje granica turističkog zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i određuje da zemljište za redovitu uporabu obuhvaća širok pojas oko samog objekta npr. tenisi tereni, parkovi, igrališta, pomoćni objekti za komunaliju, funkciju hotela i sl. čime se upravnom tijelu koje će donijeti upravni akt o utvrđivanje građevine čestice hotela odnosno turističkog naselja kao zemljišta potrebnog za redovitu uporabu istih daje jasne upute koje postojeće sadržaje treba obuhvatiti građevnom česticom. Nakon što se točno utvrdi obuhvat turističkog zemljišta o prethodno izloženim kriterijima prijedlog zakona propisuje da se to zemljište trgovačkog društva dobiva zakonski položaj zakupnika turističkog zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a cijena zakupa će biti uređena uredbom Vlade RH. Ukoliko trgovačko društvo podnese zahtjev za kupnju tog zemljišta jedinica lokalne samouprave prodat će društvu to zemljište po tržišnoj cijeni. Budući da je turističko zemljište posebna vrsta građevinskog zemljišta čijom uporabom se treba osigurati daljnji razvoj turizma kao gospodarske djelatnosti, prijedlogom zakona predviđeno je da se prihodi od zakupnine za turističko zemljište kao i od prodaje turističkih zemljišta dijele na način da 40% prihoda pripada jedinicama lokalne samouprave, 20% jedinici područne odnosno regionalne samouprave i 40% fondu za turizam čime je povećan prihod jedinicama lokalne samouprave jer je važećim zakonom iz 2010. godine predviđeno da se navedeni prihodi dijele na način da 20% prihoda pripada jedinici lokalne samouprave, 20% jedinici područne (regionalne) samouprave i 60% fondu za turizam. Navedenim rješenjem se jedinicama lokalne, jedinicama područne (regionalne) samouprave kao i fondu za razvoj turizma omogućuje znatno veći i predvidljivi prihodi od onih koje do sada imaju. Vezano za kampove, prijedlog zakona i u kampovima priznaje trgovačkim društvima vlasništvo zemljišta ispod procijenjenih objekata čime se ostvaruje načelo jedinstva nekretnine. Dakle, da su građevna zemljišta na kojem je izgrađena jednom, ali se na taj način i razvrgava suvlasnička zajednica formirana zakonom iz 2010. godine jer će trgovačko društvo formirati nove katastarske čestice, a kojima će se procjene građevine izgrađene i te nove čestice bit vlasničko trgovačkog društva, a svo drugo zemljište u kampu bit će vlasništvo RH. Time se izbjegava dugotrajan i kompliciran postupak utvrđivanja veličine suvlasničkih omjera i potom razvrgnuća suvlasničke zajednice, a nakon toga takvog, a nakon takvog razvrgnuća suvlasničke zajednice trgovačko društvo koje ima vlastite nekretnine u obuhvatu kampa imat će zakonski položaj zakupnika zemljišta u vlasništvu RH u istom kampu. Cijena zakupa bit će također određena uredbom Vlade RH, a prijedlog zakona se određuje da će navedena cijena zakupa korigirati koeficijentom ekonomske isplativosti po županijama i to, za kamp u Istarsko-primorsko županiji koeficijentom 1, za kamp u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji koeficijentom 0,9, za kamp u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj županiji koeficijentom 0,8, za kamp u Ličko-senjskoj županiji i kontinentalnim županija i na otocima koeficijentom 0,7. Pored korigiranja cijena zakupom koeficijentom ekonomske isplativosti po županijama iznos jedinične cijene zakupnine umanjit će se za 10% za kampove na otocima, a za kampove koji su kategorizirani s 4 zvjezdice iznos jedinične cijene zakupnine umanjuje se za 5%, a za kampove koji su kategorizirani s 5 zvjezdica umanjuje se za 10% Kao i kod turističkog zemljišta ukoliko trgovačko društvo podnese zahtjev za kupnju zemljišta u kampu, a RH prodat će društvu to zemljište po tržišnoj cijeni. Kako je zemljište u kampovima također zemljište čijom se uporabom treba osigurati daljnji razvoj turizma kao gospodarske djelatnosti prijedlogom zakona predviđeno je da se prihodi od zakupnine za zemljišta u kampovima kao i od prodaje takvog zemljišta dijele na načina da 30% prihoda pripada RH i uplaćuje se u državni proračun, 20% prihoda pripada jedinici lokalne samouprave, 10% jedinici područne (regionalne) samouprave i 40% fondu za turizam. Navedena je promjena u odnosu na rješenje iz važećeg zakona iz 2010. godine kojom je predviđeno da se navede ni prihodi dijele na način da 20% prihoda pripada jedinici lokalne samouprave, 20% jedinici područne (regionalne) samouprave i 60% fondu za turizam. Navedenim rješenjem se državnom proračunu, jedinicama, proračunu jedinicama lokalne i jedinicama područne (regionalne) samouprave te fondu za turizam za razvoj također omogućuje znatno veći i predvidljivi prihod od onoga koji do sada imaju. Vezano za ostalu neprocijenjeno građevinsko zemljište na kojem su izgrađeni objekti druge gospodarske namjene koji su procijenjeni, koji nisu, koji su procijenjeni u temeljni kapital trgovačkog društva bez zemljišta na kojem su izgrađeni ovim prijedlogom zakona predviđeno je da se u trgovačkom društvu prizna vlasništvo zemljišta na kojem je procijenjeni objekat izgrađen. Time će se formirati nove katastarske čestice za navedeni objekat čime će se riješiti imovinsko pravni odnosi za takvu procjenu objekta. Ukoliko zemljište oko takvih objekata nije procijenjeno u temeljni kapital trgovačkog društva ono je vlasništvo RH, a trgovačko društvo može ishodovati upravni akt utvrđivanja zemljišta nužnog za redovitu uporabu procjene zgrade.

6 replika, prvi je kolega Grbin, izvolite. Uvaženi gospodine ministre, naravno da je pohvalno da se ovaj evidentni problem ide rješavati, međutim u pogledu predloženog rješenja imamo određene dvojbe. Osobno kao zastupnik koji dolazi iz Istarske županije imam ozbiljnu dvojbu vezano uz ovaj koeficijent, kako smo rekli, ekonomske isplativosti po županijama. Dakle, poduzetni iz Istarske županije će u odnosu na poduzetnik recimo sa Cresa ili Lošinja koji su turistički vrlo isplative destinacije plaćati duplo, pardon 50% veću naknadu. Držim da se radi o diskriminatornom rješenju koji u prijedlogu zakona nije dovoljno dobro obrazložen. I drugi problem na koji bih vam ukazao odnosi na Članak 4. stavak 4. koji govori o vlasništvu RH.

Na kraju, recite želite li odgovoriti na repliku ili ćete sve zajedno? Sve ću zajedno odgovoriti, a na kraju ovaj kad čujem druga pitanja u završnoj riječi. Kolega Kirin, izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani gospodine ministre ovaj zakon po meni definitivno rješava problem neprocijenjenog građevinskog zemljišta.

Trgovačka društva koja su se bavila trgovačkom, bavila turističkom djelatnosti godinama su koristili zemljište kampova za svoju djelatnost, nisu plaćala ni naknadu za zakup nikakvu, niti koncesiju su dobili i kolika je učinjena šteta državnom proračunu a i investicijskom ciklusu i da li je to učinjeno svjesno? Pa samo iz ovoga šta smo zaključili, znači u ovom periodu do 2010., dok nije donesen zakon, znači evidentno je da smo imali korištenje imovine RH od koje RH nije imala konkretnu korist. Rješenje koje je doneseno 2010. g. očito je da je rješenje koje nije donešeno spretno, nije bilo provedivo i zato imamo danas ovu izmjenu zakona. Bit će najveća šteta ako mi danas odnosno kad u Saboru kroz nekoliko mjeseci u ovom čitanju ne doneseno opet rješenje u kojima ćemo ovu situaciju riješit ne samo za RH i punjenje proračuna kako sam naveo nego za sve one buduće investicije koje se moraju dogoditi jer znamo da u istim tim kampovima, u istim tim turističkim objektima je nužno potrebna investicija s ciljem podizanja kvalitete i smještajnih jedinica i same kvalitete uopće turističke ponude. Tako da mislim da model koji smo upravo predložili, koji sam upravo predložio da je jako dobar i da upravo će doprinijeti rješenju ovih svih problema koje ste vi sad rekli. Kolegice Mrak Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Mi cijenimo napore da se proba riješiti ovaj problem, problem nije jednostavan. Da je problem bio jednostavan, ja sam sigurna da bi se već prije pokušalo riješiti i ovaj zakon je rezultat svih onih saznanja koje imate od 2010. u kojem djelu je bilo problema. Jedan od velikih problema je utvrđivanje građevinskih čestica. Vi sukladno Zakonu o prostornom uređenju građevinsku česticu koju ovdje, ovdje zakon se temelji zapravo da se utvrdi građevinska čestica i da te tako utvrdi zemljište. To mu je osnov. E sad, vi tu građevinsku česticu možete utvrditi zemljište koje služi za redovitu upotrebu kuće, možete utvrditi sukladnu planu temeljem čl. 159. Zakona o prostornom uređenju i to i prebacujete tamo. I sad je pitanje tko će odlučivati? Jer nekad kad utvrđujete česticu koja je samo za redovitu upotrebu zgrade, dobit ćete premalo.

Na samom izlaganju ja sam rekao da ovaj zakon u biti definira što je to uopće turističko zemljište, koje će biti granice, tako da je to u biti odgovor na vaše pitanje. Kolega Žagar, izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, dakle imamo 1410 ha površine zemljišta koje su pokriveni kampovima. Mene zanima, ja bi ovaj zakon zapravo nazvao zakon o mogućnosti kupovine trgovačkih društava ili vlasnika kampova državnog zemljišta ili u slučaju hotela zemljišta jedinica lokalne uprave. Vi ste u ovome obrazloženju naveli da je država uprihodi od po sadašnjim cijenama od zakupa kampova 31 milijun kuna ako sam dobro vidio. Nigdje ne spominjete zapravo koliko su očekivani prihodi državnog proračuna ali ne u slučaju novog zakupa koji će biti veći nego u slučaju prodaje, isključivo mislim da je ovaj zakon namijenjen da bi vlasnici kampova kupili zemljište na kojima se kampovi nalaze jer upravo mislim da je to skrivena intencija ovog zakona, to je moje mišljenje, ako sam u krivu, razuvjerite me. Ovdje je tendencija da se da jedan dugoročan zakup koji bi stvorio vjeru vlasnika u buduće investicije i omogućio im investiciju samih objekata.

Kolega Goran Marić, izvolite. Hvala lijepa. Ministre, ovaj zakon Hrvatska čeka 25 g. jer on dokida 25-godišnju anarhiju. On može biti i on je temelj za renesansu Hrvatske ali me interesira u prijedlogu zakona koji je bio u javnoj raspravi prije 8 mj. u čl. 21. bila je istaknuta cijena u 12 kn za zakup za kampove, nitko od zainteresiranih nije predložio izmjenu tog članka u sugestijama i koje su iznijete u javnoj raspravi a ipak je neka nevidljiva ruka ispisala da tu cijenu nema u zakonu nego da određuje Vlada uredbom. Zamislimo Zakon o PDV-u gdje bi pisalo da stopu određuje Vlada uredbom, Zakon o trošarinama da koji isto određuje Vlada uredbom ili Zakon o porezu na promet nekretnina gdje će visine poreznu stope odrediti Vlada uredbom. Ne bi bilo zgodno da ova cijena koja je bila 12 kn a to je najvažniji element, ovdje bude predmet rasprave i da se dođe do cijene koja je odgovarajuća a ne da umjesto 12 kn Vlada odredi 6 kn, onda to neće biti dobro.

Uvaženi zastupniče, znači upravo u samom poslije nakon postupka savjetovanja je odrađeno još niz sastanaka koji se odnosio među njima i na sastanke sa resornim ministarstvima, u ovom slučaju Ministarstvom turizma koje je u kontaktu sa po turističkim subjektima i prijedlog da ide uredba odnosno da cijena zemljišta bude definirana uredbom je upravo proizlazi iz resornoga ministarstva jel dodatne analize koje se rade prilikom procjene zemljišta i onoga što je bi moglo biti u ovom slučaju ako se cijena bude znatno niža u odnosu na ono što je tržište, Europska komisija bi mogla smatrati kao potporu i upravo iz tog razloga radi se paralelno znači uredba koja bi definirala na osnovu analiza, procjenu zemljišta u svakoj od ovih županija u svakoj od ovih županija koje sam naveo u procijenjenom djelu kampova odnosno turističkoga zemljišta, pokušat će se napraviti jedan model koji će biti definiran uredbom. Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi ministre. Svakako je dobro da se ovaj zakon donese tim više jer svjedoci smo da po postojećim iz 2010. nije napravljeno ono što smo očekivali da će biti napravljeno. Tu posebno je dobro da više se ne ide u koncesije nego se ide u zakup jer vidimo da to nije zaživjelo. Ja ću se osvrnuti na onaj dio prijedloga zakona koji propisuje način na koji se dijeli prihod od zakupa ili prodaje kampa u vlasništvu RH, a to je da RH pripada 30%, jedinicama lokalne samouprave 20%, područne 10 i 40 Fondu za razvoj turizma.

Ne, onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista i poštovani Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi ministre sa svojim suradnicima, kolegice i kolege ovim Prijedlogom Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu se definira određene stvari, ali ima puno i nejasnoća. Naravno kad govorimo o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, kad govorimo o kampovima, kad govorimo o turističkim svrhama toga zemljišta koje se već i koristi, naravno da tu trebamo raspravljati sa oprezom jer jednostavno to je vrijedno zemljište RH i naravno da ovdje imam i ja nekoliko prigovora poglavito ovog što se tiče ovoga prijedloga zakona, znači podjele sredstava od prodaje zemljišta. 40% jedinicama lokalne samouprave u odnosu na dosadašnje je to povećano, međutim zbog čega županijama 20%, pa te županije i sada kad se daje u koncesiju zemlja, županijama netriba kuna jer županije su ionako protočni bojler i štetočine razvoja RH što je i sam premijer priznao u večeri izbornoj kad je rekao da je HDZ nije dobio u izbornim jedinicama koje je pobijedio, gdje su na vlasti, nije dobio dovoljno glasova jer su ljudi iselili. Što govori da su županije problem. Prema tome, ovaj novac koji ide županijama 20% treba prebaciti jedinicama lokalne samouprave, jer lokalne samouprave su one koje trebaju sredstava za infrastrukturu, kanalizaciju, odvodnju, vodovod, oni su oni koji plaća asfaltiranja, ceste, donošenje prostornih planova. Najveći dio znači troškova je na jedinicama lokalne samouprave i na taj način bi se i ovaj decentralizirala ta sredstva u stvari bio bi taj novac, a i turističkim fondova za razvoj turizma ja ne znam uopće kako to funkcionira. Imamo mi na lokalnoj razini također mogućnost da se taj novac promovira turizam na puno bolji način. A što se tiče županija smatram da bi trebalo biti 0%, jer županije su i dovele do problema, one funkcioniraju u mojoj Splitsko-dalmatskoj županiji, na evo primjer, na pomorskome dobru ili jednostavno se čak sklapaju koalicije. Recimo u Splitsko-dalmatinskoj županiji je koalicija između Građanske stranke gospodina Keruma i HDZ-a je zbog Bena. Tako i oko ovoga zemljišta moramo biti oprezni i naravno da trebamo i također nisam da uredbom Vlada definira cijenu, a ja mislim da bi cijenu trebalo donijeti ovo tijelo na koji način financirati jer tu postoji mogućnost korupcije. Postoji mogućnost dogovorne, kao što je u nas to trebamo spriječiti.

Međutim, kad govorimo o ovim stvarima, uvijek mora postojati jedna i kad dajete rješenje, vi nudite rješenje, dajete ga u dva čitanja što je korektno, međutim kad govorimo o našem javnom dobru, o onome što je Hrvatska država vlasnik, naravno triba gledati i u smjeru toga da ide u poduzetni u ovome slučaju turizmu, da ide u razvoj turizma mi smo ipak i turistička država, međutim ja ovdje imam određenu, a ova govornica je baš za to kažem, određen, gledam to malo teže. Zbog čega? Problematično, mora se problematizirati zato kad je god riječ o javnom dobru tu su uglavnom manipulacije. Evo ja, još sam uvijek zgrožen na koji način postupa Vlada RH u slučajevima evo primjer imamo naše javne ustanove, imamo evo rijeka Krka tj. Nacionalni park Krka je imenovao, evo šef Dujić koji također, zašto bi ja njemu dao 20%, čovjek koji je pritisak izvršio na ministra Ćorića da imenuje gospođu koja ima dvije stranačke iskaznice, a nije ministricu, a nije ministar. Čak je i pravosudno tijelo tj. ima rješenje sudsko da natječaj nije bio proveden, on ga je poništio pa imamo evo sada inspekcijski nalaz tj. jer rješenje inspekcije da, jednog glavnog inspektorata da je protuzakonito imenovanje sadašnje ravnateljice. Znači zašto bi ja vjerovao toj Vladi, zašto bi ja vjerovao županiji davao taj novac bilo u Splitsko-dalmatinsku županiju, bilo u županiju gdje je faraon Dujić …/nerazumljivo/… gdje je faraon Sanader, Boban, koji su uništili te županije. Smatram da tribamo taj novac decentralizirati jer ovo što su napravili samo je kod gospođe Zmijanović koja je braniteljica prekršen Zakon o braniteljima za imenovanje u Nacionalni park Krk ovaj Krka, a imenovana je osoba sa dvije stranačke iskaznice. Žao mi je što ovde nije Josip Đakić da također kaže jel to način ponašanja i važenja i poštivanja Zakona o hrvatskim braniteljima. Međutim u ovome zakonu mi moramo sve napraviti da županiji ne ode nula posto, da ide sve, većina lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava je ključ razvoja RH, a ključ i kočnica razvoja RH, kočnica razvoja je županije. I zato ovih 20% triba skiniti, skiniti jer to su faraoni o kojima ovise lokalni čelnici. Mi moramo znati da je to protočni bojler, županije su protočni bojler i još mi im s ovih decentraliziranih sredstava koja idu za školstvo, zdravstvo, na kraju niti imamo zdravstvene usluge, a školstvo u rasulu. Ja govorim o dalmatinskim županijama odakle dolazim, o načinu imenovanja u ustanove koje bi trebale štititi naše bogatstvo kao što su nacionalni parkovi. Tako da ja mislim da se ovdje ministre pokazati, evo ja vam dajem prijedlog da županijama nula posto, a da za ovo za turistički razvoj i to mi je čak, a jedinice lokalne samouprave 80% sredstava od prodaje toga zemljišta jel jedinice lokalne samouprave su one koje su i čelnici njihovi tribamo ih rasteretiti pritiska župana, to županije su tijelo, ja sam bio kandidat za župana, da sam izabran bio bi zadnji zato što bi sve napravio da se županije ugase. Lokalni čelnici ovise o županima, nemojmo im davati sredstvima, ako nisu dobri sa županom ili ista politička opcija nećeš dobiti novac za projekte. Ista su oni samo transferiraju novac, imaju brojne ustanove i institucije koje zapošljavaju. Tamo gdje su potrebni ne primaju ljude gdje su katastar gdje triba posao, gdje triba raditi, gdje tribamo ulagati, gdje trebamo očistiti to zemljište tamo nema država novaca gdje je bitno, ali zato zaprimanje u županije. Jel to je biračko tijelo, ti ljudi koji se zaposle oni ne idu vanka i zbog toga se je dogodio ovaj problem jer previše sredstava dajemo županiji. Ja stvarno ovdje još jednom na nas saborske zastupnike želim utjecati da županijama nula posto, lokalnim samoupravama novac neka ide. Županije su ponavljam još jednom glavna kočnica razvoja RH, to vam javno tvrdim. Sa novcem kojim upravljaju jednostavno upravljaju na način ili da tu zapošljavaju svoje ljudi koji su stranačka iskaznica, a to vam dokazuje imenovanje u Nacionalnom parku Krka gdje je jednostavno Ćorić pod pritiskom, ministar Ćorić morao zaposliti osobu koja ima lošije uvjete, kriterije i stručne i nema status branitelja kao što je gospođa Ljilja Zmijanović, on je morao jednostavno zaposliti tu osobu jel je prevelik pritisak lobija Dujića, Pauka. Ali tako je evo inspektorat je odlučio, a na inspektoratu je na čelu inspektorata je HDZ. Pa zašto, čemu služi ovaj novac županijama, evo pojasnite mi čemu će služiti ovaj novac županijama? One stvaraju koalicije na temelju dodjele koncesija na pomorsko dobro.

Smatram da županije ne zaslužuju kune nego lokalne samouprave koje su i dužne urediti komunalnu infrastrukturu do tih objekata, one su odgovorne da to bude napravljeno i odvodnja i voda i asfalt, asfaltiranje cesta, promet, sve što triba urediti do tih objekata to je lokalna samouprava ono što ima u prostornom planu dužna napraviti. Još jednom bih rekao da sam za ovo da se uredi, prvo čitanje je, dao sam vam prijedlog da se cijena odredi da ne može Vlada određivati kako im padne na pamet zajedno šurujući sa županima i sa raznim lobijima koji će tezgariti kao što je bilo u privatizaciji sa našim dobrim, javnim dobrom tj. još uvijek zemljištem koje nije procijenjeno i da nula posto bude županiji od prodaje toga zemljišta i da bude 80% lokalnoj samoupravi, a ovih 20 za turistički razvoj jel i lokalne samouprave mogu to napraviti. Vjerujem da će ova moja rasprava dati učinak na ovu raspravu da razmislimo što rade županije koje su poglavito u Priobalju, koje imaju to zemljište te kampove, da su kočnice razvoja, da ne daju dodatnu vrijednost kako bi trebale davati dodatnu vrijednost, da su u tim županijama najveći demografski pad, da je u tim županijama najgore zdravstvo, zdravstvene usluge. Evo imamo Bolnicu u Kninu Hrvatskoga ponosa kojima je vlasnik županija, koja je pred kolapsom i pred raspadom ali je bitno da se je imenovala gospođa u Nacionalni park Krka koja ima stranačku iskaznicu.

Sjećam se tih vremena, svi smo bili sretni, nakon devet stoljeća imamo samostalnu Hrvatsku, slobodnu, međunarodno priznanje. Imali smo taj dobili smo i baš jučer ta vijest izlazi da je prekršen Zakon o braniteljima. A ko je to napravio? Županija, pritisak na ministra Ćorića koji se odnosi kao štetočina prema Nacionalnom parku Krka, prema Zrmanji, prema Cetini, prema gospodarenju otpada, prema kršu, prema Lećevici. Zbog čega? Jel tim županima apsolutno nije briga razvoj. Oni su u biti, oni su kao faraoni, ali koji transferiraju novac. A taj novac je protočni bojler pun kamenca. Ne odlazi novac do ruralnih područja i to je problem. I zato je po prvi put priznao premijer Plenković da je problem na izborima bio što je demografija napravila svoje, što su ljudi iz tih područja otišli zbog lošeg upravljanja našim javnim dobrom, koncesijama, pomorskim dobrom i te županije ne zaslužuju jedne lipe. Jedne lipe. Županije treba ukinuti. One su upravljanja državom višak. One su isključivo za kontrolu biračkoga tijela pa ogroman novac se sliva. I još ste vi sad onih 50 zakona, koliko, spomenuli ste 200 djelatnosti i dali ste županijama da one kontroliraju, a one su kočnica razvoja. Pa dajte elektronsko glasanje. Ali nećete dati ni to jer zato što su to otišli ljudi koji nisu mogli trpiti i gledati to, uglavnom su otišli zbog nepravde iz najljepšeg dijela RH, iz moje Dalmacije, iz moje Dalmatinske zagore, Slavonije, Like. Prema tome, evo, ja još jednom dajem prijedlog da se županijama, da se puno više lokalnim samoupravama, a županijama 0% jer županije to ne zaslužuju. Ovo je novac koji mora pripasti lokalnim samoupravama i da tako napokon skinemo lance i okove župana nad lokalnim čelnicima da mogu djelovati i da se država napokon decentralizira. Hvala lijepo. Idemo sada na drugu raspravu, Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Branko Bačić. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege mi ćemo u Kluba zastupnika HDZ-a podržati Prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Ja moram reći da 30 godina od uspostave samostalne Hrvatske nismo riješili problem neprocijenjenog građevinskog zemljišta u postupku pretvorbe i privatizacije u dijelu koji se odnosi na građevinsko zemljište koje je bilo u državnom vlasništvu i koje je u postupku pretvorbe i privatizacije ostalo neriješeno na način da je pravo vlasništva u elaboratu o pretvorbi priznato na objektima, nekretninama koje su na tom građevinskom zemljištu izgrađene, ali s druge strane, nije utvrđen ... [[Govornik se ne razumije.]] vlasništva na ostalom građevinskom zemljištu. Iz tog razloga došlo je do velikih problema u funkcioniranju samih trgovačkih društava, nemogućnosti ulaganja na građevinskom, na tom zemljištu koje im služi za redovito korištenje njihovih nekretnina i objekata koji su u njihovom vlasništvu, a s druge strane, to je predstavljalo veliki gubitak za RH i za jedinice lokalne samouprave jer na tom prostoru, premda bi po zakonu trebalo biti to u njihovom vlasništvu, ukoliko nije došlo, ili bilo u procesu kupoprodaje, nisu ostvarivala, ostvarivali sredstva koje bi trgovačko društvo bilo dužno plaćati prije koncesijom, kako je to bilo predviđeno ranijim zakonom, odnosno zakupom, kako je to predviđeno novim zakonom. I pokušalo se 2010. g. zakonom riješiti to pitanje na način da bi i dalje bio do kraja neriješen taj odnos između trgovačkog društva i RH, odnosno jedinice lokalne samouprave na način da je bilo planirano da se napravi elaborat kojim bi se utvrdilo odnosi u vlasništvu na cjelokupnom tom prostoru. Zbog kompliciranosti s jedne strane, a i do kraja nedorečenosti tog zakona, očito, a čini mi se da nije bilo previše velike političke volje da se riješi taj odnos između trgovačkog društva i RH i jedinica lokalne samouprave, nije taj zakon iz 2010. g. polučio uspjeh kakav se očekivao prilikom donošenja tog zakona. I eto od tada je prošlo 10 godina, dobro je i pozdravljam da je sada ovaj zakon došao u prvo čitanje i da kroz prvo čitanje možemo još neke stvari popraviti do drugoga čitanja. Govori se, iako za to ne postoje valjani podaci u RH, govori se negdje oko 26 milijuna četvornih kvadrata, negdje i sa 20, da je oko 6 milijuna metara četvornih u dijelu koji se odnosi na hotelske kapacitete, hotelska naselja, da je negdje oko 16 milijuna kvadrata koji se odnosi na kampove. Dakle, tim podacima ne raspolažemo. Ali sve, neovisno o tome, svejedno iznimno je to velika površina s kojom se sustavno ne raspolaže i što na godišnjoj razini predstavlja gubitak za RH i za jedinice lokalne i područne samouprave, a s druge strane, ono što sam u samom uvodu rekao, ta činjenica nesređenih imovinsko-pravnih odnosa onemogućuje kvalitetno ulaganje trgovačkih društava koje upravljaju odnosno koji koriste na nezakonit način uz prešućno odobravanje države to građevinsko zemljište. Što je ovim zakonom odlučeno? I to pozdravljam. Odlučeno je ovim zakonom da se odmah krene u njegovu provedbu nakon njegova donošenja na način da zemljište koje je neprocijenjeno u postupku privatizacije, koje je neprocijenjeno u postupku privatizacije i pretvorbe i koje nema, nije utvrđen titular vlasništva da postaje vlasništvo RH osim onog dijela na kojem su sagrađene zgrade odnosno zemljišta ispod tih zgrada koje čini jedinstvenu cjelinu zemljišta i nekretnine i to bi postalo odmah vlasništvom RH za što je također potrebno napraviti parcelacije, parcelacijske elaborate i to zemljište koje odgovara tlocrtnoj površini zgrade upisati na trgovačko društvo. Ostalo zemljište bit će upisano na jedinicu lokalne samouprave. Slična je situacija i u kampu. S time što u kampu zemljište postaje vlasništvom RH. Ono što je rekla gospođa Mrak Taritaš i što bi trebali prije drugog čitanja definirati. Jasno da je Centar za restrukturiranje i prodaju kao pravni slijednik bivših državnih tijela koja su vodila postupak pretvorbe i privatizacije raspolaže iz elaborata o pretvorbi sa svim relevantnim podacima koji definiraju prostor na kojemu trgovačko društvo jest obavljalo djelatnost i gdje su propisane nekretnine koje je on za to koristio ili nisu, ovisi o kvaliteti samog elaborata o pretvorbi, ali to ne može biti temelj za definiranje parcele na koju će se kasnije, na koju će trgovačko društvo temeljem zakona zatražiti zakup odnosno kasnije prodaju. Naime, oblik, veličinu parcele u RH definira prostorni plan i prostornim se planom i jedinstveni upravi odjel u velikom gradu ili županiji koji donosi rješenje o utvrđivanju građevinske čestice može se voditi samo prostornim planom, a parcela koja bi proizišla iz tog rješenja nije nužno i ne mora biti usklađena sa dokumentima kojima raspolaže centar za, kojima raspolaže CERP. Dakle, mi ovdje s ovim zakonom moramo točno propisati i ostaviti dvojbu između Članka 5. stavka 3. i Članka 6. stavka 2. ovoga zakona kako će se i na koji način definirati veličina i oblik građevinske čestice i kako će pri tome izrađivati se geodetski elaborat ili geodetska snimka, situacija koja bi prethodila donošenju tog rješenja. To mora biti zakonom do kraja propisano da ne bi bilo dvojbe o čemu je maloprije postavila u svojoj replici pitanje gospođa Taritaš. Dakle to, to se mora po meni riješiti i bit nedvojbeno definirano, naime ne samo u ovom slučaju, nego u svim slučajevima u Hrvatskoj. Kad se definira veličina i oblik građevinske čestice ona se definira temeljem prostornog plana kako je to propisano Zakonom o prostornom uređenju i u tom smislu taj zakon mora biti u potpunosti usklađen sa Zakonom o prostornom uređenju. Temeljem ovog zakona trgovačko društvo ex lege postaje vlasnikom, vlasnikom svog objekta i zemljišta ispod objekta koji čini jedinstvenu cjelinu i nakon toga također ex lege postaje zakupnikom tog prostora te čestice koju kažem da će trebati bolje definirati samim zakonom. Ostali dio, ja sam, reko sam je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave ako se govori i o hotelskim kapacitetima odnosno RH koja, ako se govori o kampu. Dobro je, dakle da su propisani rokovi u kojemu se definiraju i ugovor o zakupu bilo sa RH, bilo sa jedinicom lokalne samouprave i dobro je da se omogući odmah i kupoprodaja tog zemljišta od strane trgovačkoga društva i dobro je, po meni, premda postoji prijepor oko toga da li će visinu zakupnine definirati Hrvatski sabor svojom odlukom kojom bi postavio određene kriterije ili će to raditi Vlada, to može biti i jest legitimno pitanje, ja sam ipak sklon ovom rješenju dakle da, da Vlada, da Vlada definira te kriterije i iz razloga što se vremenom, vremenom mijenjaju elementi koji definiraju visinu zakupnine. Pa onda kada se to mijenja vremenom lakše je mijenjati to uredbom nego mijenjati zakonima. Mogli bi vući paralelu sa brojnim drugim zakonima gdje su, gdje su slični elementi definiraju vladinim uredbama primjerice kad govorimo o pomorskom dobru. Inače kada spominjem pomorsko dobro u kontekstu ovoga zakona onda ovdje treba također nešto izdvojiti, a to je da će se taj zakon biti jedan od provedbenih zakona i u ovom zakonu. Naime, svjesni smo činjenice da su brojni kampovi, a i brojni hotelski kapaciteti upravo nalaze uz samo pomorsko dobro, da su trgovačka društva na pomorskom dobru koristila te nekretnine koje također poput ostalog zemljišta koje nije pomorsko dobro i u vlasničkom je režimu za razliku od pomorskog dobra koje je opće dobro u, dobro u općoj uporabi, morat će se temeljem tog zakona definirati granica pomorskog dobra između čestice koja će biti u vlasništvu RH il u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i pomorskog dobra. Tako da ćemo bez obzira što smo ovim zakonom izbacili koncesiju još će se koncesija kod određenih trgovačkih društava nalazi kao jedan režim korištenja osim zakupnine. Ono što je još ostalo, što nije prijeporno, za mene nije prijeporno to je da sredstava koja će se uprihoditi temeljem ovog zakona, a koja se odnose i na hotelske kapacitete i na kampove dijelom se raspoređuju i u korist jedinice lokalne, područne samouprave, dakle u korist županija. Ja se slažem da jedinice regionalne odnosno područne samouprave, odnosno županija, doista bude korisnik sredstava koji su ovim zakonom propisane. Dakle, pored RH, pored jedinice lokalne samouprave i pored fonda za turizam, ispravan je stav Vlade RH, da i županija bude korisnik tog prostora. Zašto? Zato što pored jedinice lokalne samouprave koja ruku na srce u najvećem dijelu osigurava sve infrastrukturne pretpostavke za korištenje i uporabu tog zemljišta, tih nekretnina, tih objekata, tih kampova i tih hotela, u dijelu dakle, vodovodne, električne, dijela i cestovne, prometne, dijela prometne infrastrukture, ali i županija također, temeljem svojih ovlasti osigurava, omogućuje korištenje tih istih prostora kroz dio te iste prometne infrastrukture, dio tih županijskih cesta vodi prema tim objektima, a da ne kažem da je u smislu Zakona o pomorskom dobru, podržavanje plaža pomorskog dobra na što je naslonjeno velika većina tih naselja, tih objekata također neposredno uz pomorsko dobro kojim upravlja županija. Onda je posve jasno da bi temeljem toga crpili pravo da županija bude jedan od korisnika tih sredstava. I još jedna stvar koju ću spomenuti, a vrlo je važna, to je da, ako sam dobro shvatio, način raspolaganja i svrhu sa sredstvima koja ubrana od zakupnine ili prodaje, da će propisati Vlada RH. Nisam pri tome do kraja razaznao iz zakona da li će Vlada onda propisati način korištenja sredstvima koja su prihod jedinice lokalne samouprave i županije ili samo onaj dio koji se odnosi na RH i fond za turizam. To mi nije do kraja ostalo jasno iz ovog zakona. Ja mislim dakle, da bi ta sredstva, da bi takva uredba Vladina trebala se odnositi na fond i na sredstva koja su prihod države, da prepustimo jedinicama lokalne samouprave da onda oni tim sredstvima raspolažu jer kažem, oni osiguravaju pretpostavke da bi se u infrastrukturnom smislu ti prostori osposobili. Pa možda ministar će to kasnije odgovoriti, iz onoga kako sam ja pročitao, čini mi se da Vlada će svojom uredbom odlučiti o načinu korištenja tih sredstava za kompletni iznos zakupnine, odnosno kako je to stvarnim zakonom predviđeno. Dakle, uz tih nekoliko dvojbi koje su po meni još ostale upitne, ja, ovaj prijedlog zakona podržavam, mislim da je dobar, krajnje je vrijeme da se on i realizira jer on, s jedne strane, kao što sam rekao, onemogućuje ulaganja na tim prostorima, a to su velike površine, a s druge strane, zakida jedinice lokalne samouprave i područne samouprave, države i fond za turizam, da nemaju dostatnih sredstava kako bi se još i više moglo uložiti u to najvažniju gospodarsku granu u Hrvatskoj. Evo, zahvaljujem. Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg. Izvolite. Poštovani ministre sa suradnicima. Problem državne imovine nije samo ovdje, naravno, problem državne imovine je prisutan i u kontinentalnim dijelovima Hrvatske, svim dijelovima Hrvatske, no ovaj zakon želi riješiti ono što od 93. godine, otkako je napravljen ovaj teritorijalni ustroj RH nije riješio i gdje danas imamo stvarno jedan veliki nered i štetu u krajnjem slučaju, moglo bi se reći da se svih ovih godina ponašamo kao neki veliki veleposjednici koji imaju toliko puno imovine da ni ne znaju gdje im se nalazi i naravno da o njoj ne brinu. Imamo situacija diljem Hrvatske, kad vidiš neku parcelu zemljišnu da je zaraštena, da je neuredna, većinom je ona državna. Po tome se prepoznaje. Dakle, ako bi je htjeli uređivati, morali bi imati troškove. I onda dolazimo do onoga za što se zalažu svi lokalni čelnici da u principu su lokalne samouprave te koje znaju gdje se što nalazi, lakše mogu brinuti o toj imovini, lakše je mogu stavljati u funkciju, lakše je mogu privoditi namjeni. I u ovoj raspravi danas sigurno će biti puno govora upravo o tom odnosu lokalne samouprave i države, ja osobno u ime našega kluba koji će podržati ovaj prijedlog zakona u ovom prvom čitanju, mislim da se još mora malo neke stvari modificirati i da se mora lokalnim samoupravama dati više mogućnosti koje će im naravno, donijeti i nešto više prihoda, ali i mogućnost razvoja, državu praktički osloboditi određenih tereta i problema koja ima jer znamo da teško se iz Zagreba, iz nekog ureda mogu rješavati stvari, ne znam, na Pagu ili negdje drugdje. Pred par godina bio sam sa vlasnikom jednoga kampa, tako smo sjedili, kamp je prekrasan, lijep, dosta je uloženo u njega, kaže čovjek, evo ja bih još uložio, imam ja još interesa, ovo dolje, a to je bilo ono dolje bilo nešto zarašteno, grmlje, koje je tamo, kaže ne mogu, pa zašto ne uzmeš ovo, veli nemam od koga, nitko ne znam kako da dođem do toga, kako da mogu to iznajmiti, kupiti, bilo što napraviti, da bi mogao dalje razvijati tu priču. Koliko ovdje vidimo, u ovom zakonu, upravo se takvi problemi pokušavaju rješavati i omogućiti dakle, našim poduzetnicima koji imaju kampove, koji su kupili određene objekte, da mogu razvijati svoju djelatnost, da mogu razvijati sadržaje i da mogu naravno zapošljavati ljude, ali i ostvarivati dobit. Zakon mi se sviđa u onom dijelu gdje se govori da će iz njega proisteći samo jedna uredba. Mi dobro znamo da kad donosimo zakone, onda većinom iz tih zakona proizlazi da treba još donijeti 10 pravilnika, 10 uredbi u nekom roku koji se onda ne ispoštuje i onda zakon nije primjenjiv. Što jasniji zakon, sa što manje dodatnih pravilnika i uredbi sigurno omogućuje bolju, bolje provođenje i bolju efikasnost. Cijene koje se trebaju rješavati, da li za davanje koncesija, da li za prodaju, da li za zakup po mojem mišljenju treba ipak jasno definirati ovim jednostavnim zakonom jer će se to lakše moći naravno provoditi i naravno formulu po kojoj će se to rješavati. Sigurno je jasno da ne mogu biti cijene svugdje iste za sve za neki kvadrat, ali nekakav temeljna cijena koja se onda množi sa koeficijentom morala bi biti jednaka, koeficijent je taj koji određuje vrijednost negdje nekog zemljišta ovisno o njegovom položaju. Isto kao što smatram da je ono što je bilo na savjetovanju da bi se morali odrediti okviri, dakle cijena koja lokalne samouprave mogu, po kojima lokalne samouprave mogu davati u zakup od do, koliko će to biti kuna, koja će biti minimalna, koja maksimalna, ali mislim da bi zakon to trebao definirati i na taj način krenuti u tu proceduru. Dakle, jednostavno rečeno uz te neke vjerojatno dorade bit će puno konkretnijih prijedloga i u pojedinačnim raspravama koliko sam imao prilike čuti i na odboru za lokalnu samoupravu, ali razgovarajući sa kolegama ovdje saborskim zastupnicima mislim da će se tu neke stvari još morati u zakonu dodatno definirati, pojasniti i još posložiti da bude što jasniji i da stvarno bude primjenjiv kako bi se u Hrvatskoj konačno, barem u ovom dijelu, potentno razvojnom da tako kažem u turističkom smislu započeli procesi koji dugo, dugo stoje, predugo stoje, a nakon toga ja se nadam da će slični procesi početi događati diljem Hrvatske i da ćemo doći u situaciju da stvarno imovinu koju Hrvatska ima stavimo u funkciju što efikasnije, što brže i na taj način omogućimo razvoj. Ponavljam, država i lokalna samouprava su isti organizam, isti organizam, mora se naći nekakva razina suživota. Lokalna samouprava je kapilarni sustav države i u te kapilare treba pustiti krv i omogućiti da one donose natrag dakle kisik da može država funkcionirati. Hvala lijepa, podržavamo zakon. Zahvaljujem. Sada je na redu Klub zastupnika IDS-a, PGS-a i LRI-a, poštovani kolega Tulio Demetlika. Izvolite.

Poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege zastupnici, u ime Kluba IDS-a želim se osvrnuti na ovaj Prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Moram odmah na početku naglasiti da smo mi u IDS-u još prije 2 godine upozoravali na važnost ovog zakona te tražili izradu novog zakona budući da trenutno važeći zakon donesen sada već davne 2010. godine nije zaživio u praksi i nije pokazao rezultate primjene. Problem koji postoji sa tim zemljištem vuče se 25 godina. Zato pozdravljamo namjeru ministarstva da se to napokon riješi, istina je da se puno kasni, ali eto bolje ikad nego nikad. No, ostaje nam naravno vidjeti koliko će zapravo ovaj zakon biti provediv u praksi. Smatramo da je ovaj zakon od izuzetne važnosti kako za Istarsku županiju tako i za ostala obalna i priobalna područja s obzirom na to da direktno utječe na razvoj turizma i stvaranje novih vrijednosti u turističkom sektoru i to zato što je njegova primjena vezana na poslovanje i hotela i kampova turističkih tvrtki, a time i na povećanje prihoda općinama, gradovima, županijama i državi. Naime, o čemu se radi? U postupku pretvorbe društvenih poduzeća koja su se bavila turističkom djelatnošću u temeljni kapital trgovačkih društava u pravilo nije se procjenjivalo zemljište na kojem su bili izgrađeni objekti tj. hoteli odnosno kampovi, već su se procjenjivali sami objekti. Nakon provedenog postupka pretvorbe objekti su postali vlasništvo trgovačkih društava, a zemljište ispod objekata i oko objekata postalo je vlasništvo RH. Vidimo da se ovaj veliki problem za turistički sektor koji traje još od ranih '90.-tih godina nije riješio i zaista je bilo vrijeme da se konačno nešto poduzme. Pokušalo se sa zakonom iz 2010. godine međutim rezultati su izostali. Iako moram priznati nisam baš siguran da i ovaj prijedlog zakona je sasvim dobro rješenje, stoga ću u svom izlaganju ukazati na propuste ovog prijedloga zakona u prvom čitanju kako bi u konačnom prijedlogu dobili zakon koji će biti primjenjiv u praksi i koji će ponuditi rješenja kojim će biti zadovoljni jedinice lokalne samouprave, znači općine i gradovi kao i hoteljeri tj. turistički sektor i država. Prema prijedlogu zakona u vlasništvo jedinica lokalne samouprave pripasti će samo zemljište oko objekta koji služi za redovitu uporabu tih građevina, koji nije procijenjeno i koji nije ušlo u temeljni kapital društva odnosno u pretvorbu. Znači tvrtka je dužna napraviti geodetski elaborat, definirat koje je zemljište nužno i to zemljište je jedinica lokalne samouprave dužna ili prodati ili dati u zakup hotelskoj tvrtki. Ostali dio parcele, znači preostalo zemljište praktički te iste čestice ili iste parcele postaju vlasništvo RH, znači opet imamo dva vlasništva na istoj parceli. Jedna koja je nužno potrebna za hotelijera, a druga koja ostaje kao uređeni okoliš i za nas je to jednostavno neprihvatljivo jer opet će se komplicirati odnosi između jedinice lokalne samouprave, hotelijera i države i to zbog načina korištenja i upravljanja tog zemljišta. Bilo je već govora o cijeni najma koje ne znamo i koje će definirati Vlada uredbom, što je veliki upitnik za same hotelijere i postavit će si pitanje zašto bi oni preuzeli dio onih ostatka velikih površina parcela koja njima nisu potrebna, ali ih danas uređuju kao okoliš, kao parkovi, kao nekakvi dodatni sadržaji koji su potrebni turizmu i mislim da upravo zbog toga treba prepustiti kompletno to zemljište u vlasništvo jedinice lokalne samouprave kako bi se smanjila ta administrativne poteškoće oko upravljanja i uređenja tog zemljišta. Ali ja ću ponoviti naš stav iz IDS-a koje uporno ovdje predlažemo i koji bi pojednostavilo cijele procedure, da se zemljište koje je '90.-te i '91. bilo unutar građevinskog područja jedinice lokalne samouprave i obuhvaćeno prostorno planskom dokumentacijom sa točno definiranom namjenom vrati u vlasništvo jedinica lokalne samouprave čime bi se omogućilo brže, kvalitetnije stavljanje tog zemljišta u funkciju jer ponavljam, mi 25 godina nismo bili to u stanju kao država sprovesti. Prepustite to jedanput već jedinicama lokalne samouprave i decentralizirajmo ovu državu. Time će se, opet ponavljam smanjiti rokovi i sigurno će biti puno uspješnije i za državu i za jedinice lokalne samouprave kao i za hotelske tvrtke. Nama stvarno nije jasno iz kojeg razloga država ne želi to prihvatiti da ono što je nekada bilo u vlasništvu bivših općina po prostornim planovima da sada sa tim zemljištem želi država dalje upravljati.

Zato ponavljam i inzistiram da vlasnici tih zemljišta trebaju biti jedinice lokalne samouprave odnosno gradovi i općine, budući da oni najbolje znaju kako ta zemljišta iskoristiti u skladu s potrebama tog područja, a i u većini slučajeva znamo da gradovi imaju potrebu urediti ta zemljišta kako se ne bi dogodili slučajevi da pokraj turističkog objekta imamo zapušteno i neodržavano zemljište koje onda narušava sam izgled ne samo tog turističkog naselja nego cijelog turističkog mjesta tj. turističke destinacije. Jer ja postavljam pitanje, da li će onda država koja će biti vlasnik tog zemljišta doći kositi travu, uređivat, sadit cvijeće ako je to njeno vlasništvo ili će to morati raditi jedinica lokalne samouprave kao što to i danas radi? Situacija sa neprocijenjenim zemljištem u krugu autokampova je još nepovoljnija jer ovim prijedlogom zakona RH postaje vlasnik 100%. zemljišta u kampu koje nije procijenjeno znači u postupku pretvorbe i nije ušlo u temeljni kapital društva. Smatramo da bi i ta zemljišta trebalo prepustiti jedinicama lokalne samouprave. Ono na što se sljedeće želim osvrnuti je na prijedlog raspodijele prihoda od turističkog zemljišta i to zemlji šta na kojem su izgrađeni hoteli i turistička naselja, konkretno na članak 11. prijedloga zakona na osnovu kojeg je zakupnina ili kupoprodajna cijena dijeli se na način da 40% pripada jedinicama lokalnih samouprava i to se uplaćuje na njihov proračun, 20% županijama, a 40% uplaćuje se u Fond za turizam. Ovakvom raspodjelom ne možemo biti zadovoljni jer u postupku i samog javnog savjetovanja prijedlog je bio da 60% sredstava pripada jedinicama lokalne samouprave. Ponavljam pitanje, zašto se taj iznos smanjio? Tome se protivimo jer su upravo, kao što je i gospodin Bačić rekao u svom obraćanju da se te jedinice lokalne samouprave nositelji investicija i ulaganja i razvoj cjelokupne infrastrukture i održavanja postojeće, a sve u cilju razvoja turizma i stvaranja dodanih vrijednosti. Spremni smo prihvatiti da sva sredstva budu strogo namjenska i to upravo za razvoj turizma. Neka država ima mehanizme i alate nadzora i da kontrolira potpisivanje ugovora, cijena i trošenja tih sredstava, ali pustite gradovima i općinama koji moraju ulagati dodatna sredstva zbog tog turizma jer turizam nije baš sve lijepo i bajno nego predstavlja teret za te lokalne zajednice jer u sezoni, a znamo da je sezona puno duža, ulažemo dodatna sredstva u infrastrukturu, da li su to vodovodi, da li je to promet, da li su to parkirališta i to se sve financira iz proračuna jedinica lokalnih samouprava. Mi moramo imati dodatne kamione za odvoz smeća, moramo imati veće kapacitete centara za zbrinjavanje otpada. I sada ja pitam, ako smanjujete prihode jedinice lokalne samouprave sa poreznim reformama, a i ovdje gdje imamo svoje vlastite resurse gdje možemo ostvariti te prihode onda nam to jednostavno prepustite. I zato predlažemo da općinama i gradova 50% ostavite, 30% županijama i 20% fondu. To je prijedlog onaj pod jedan za turističko zemljište u turističkim naseljima, hoteli i turistička naselja. A sad dolazimo na zemljište oko, u kampovima. Tu je još gora situacija. Tu ste predložili 30% sredstava da pripada državi i uplaćuje se u državni proračun, 20% jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nalazi kamp, 10% županijama i 40 fondu za turizam. E sad, da ja vas pitam. Zašto, zbog čega, zašto stvarate razliku između jednog zemljišta koji je u turističkim naseljima i drugog zemljišta koji je u auto-kampovima? Mi predlažemo da bude jednaka raspodjela kao što je i za zemljišta unutar turističkih naselja. Postavljam si pitanje, zar državi nije dovoljno, jer tu ste ubacili 30% državi i u državni proračun, zar državi nije dovoljno da će se upravo dobrim poslovanjem tih kampova, kroz PDV, kroz ostale poreze, ostvarivati veće prihode nego daljnjom centralizacijom zakidate moguće izvorne prihode upravo jedinicama lokalne samouprave iz vlastitih resursa, a time, ti vlastiti resursi i povećani prihodi osigurat ćete sredstva za daljnji razvoj tih općina i gradova za sve one infrastrukturne potrebe koje te jedinice upravo zbog turizma i povećanja broja, ja ću reći ljudi, gostiju na tom području koji su neophodni. I sada još veća besmislica, predložena ovim prijedlogom zakona, uvođenje različitih koeficijenata ekonomske isplativosti za početni iznos jedinične cijene zakupnine kampa. Ovako, bilo bi žalosno ili smiješno, kako se kaže, zašto postoji razlika u koeficijentu između, konkretno, Istarske županije i Primorsko-goranske županije kojemu je određen koeficijent 1, dok su primjerice u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj su određeni niži koeficijenti. Pa valjda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji auto-kamp koji postoji može sigurno raditi puno duže nego onaj u Istarskoj zbog klime. Znači, on, iskoristivost će biti puno duža. A vi ste predložili upravo za te županije van Istarske i Primorsko-goranske, niže koeficijente. E sad, ja si postavljam, zbog čega? Nemojte, ja sam jučer premijeru Plenkoviću uputio i zamolio da primjenjujemo iste kriterije za sve jer tu se otvara jedno sumnjivo pitanje, da li se kažnjavaju neke županije, ovisno koje gdje na vlasti, neću biti zločest, ali postavljam pitanje zbog čega različiti kriteriji. Ja držim i mi u klubu IDS-a da koeficijenti u svim turističkim razvijenim županijama trebaju biti jednaki i zaista ne vidim razloga da samo Istarska i Primorsko-goranska županija imaju viši koeficijent. Naravno, podržavamo i slažemo se, da kampovi na otocima, a ne znam zašto se u zakon stavili i u kontinentalnom dijelu jer u kontinentalnom dijelu nema takvih slučajeva da imate kampova koji su ušli u pretvorbu i nije bilo procijenjeno zemljište, trebaju imati drugačiji odnos i trebaju imati povoljniji koeficijent. Sljedeće, postavlja se pitanje, zašto se kod obračuna razlike koncesijske naknade u čl. 39. uopće uvode indeksi razvijenosti? Smatramo da je to bespotrebno i očekujem od ministra da već danas odgovori zašto je to uopće ugrađeno u zakon. I na kraju, smatramo da ima puno prostora za poboljšanje ovoga zakona, stoga mi u IDS-u očekujemo da se do drugog čitanja prihvate naši prijedlozi.

Evo, pred nama je u prvom čitanju zakon koji se zove Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Dobro je da ide u dva čitanja. Možda da, ne znam da li da krenem od kraja ili da krenem od početka. Da je jednostavno riješiti problem, problem bi bio riješen. Sigurna sam da je to bio interes svih da se riješi, ali očito problem nije jednostavno riješiti i mi u Klubu GLAS-a podržavamo dobru namjeru da imamo zakon, no imamo i niz primjeni na zakon, stoga nadamo se da ćete kroz sve primjedbe kad prođete malo pogledati i vidjeti da u konačnici dobijemo zakon koji se može, koji može biti zaista upotrebljiv i operativan. Malo, da malo gledamo oko sebe. Dakle i druge države su se susretale sa nekim problemima koje nisu mogli riješiti sa bazičnim zakonima i onda su se uvijek odlučile za to, donijeti nekakav poseban zakon. Dakle, to nikad, to nije nekakva novost. To je radila recimo i Švicarska kad je imala problem, da jedan kanton je bio nerazvijen koji im je poseban zakon definirala kako to raditi. To je radila u susjedna Slovenija kad je željela ulagati u pojedina područja, a to onda se nije moglo postojećim zakonima i imala je poseban i ovaj zakon tako treba gledati. Ovo je poseban zakon koji se odnosi u odnosu na postojeće stanje i u odnosu na to, da se to postojeće stanje treba srediti. Sadašnja situacija nije dobra za nikog. Nije dobra za ono koji su trgovačka društva koji imaju hotele jer oni ne mogu ulagati dalje, ne mogu dograđivati, ne mogu raditi nekakve druge stvari jer rade na tuđem zemljištu. Nije dobro za kampove, kampove koji se žele razvijati, koji žele jednako tako ulagati jer je uvijek problem tog zemljišta. Ja moram priznati da smo znali sate i sate provoditi, na raspravljati kako ti riješiti. Nije problem za državu koja gleda da netko zarađuje, a od toga nema ništa. Pritom dopustite da kažem dvije rečenice. Najveća mogućnost zarade koju ova država može imati, najlegalnije moguće je pomorsko dobro svi oni molići, sve one lučice, sve one čak i ACI-e i marine koje se nalaze na pomorskom dobru su većinom nelegalno napravljene svoje koncesije ne plaćaju nikom. Dakle kada bi država krenula rješavati pomorsko dobro i sve ono što se na pomorskom dobru može napraviti, to bi bio jedan ozbiljan ulaz odnosno jedan ozbiljan pomak u našem proračunu. Ali neću sada o pomorskom dobru nego ću se vratiti na ovaj zakon. Ovaj zakon mora odgovoriti na tri stvari, on mora biti životan, mora biti logičan i mora biti provediv. To su tri stvari koje se od ovog zakona očekuje da se napravi. E sada, ja imam osjećaj da ste krenuli u tom smjeru i da ste negdje na pola puta stali. Kod nas je običaj da svi kažu problem je ovaj, problem je onaj, da probleme sve stavimo, ali niko ne kaže kako problem riješiti i ajmo riješiti taj problem. Što treba biti smisao ovog zakona? Što mi ovim zakonom zapravo hoćemo? Hoćemo riješiti problem, hoćemo to građevinsko zemljište staviti u funkciju, hoćemo da se u njemu ulaže, hoćemo da se ulaže u turizam i ako znamo da tako hoćemo riješiti problem, ajdemo ga probati riješiti. Ovaj zakon to nije riješio. On je naznačio probleme, probao je tu nešto ispetljati i riješiti, ali nije riješio do kraja. I ovu raspravu u prvom čitanju na način evo sada su ovi iz oporbe došli pa sada oni kritiziraju, njima ništa nije dobro, probajte shvatiti ovu raspravu na način, dakle naš interes je i mi želimo da se taj problem riješi, da se ta zemljišta stave u funkciju i da u krajnjoj liniji od toga imaju svi koristi. Imat će ta trgovačka društva jel će ulagati, tjerajte ih da ulaže, tjerajte ih da to rade, imat će jedinice lokalne samouprave jer će uprihoditi nešto, imat će država jednako tako. Prema tome, interes je da se problem riješi. E sada dolazimo do onih nekoliko stvari koje su ostale otvorene i nerješive i koje će otvoriti sigurno problem. Cijeli zakon vam se temelji na činjenici da se formiraju građevne čestice, dakle da odmah sve nekakve nedoumice i dvojbe ovdje je uvijek riječ o građevinskom zemljištu i riječ o nekakvom postojećem stanju. Sukladno odredbi članka 159. Zakona o prostornom uređenju rješenje za formiranje građevinske čestice kaže da se građevna čestica formira sukladno planu ili ako to nije moguće sukladno pravilima struke se formira građevinska čestica koja je neophodna za funkcioniranje tog objekta. Sada se zamislite da ja sada tu ovako u zraku nacrtam, vi možete ima zakon što u principu imate, možete imati tri hotela i ako se to ne definira u zakonu kako ćete to raditi doći ćete u neki ured, a vi dobro znate da naši uredi funkcioniraju na način da ako nisu u nešto sigurni i ako je nešto substandardno, a ovo je substandardno da će oni onda zaista ići onako da budu sigurni. I sada zamislite ako dobijete da će svako formirati građevnu česticu na način da služi redovitu upotrebu zgrade. To vam drugim riječima znači oko hotela metar, to vam je pravilo struke. Oko hotela metar pa da imate skelu, pa da na toj skeli vi nešto morate raditi. Ako se vratite na opciju sukladno prostornom planu i tu možete imati problem.

Imate s jedne strane ovaj zakon, a s druge strane imate Zakon o prostornom uređenju, to ćete prebaciti u ured i ured će reći, ček malo ali meni u odredbi je ovdje, prema tome vi definirajte kako hoćete. Ja tu nemam problem, ta građevna čestica može biti veća nego što je plan predvidio, ona može biti i drugačija, ali definirajte u zakonu da onaj koji će to izdavati ima osnov temeljem kojeg će se pozvati, inače će vam u tom dijelu kao što je i do sada bilo neprovedivo, biti neprovedivo. Nemojte raditi zakon koji će vam u jednom dijelu biti neprovediv. Ja mislim i uvjerena sam u tom da je smisao cijelog zakona da se proba riješiti problem tih obuhvata, da s tim zemljištem zaista neko može dalje razvijati, graditi i sve ostalo, da s tim zemljištem neko upravlja jer sada ne upravlja nitko. Dakle to je smisao. Prema tome, čak ja nemam ni problem da država donese odluku i da kaže, nama su ta zemljišta problem ne znamo što da radimo, mi ćemo ići u zakup i te zakupe ćemo pretvarati u prodaju jel je to puno poštenije, puno operativnije, dobit ćete jednokratno novce ali se nećete više dalje mučiti. Nemojte se dovesti u situaciju da dođete na način da vam onda ured neće moći ono što vam se napravi u elaboratu vratiti nazad. Dakle vi u ovom dijelu formiranja građevne čestice mora se primjenjivati isključivo ovaj zakon, ne Zakon o prostornom uređenju jel će vam dovesti do ne prilike jer vi hoćete zapravo da formira građevna čestica koja je drugačija nego što je to Zakon o prostornom uređenju rekao i to definirajte tu. Sjednite s kolegama koji znaju o čemu se govori, to se vrlo jednostavno napravi i napiše se par odredbi i to se napravi. Naravno da su kampovi poseban problem, problem koji treba riješiti. Kada su kampovi kada je riječ o turizmu to je nešto što najbrže moguće možete realizirati i najbrže moguće možete zarađivati. Već su prije mene rekli o ovim različitim koeficijentima, nemojte to raditi, nemojte dijeliti u Hrvatsku pogotovo županije duž obale da jedni imaju jedne koeficijente, drugi imaju druge koeficijente to jednostavno nije dobro, to jednostavno neće dovesti do nekakvih dovest će samo do nekakvih sukoba pa će netko reći zašto ja tako, onako, dakle svi nemojte definirati te koeficijente ostavite jedan. Jednako tako običaj koji imamo, to sve više vidim u zakonu, kad ne znamo riješiti problem onda problem odmaknemo od sebe i onda kažemo bit će donešena jedna posebna uredba i onda će se uredbom to definirati i onda se ta uredba donese ili ne donese. Ako se ne donese ne može se provoditi zakon, ako se donese onda imamo prijepor. Prema tome sve ono što možete definirati u zakonu, definirajte u zakonu. Ostale su, još ću u pojedinačnoj raspravi nešto, ali ostala je tema načina korištenja sredstava. Sve zakone koje smo imali koji su bili ovako lex specialis za pojedinu stvar, kad su se sredstava davala i jedinicama lokalne i regionalne samouprave uvijek se je definiralo šta iz tih sredstva jedinice mogu raditi. I to bi trebalo definirati i u ovom zakonu. U ovoj podjeli nikad neće biti svi zadovoljni, smisao je samo što, što će se raditi s tim sredstvima. Kad definiramo što se tim sredstvima treba raditi onda ćete doći u postotke po kojim ćete dodijelit. Dakle trebalo bi znati što se sa sredstvima koja se dobije rade. O tome da li će biti zakup ili će biti prodaja, to je nekakva politička odluka, da li će država se odlučiti imati u zakupu pa kroz 30 ili 50 godina uprihoditi ili će uprihodit jedanput to su nekakve političke odluke kao što i svaka familija kad ima neku nekretninu donosi odluku da li mu je bolje to prodati ili mu je bolje to staviti u najam ovisno o vremenu. Ali imate još dve odnosno tri stvari koje valja riješiti. Vi imate odredbu Članka 19. koji se veže na odredbu Članka 16. i govori se o tome kako da se to upisuje, dakle da će zemljišno-knjižni sud će na temelju rješenja iz Članka 16. izvršiti uknjižbu prava vlasništva u korist osoba određenih rješenjem bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi, a eventualno upisane treće osobe dužne su to trpjeti. Ja tu, moram priznati nemam bazično neki problem. Mi već imamo Zakon o cestama koji za nerazvrstane ceste rekao da se one upisuju u zemljišnu knjigu, da bez obzira na one koji su bili vlasnici ili nisu bili, tu smo imali i zahtjev za ocjenu ustavnosti te odredbe i mislim da je zahtjev bio 2017., 2018. i Ustavni sud je afirmativno odgovorio i rekao da je, da ta odredba nije protuustavna. Ovo je jedna od odredbi gdje imate sigurno, ćete imat tužbe koje će isti o ustavnosti jer ovdje kaže da su treće osobe dužne to trpjeti. Da se vratim samo korak unazad, vi ovdje, vi znate da mi imamo poseban postupak koji je vezan uz katastar, posebni postupak koji je vezan uz zemljišnu knjigu. Trebalo bi negdje definirati da ide upis u katastar jednako tako direktno da vam se ne desi da nemate upis u katastar, a da imate upis u zemljišnu knjigu, morate vezati jedno s drugim. Dakle, prije ove odredbe morate govorit kako će ići upis u katastar, a onda kako ide upis u zemljišnu knjigu i do drugog čitanja ja mislim da se još malo sjednete sa, čak zamolite na Ustavnom sudu da se vidi jer to vam je osnov za ustavnost zakona. Dakle to je, zato vam radim usporedbu sa Zakonom o cestama tamo je sve izdefinirano, ovdje nije do kraja izdefinirano. Dakle, vežete katastar, vežete gruntovnicu. Ja moram priznati da principijelno zaista nemam niti jedan jedni problem, da imamo lex spcialis kojim želimo riješiti problem i da se za upis u katastar, upis u gruntovnicu, za formiranje nekih stvari ne primjenjuju postojeći propisi jer da su se mogli primjenjivati, primjenjivalo bi se riješilo, nego da imamo poseban popis, ali onda morate sve elemente definirati. Nemojte ostaviti mogućnost primjene jednog i drugog propisa jer će se svako referirati na svoj bazični jer je po njemu naviko radit. Kad su išle ceste onda naravno Zakon o cestama su svi u tom trenutku pa zašto i kad se krenulo radit, kad je bila zahtjev za ocjenu ustavnosti, sve je bilo riješeno i, govorim o nerazvrstanim cestama, jer je sve bilo rješivo do kraja. Ima tu još jedan problem, to vam je odredba ja mislim da je Članak 14., ali to ću malo više u pojedinačnoj raspravi, to je kad kažete da se važeći prostorni plan neće primjenjivati u dijelu koji je na prostoru kampa da sad to ne elaboriram jer imam premalo vremena, to ću malo u pojedinačnoj raspravi. I to se da riješiti. Dakle, što je smisao ove rasprave i što je smisao rasprave u prvom čitanju? Ako imamo problem, a imamo ga, ako želimo životno, razumno riješiti, a ja mislim da želimo onda ga ajdemo tako riješiti. I onda, dobro da je dva čitanja i dobro je da tako riješimo jer ćemo imati jedan lex specialis koji će se primjenjivati samo na taj problem, ali ima tu još dosta posla i dosta za raditi.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, dakle kao što je i u uvodnom obrazloženju rečeno, a i moji prethodnici su o tome govorili intencija ovog zakona je naravno stavljanje u funkciju turističkih kapaciteta u RH kad je riječ o hotelima i kampovima i tu nema nikakve rezerve za podršku ovom zakonskom prijedlogu jer turizam je izuzetno važna grana, gospodarska grana RH, čini veliki postotak BDP-u i mi moramo iskoristiti sve prilike da tu važnu granu u RH što više ojačamo i da na taj način ostvarimo što više prihoda državnog proračuna i u tom smislu ovaj zakon ide u dobrom smjeru. Međutim, dozvolite mi samo par primjedbi, a možda i nešto što bi ja rekao ovako, nešto da kažem i za svoju dušu jel, a možda i za dušu mnogi onih koji danas slušaju, koji ipak na neke procese koji su se u prošlosti dogodili ne gledaju baš blagonaklono, kao što ni ja ne gledam, a red je da ih spomenemo ipak, da ne ostanu danas ispod crte. Neko će možda reći opet da pričamo o lanjskom snijegu, ali dozvolite da to kažem. Dakle, nije slučajno ovdje se više puta spominje da zemljište nije procijenjeno za vrijeme postupka privatizacije i pretvorbe. U Slavoniji je ta stvar jasna i hvala Bogu da nije zemljište bilo procjenjivano, da nije ušlo u temeljni kapital tadašnjih PIK-ova jel onda bi se dogodila situacija koju smo imali sa Agrokorom, današnjom Fortenova grupom, da bi zemljište koje je bilo tada u vlasništvu PIK-ova kao društveno vlasništvo bi prešlo zapravo u vlasništvo trgovačkih društava i danas bi to bilo de facto privatno vlasništvo 30.000 hektara zemljišta bi bilo privatno vlasništvo. Ovdje je riječ o građevinskom zemljištu. Mislim da je intencija bila slična i sada je ostalo zemljište koje se nalazi ispod hotela, zemljište koje se nalazi ispod tih građevinskih objekata u kampovima kojih je malo i koje nije riješeno i koje vlasnici trgovačkih društava u ovom trenutku raspolažu na temelju koncesija, ali ne mogu ulagati jer nisu sigurni da će njihova ulaganja na kraju biti njima isplativa, tj. koncesija kada prestane oni će ostati bez tih nekretnina. I u tom smislu valja spomenuti da je privatizacija u to vrijeme, a pogledajte revizije privatizacije, vidite da postoji puno propusta, ali danas je to kažem vjerojatno i bespredmetno, međutim mnogi vlasnici koji danas i jesu objekata nad tim vlasništvima ima značajnih primjedaba vezano uz privatizaciju. Ovdje se za ovaj zakon navelo dvije, tri načelne primjedbe i ja se isto tako nadam i vjerujem da će predlagatelj do drugog čitanja to ispraviti ili korigirati. Jedna od stvari je sigurno prihodi koji se raspodjeljuju od zakupa tog zemljišta dok ne bude otišlo u prodaju. A ja osobno mislim da je ovo sve namijenjeno tome da vlasnici kampova i hotela kupe to zemljište i tu nema ništa sporno, neka ga kupe, ali se to treba jasno reći, do tada će prihodi biti raspodijeljeni po ovom što zakon predviđa i mali je udio toga zapravo određen za općine i gradove. Evo kada je u pitanju poljoprivredno zemljište tamo je relativno dobar omjer, jedinice lokalne samouprave 65% općine i gradovi, županija 10% i 25% država. Ovdje naravno postoji fond, ali mislim da bi se te omjere trebalo korigirati ali značajnije kao prihod jedinica lokalne samouprave tj. općina prvenstveno općina i gradova.

Međutim ono što se očekuje naravno je razvoj gospodarstva, razvoj tih turističkih kapaciteta pa samim tim onda i veći prihodi čitavog društva u cjelini. I s te strane još jedanput treba naglasiti da ovaj zakon treba u tom smjeru podržati. Ono što je upozorila gospođa Anka Mrak Taritaš je svakako pitanje struke, pitanje određivanja granica građevinskog zemljišta i općenito. Negdje se spominje čak i granica ograda koja su postavljeni tzv. mirni posjed. I kada već spominjemo ograde, ono što mene zanima kao Slavonca, a vjerujem i mnoge građane. Šetaš se obalom, vedro je nebo ima i mjeseca i zvijezda i onda ako malo ne paziš nos nabiješ u žicu. Naiđeš na hotel ili neki drugi turistički objekt koji je ogradio svoju parcelu, praktički ušao je u more sa žicom. Mene zanima ako ovdje može predlagatelj ministar reći, koliko je to i prema Zakonu o pomorskom dobru, istina tamo i koncesije ono što je sporno u tom zakonu koncesije to omogućuju. Neka se jasno kaže mogu li se u RH građani šetati uz obalu nesmetano, osim ako nije naravno riječ o nekakvim gospodarskim objektima poput brodogradilišta, negdje gdje se obavlja nekakva gospodarska aktivnost gdje zapravo ne možete ući samo tako, ali kada govorimo o kampovima, hotelima, mogu li građani proći nesmetano uz obalu? Govorim o obali. U ovom slučaju prema mnogim, čak i dokumentiranim fotografijama građana to u ovom trenutku na mnogim mjestima nije moguće. Evo to me zanima kao građana RH i to je jedno od temeljnih pitanja, pitanja zapravo korištenja općih resursa. Nadamo se da ćete do drugog čitanja uvažiti ove primjedbe vezano uz raspodjele prihoda jedinica lokalne samouprave i vezano uz određivanje granica građevinskog zemljišta jer nije iako se čini na prvi mah banalno u Slavoniji to je problem, ne znam pretpostavljam da je i u Dalmaciji. Kolega Demetlika je spomenuo košenje, znate nije to bezazlen problem, kositi ogromne površine na koje niko nema, svi se odriču ničije nije, to su problemi, narušavaju sliku i turističkih mjesta, a onda samim tim i turističku ponudu. I sada će ispred kluba SDP-a govoriti gospodin Vedran Babić. Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, suradnici ministra. Evo u ime kluba SDP-a nadovezat ću se na donošenje Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Malo je mnogima na zapadu bi bilo neshvatljivo da mi nakon gotovo tri desetljeća, nakon privatizacije i pretvorbe donosimo ovakav zakon, ali nažalost on je jednostavno nužan jel čak ni onaj zakon iz 2010. kao što ste dobro konstatirali, a i potvrdilo se u praksi, nije imao efekte koje je trebao imati da se urede imovinsko-pravni odnosi na turističkom zemljištu odnosno na kompleksima u koje su tvrtke došle u posjed prilikom privatizacije ili su same kao takve privatizirane. Klub SDP-a ima tendenciju da podrži ovaj zakonski prijedlog, jednostavno da se napokon stvari pokrenu u ovom smislu, da svi ti turistički kompleksi koji nažalost stoje redovito ograničeni u tim svojim nekakvim birokratskim okvirima koje smo im kao država a trebali bi biti sređena država, nažalost, priredili u svojim propisima radeći konstantno nekakve previde prilikom donošenja zakona. Ja shvaćam da vaš posao nije lak, gotovo čak sam i mišljenja da bi malti ne za svaku destinaciju ili lokaciju možda bilo potrebno pisati i posebno zakon što bi bilo i apsurdno ali mislim da biste prilikom donošenja i prilikom pripreme za slijedeće čitanje, možda pokušali, možda trebali uzeti što više praktičnih primjera da vidimo sa čime bi se subjekti koji žele ili unajmiti ili kupiti zemljišta koja su im potrebna za razvoj a sada se ne mogu razvijati, kako da oni taj svoj problem riješe. Kolege su evo svi prije mene upozoravali na te probleme ali evo, upozoriti također i ja jer sam uvjeren da ćemo se opet upetljati u nešto što nećemo moći privesti kraju kvalitetno i da napokon se ta obala i ti kompleksi hotelski i turistički odnosno kampovi, razviju kako bi se trebali razviti. Sama činjenica u praksi jel, prilikom utvrđivanja zemljišta redovitog za uporabu građevine, praksa od ureda u gradovima, županijama a koje donose ta rješenja je različita, neki daju redovito uporabno zemljište baš ispod same čestice, na tom donese rješenje, neki donose metar oko čestice da se može postaviti skela kao što je kolegica rekla a treći evo čak daju i veće površine gdje se još uključuju nekakve kako bi rekao, servisna područja za te građevine. Isto tako ne mislim da je dobro da se ovo zemljište koje je za redovitu uporabu građevine, da se samo to zemljište o dodjeli da bude jedinica lokalne samouprave vlasnik ili tendencija vašeg ministarstva bi trebala biti da se što više državnih nekretnina da u funkciju što prije a uvjeren sam da su jedinice lokalne samouprave puno dinamičnije i brže od ministarstva zato što su samo je činjenica na terenu, u prvom kontaktu i sa tim poduzetnicima koji imaju te probleme i naravno sa onima kojima je interes da eventualno otkupe i ta zemljišta. Također isto kolega Demetlika je upozorio i na činjenicu tog zemljišta koje ostaje u vlasništvu RH, ko ga održava, znate i sami koliko traje postupak otkupa državnog zemljišta koje je bio i u agenciji, koje je provodila i agencija i vaše ministarstvo i jednostavno, ljudi prolaze cijelu katarzu koja traje jako, jako dugo da bi uopće ušli, da kupili zemljište koje im je interes, a da na spominjem kako se stvari događaju oko i procjena istog zemljišta itd. Nadalje, isto su se kolegice i kolege osvrnuli i na koeficijente ekonomske isplativosti po županijama, ja vjerujem da ste vi se koristili argumentima da je recimo, ajde Istra je razvijena, pa ste i njima stavili jedinicu, oni su i bliže većini turista koji dolaze nego recimo Dubrovnik ali imate i primjer da su neki otoci koji su također blizu, imaju koeficijent 0,7 i razvijeni su, imaju sad manji koeficijent od recimo središnje Dalmacije. Tako da vjerujem, tako da moje mišljenje je da još se treba poraditi na ovom zakonskom prijedlogu, što više uključiti konkretnih primjera da pokušate u praksi vidjeti što bi značilo da za 3 ili 4 lokacije da se provede da neko bude vlasnik 100%, da ima cijelo svoje područje koje mu na neki način funkcionalno i pripada, koje mu je potrebno i za razvoj, koje čovjek je možda i mislio kad je, koji su mislili da su privatizirali kad su bili u postupku privatizacije, da stave u funkciju i da razviju te destinacije. Na prvom čitanju klub SDP-a će biti suzdržan, ali vjerujem do vašeg drugog prijedloga i uvažavajući, kao što ste i uvažili masu dobrih prijedloga prilikom javne rasprave, da ćete uvažiti i ove naše i da će vaš slijedeći zakonski prijedlog biti podržan od naše stranke.

Zahvaljujem poštovani g. potpredsjedniče, uvaženi g. ministre, uvažene kolegice i kolege. Naravno da podržavam intenciju da se sadašnje stanje kada govorimo o turističkom zemljištu sredi. Svi znamo da je ovo što sada imamo neodrživo, loše, naprosto loše. Sadašnje stanje ne omogućava razvoj, ne omogućava investicije i ne osigurava prihod lokalnom i državnom proračun. Ustvari turističko zemljište koje ne bez vraga često govorimo da je neprocjenjivo koliko je vrijedno, za RH u velikoj mjeri predstavlja mrtvi kapital. Gledam vas kolege iz Ministarstva državne imovine i znam koliko ste vi i vaši prethodnici imali problema sa provođenjem postupaka da bi se pojedina turistička naselja i slično privela namjeni. Sa kolegicom nadom Turinom Đurić sam maloprije razgovarao o situaciji recimo oko uvale Skot i problema koje ona ima upravo zbog turističkog zemljišta gdje nitko nije zainteresiran preuzeti ju zato što preuzima samo objekte a zemljište između pojedinih objekata je u nekakvom limbu, neriješenom statusu. I sad bi vi trebali kupiti, platiti, vjerovatno ne mali novac za postojeće turističko naselje a onda ne znate hoćete li, pod kojim uvjetima, kako, kada itd. moći riješiti zemljište između tih objekata koje vam je nužno za daljnji razvoj. Međutim kao zastupnik koji dolaze iz izborne jedinice koja pokriva Istru i Kvarner, moram vam ukazati na određene stvari koje smatram pogrešnima i za koje se nadam da ćemo i kroz ovu raspravu i kroz pripremu za drugo čitanje moći korigirati kako bi dobili zakon koji će ispuniti svrhu koju nažalost zakoni koje smo do sada donosili nisu. Prvi problem, o tome je govorila čini mi se i kolegica Mrak Taritaš, način utvrđivanja zemljišta koje služi za redovitu uporabu građevina. To nije problem koji postoji samo u ovom zakonu, taj problem postoji i recimo kod stambenih zgrada u kojima se nalaze stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo pa su upisani u knjigu položenih ugovora i mi smo dobivali pa poprilično bizarne situacije da su se u različitim pa nekad i u istim jedinicama lokalne samouprave primjenjivali različiti kriteriji. Pa negdje se kao zemljište namijenjeno za redovnu uporabu zgrade smatrao ono što bi bilo zemljište namijenjeno za redovnu uporabu zgrade po prostornom planu, dakle prostorni plan kaže takva i takva zgrada mora biti toliko parkirnih mjesta, toliko operativne površine oko zgrade itd., a u drugim jedinicama lokalne samouprave koje su imale drugačiji pristup kao zemljište namijenjeno redovnoj uporabi građevine, određeno je isključivo zemljište koje se nalazi ispod građevine. I sada vi ovisno o tome da li ste imali sreću ili nesreću da vam je stan u jednoj, drugoj ili trećoj jedinici lokalne samouprave, zbog različite prakse koja nigdje nije ujednačena niti korigirane ste i u različitom imovinskom položaju. Ovdje će to biti posebno važno zato što je tog zemljišta daleko više i to zemljište daleko skuplje i vrjednije. Mislim da bi kriteriji trebali biti jasnije propisani i nadam se da ćemo ići za onime što je predviđeno prostornim planom jedinice lokalne samouprave tim više što ovdje nije predviđeno da to zemljište pređe direktno u vlasništvo turističkog poduzeća već ide tijelu javne vlasti, republici ili jedinici lokalne samouprave koja će njime raspolagati. Dakle samo kroz taj postupak određujemo što će biti od jedinice lokalne samouprave ili RH s time da i tu imam jednu primjedbu a vratit ću se na ono stanje još od '90., '91., itd., Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu gdje smo imali jedno načelo. Građevinsko zemljište ide jedinicama lokalne samouprave, poljoprivredno-šumsko, šumsko, bez obzira na to da li je u granicama građevinskog zemljišta, ovdje gledam kolegice i kolege koji dolaze iz lokalne samouprave i koji to jako dobro znaju, ide RH. Turističko zemljište je građevinsko zemljište i mi ovdje odstupamo od načela koje se u RH u pravilu provodi već 30 godina. To sam pitanje i u replici postavio g. ministru, znam da 1 minuta nije dovoljna za odgovaranje na ovako kompleksno pitanje i nadam da će u završnom izlaganju odgovoriti na ovo. Ali ako odlučimo da to zemljište ide RH, onda za to moraju postojati jasni razlozi. Kolega Demetlika je recimo govorio o problemu održavanja. I vi i ja znamo da RH neće održavati to zemljište već će ga na kraju morati održavati jedinica lokalne samouprave koja nije njegov vlasnik. Kolege su spomenuli koeficijent ekonomske isplativosti po županijama, molim vas da još jednom razmotrite. Ako idemo prema koeficijentu ekonomske isplativosti, onda on ne bi trebao biti po županijama već bi trebali ići po onim mjestima kako su razvrstana u one razrede, čini mi se kako se određuje boravišna pristojba itd. jer nitko me ne može uvjeriti da lokacija kampa koji je primjerice u okolici Zadra ili u okolici Dubrovnika je nešto posebno lošija nego kampa u okolici Pule, Labina itd. Tu mi nema logike. Ako idemo po mjestima, onda ćemo doći do puno boljih rezultata a reći ću vam samo da se ovdje recimo čitava Primorsko-goranska županija osim otoka tretira na isti način. Pa je u koeficijentu 1 i Gorski kotar sa, nema tamo puno kampova iz 80-ih, ali u cijelom je području i Gorski kotar i Rovinj i Umag a Lošinj, Cres itd. su u području koeficijenta 0,7. Nije mi logično i nema pretjerane veze sa onime što tržište iskazuje o privlačnosti, interesu i mogućnosti poslovnog uspjeha takvog kampa. I zadnja stvar, na to je upozorila i kolegica Mrak Taritaš, a držim da je sa ustavno-pravnog stajališta ovo i najveći problem ovog zakona. Radi se o čl. 7. Ako sam pažljivo pročitao ono što je predviđeno u čl. 7. zakona, predvidjeli ste postupak za upis prava vlasništva nad ovim zemljištem u zemljišne knjige. Ono čime ste se poslužili je vjerovatno način kako je to uređeno kod cesta. Ali postoji jedan problem. Kod cesta je Ustavni sud mogao opravdati takvo postupanje zakonodavca i RH zato što je cesta javno dobro u općoj uporabi. Turističko zemljište nije javno dobro u općoj uporabi. I tu dolazimo do jednog ozbiljnog problema. Ako je nešto komercijalno i komercijalno će se iskorištavati i netko će od toga imati prihode, i jedinice lokalne samouprave i županije i država i u konačnici i poduzetnik, ne možemo tek tako izvlastiti osobu koja je u zemljišne knjige upisana. Oblik izvlaštenja u kojem osoba koja je u zemljišnim knjigama upisana kao nosioc prava ne može sudjelovati. E sad, tu ćete se naći sa nekoliko problema, npr. netko je vjerujući da je njegov upis zakonit, netko je primjerice tu nekretninu založio, pa imamo i hipoteke prema bankama itd. tu osobu dovodite u situaciju oduzet ćete mu zemljište, kredit mu ostaje. Ono što smatram da treba napraviti je u članku 7. osigurati da nositelj zemljišnoknjižnih prava, sadašnji nositelj zemljišnoknjižnih prava mora imati status stranke u postupku, ako ni zbog čega drugog da bi imao prilike i izraziti svoje prigovore i nakon toga po potrebi voditi sudski postupak. Jer upozorit ću vas na jednu stvar, postupak koji si u slučaju Zakona o cestama vodi nakon upisa je zemljišnoknjižni, on nije kontradiktoran. Vi u zemljišnoknjižnom postupku čak ni kada imate pravo koje negira onaj postupak koji je proveden radi upisa javne ceste to ne možete istaknuti jer u zemljišnoknjižnom postupku nije dozvoljeno isticanje novih činjenica i dokaza. Vi se morate voditi samo onim činjenicama i dokazima koji su istaknuti u prethodnom postupku odnosno u dokumentima na temelju kojih se vrši upis. Sve ostalo vas tjera u parnicu, to znači troškove i za državu i za turističko poduzeće i za nositelje zemljišnoknjižnih prava. Stoga članak 7. držim da treba promijeniti na način da se nositelja zemljišnoknjižnog prava uključi u ovo kako bi se osiguralo da oni mogu zaštititi svoja prava ako ih temelje na nekakvim valjanim razlozima. Ponovit ću još jednom, dobro je da se ide u ovo, ovo treba napraviti, ali mislim da ima previše stvari koje treba ispraviti da bi dobili bjanko podršku.

posebno bih istaknuo ovaj detalj ili problem koji ste vi spomenuli vezano za različito vrednovanje po pojedinim županijama odnosno pojedinim regijama posebno u tom Primorskom dijelu kada je riječ o pozicioniranju kampova. Želim izvijestiti evo i kolege u Saboru da smo na Odboru za turizam to imali kao jednu od glavnih tema i mislim da smo se tu manje-više bez obzira na nekakve političke razlike u velikoj mjeri usuglasili da takve diferencijacije nije dobro činiti.

Dakle ne može me nitko uvjeriti da je lokacija u okolici Dubrovnika u neposrednoj blizini Šibenika ili Trogira na bilo koji način lošija nego lokacija koja se nalazi kod Pule, Labina, Vodnjana itd. Naprosto kampovi su različiti po toliko kriterija da je ovakvo paušalno svrstavanje županija u jedan, drugi, treći ili četvrti razred krivo. Ono o čemu možemo govoriti i gdje možemo govoriti o svojevrsnom poticanju pa i kroz zakupninu su otoci.

Izvolite. Hvala vam lijepa. Kolegice i kolege. Hvala gospodinu Lalovcu na maloj asistenciji. Kada govorimo o ovom zakonu i ono šta je više-manje ovdje spomenuto u raspravi, a to je da jedan problem koji godinama stoji neriješen i gdje mnogi koji se bave i turizmom i imaju velike investicije u turizmu su imali određene zadrške prilikom investiranja upravo zato što ta imovina nije bila riješena. Najčešće se radi o kampovima u sklopu velikih hotelskih lanaca koji su investirali u svoje hotele, ali su uvijek razmišljali da li da investiraju dalje u nešto što nemaju pravno riješeno odnosno nemaju reguliran status niti vlasnički niti sa državom. I normalno je da to konačno treba riješiti i da je potrebno napraviti jedno korektno rješenje. Apsolutno se slažem tu da tu treba postići konsenzus, tu se ne radi o nikakvom pretjeranom ideološkom pitanju nego jednostavno pitanju problema kojeg treba riješiti. I na kraju krajeva da poduzetnici imaju mogućnost regulirati određene stvari i investirati, a sa druge strane da država na toj imovini koja evidentno je njena jer nije ušla u pretvorbu, mada je isto pitanje kako su sve te kuće i pretvarane odnosno kada se sjetimo i Domovinskog rata i koliko je ta imovina korištena da se hrvatski građani pomognu, a nakon toga je davana i prodavana u nekim situacijama i u bescjenje. Pa sjetimo se svi one kuponske privatizacije gdje su smišljeno modelom dolazili određeni fondovi do kupona koje su onda pretvarali na vlasništvima od bezvrijednih firmi do firmi u turističkom sektoru, znači tu je bilo puno ja bih rekao netransparentnosti i ne časnih baš radnji. Ali činjenica je da jako puno poduzetnika čeka i željelo bi riješiti taj status kako bi mogli normalno provoditi svoju gospodarsku aktivnost. Sa te strane ovi problemi o kojima je govorio kolega Grbin i ovi koje je maloprije spomenuo kolega Grčić odnosno vrednovanje i cijena u određenim područjima treba apsolutno razmotriti kako da dođemo do optimalnog odnosno idealnog možda ne rješenja s obzirom da idealno rješenje ne postoji u ovako zamršenoj stvari ali pravednije sigurno postoji od ovog koje je sada navedeno u zakonu jer činjenica je da faktori koji utječu na vrijednost pojedinog kampa, lokacije, zemljišta su sigurno vezani više uz određene faktore koji su blizina mora ili infrastrukture a ne samo područje županije odnosno lokacija koja je vezano uz određenu županiju. Znači kada govorimo o kampu primjerice uz more ili u Puli ili u Trogiru, ono je sigurno atraktivnije nego recimo u i stoj županiji kamp koji se nalazi u Dalmatinskoj zagori ili primjerice, dobro, Istra ima ja bi rekao malo razvijeniji dio tog kontinentalnog turizma odnosno, to se sad lagano i u Dalmaciji razvija ali ipak postoje velike razlike a ne samo vezane uz županije. Kada govorimo o Hrvatskoj kao turističkoj zemlji, sigurno da je to potrebno riješiti, ono šta u ovom trenutku moram ovdje spomenuti je nešto što mene osobno muči kao građanina i kao zastupnika u Hrvatskom saboru a to je da smo svjedoci na različitim područjima Hrvatske o velikog onečišćenja zraka. Evo danas u gradu Zagrebu imamo već treći dan zaredom onečišćenja zraka koje je u pojedinim dijelovima grada tri puta veće nego šta bi trebalo biti. Znači, ja tražim hitnu akciju i gradonačelnika i gradske uprave i nadležnog ministarstva da se tu nešto napravi. Znači imamo situacije i po drugim dijelovima Hrvatske ali ovakve stvari moraju dospjeti u javnost, malo možda sam sad izašao iz teme ali razumjet ćete da građani danas sa velikom pozornošću prate tu temu, upravo sada idem u Novi Zagreb na teren da vidim šta se tamo dešava i da vidim kako možemo pomoći da konačno se nakon 3 dana gradska uprava oglasi i da na kraju krajeva, država sa nadležnim ministarstvom i sa inspekcijom reagira. Znači Jakuševac i onaj dio djela Zagreba koji u ovom trenutku je pogođen najviše tim problemom, moramo sanirati i država konačno mora početi raditi svoj posao. Što se tiče ovog zakona do drugog čitanja očekujem da napravimo određene izmjene i nadam se da će to tako biti kako bi dobili najkvalitetnije moguće rješenje.

Kolega Maras, rekli ste da je ta imovina državna, tj. njena. To je ono s čime se mi u IDS-u ne slažemo jer niste rekli na koji način je ona se upisala kao vlasnik. Prisjetimo se ono što je rekao g. Grbin, '90., i '91. i dok su bile bivše skupštine općina da je to zemljište koje je bilo u građevinskom području, bilo vlasništvo tih općina i '93. novim preustrojem općine i gradovi bili su dužni preknjižit se na nove nastale jedinice lokalne samouprave. U međuvremenu država putem Državnog odvjetništva bez da upozori općine i gradove se uknjižila kao vlasnik na velikom djelu tih parcela koje su bile u građevinskom području.

Što se tiče vaše replike odnosno ja sam samo konstatirao kakva situacija je sada ali ja se slažem s vama. Znači ja ne bi imao ništa protiv da se to zakonom riješi, da se prepusti ta imovina odnosno to zemljište jedinicama lokalne samouprave koje bi pod br. 1 imale određenu korist od najma i pod br. 2 puno efikasnije dizale vrijednost tog zemljišta i pomagale konkretno na unaprjeđenju cijele turističke ponude oko tog zemljišta i u suradnji sa poduzetnicima na svom području. Znači ukoliko je to moguće napraviti, ukoliko imate amandman da se to predloži, ja ću to objeručke prihvatiti i podržati i mislim da bi to trebalo napraviti. G. Maras, samo sam se javio da ustvari podržim ono što ste rekli oko onečišćenja zraka u gradu Zagrebu i potrebi da se to brzo riješi. Stvar je eksplodirala u lice građanima Zagreba zato što se dugo zanemarivala očigledno i treba učiniti sve da se to stanje popravi. I mislim da Sabor mora iskazati svoj interes za takvo pitanje, izvršiti i sa svoje strane određeni pritisak na strukture u gradu da to stanje riješe.

Gdje su službe koje trebaju kontrolirati sigurnost naših sugrađana i djece? Mi ne želimo svaki dan u medijima čitati da je najsigurnije ne šetati nego koristiti se javnim prijevozom odnosno da djeca ne bi trebala izlaziti na javne površine. Znači grad i država su tu da rješavaju probleme građana. U ovom slučaju imamo ogroman problem koji se ignorira i nitko na njemu ne radi. Znači ovo je još jedna od stvari na koju treba ovdje upozoriti da se vidi nefunkcioniranje onih koji žive od uplaćenih novaca građana odnosno poreza koje građani plaćaju kako bi imali sigurno mjesto za život i kako ne bi brinuli o tim stvarima. Poštovani potpredsjedniče. Pa ne mogu a da se ne javim na Marasove izjave i na njegovo izlaganje kada gospodin koji upravljao državnom imovinom 90% ekonomije a koji nikada nije bio u privatnom ni u kakvom drugom sektoru, kojemu je dozvoljeno da zatvori 30 000 obrta kao ministar, što je njegov uspjeh i on govori o upravljanju i državnoj imovini. Lako je upravljati nečim tuđim što je neko drugi stvorio i napravio, ali treba biti pametan to privesti svrhi i privesti koristi, a neko ko niko nikakvog iskustva nije imao osim onoga partijskoga ne može upravljati ničim, teško sobom, a pogotovo tuđim rezultatima i ulaganjima. Govoriti o sigurnosti neko tko je dva puta kao ministar imao priliku i upravitelj Bjelolasice da mu njegov objekat izgori više nego je slučajno. Hvala lijepo. Iako na ovo nije potrebno odgovarati jer pola toga se ni ne razumije šta govornik hoće reći i ja moram samo radi činjenice reći. Meni nikad nije izgorio nikakav objekt, ja sam radio i u privatnom sektoru, završio sam fakultet i poslovnu školu, educiran sam i imamo određena iskustva, to moraju znati građani jer neko bi možda ko površno prati Sabor i shvatio ozbiljno ove riječi gospodina Culeja. Hvala Bogu da njega vrlo malo ljudi shvaća ozbiljno. A za one najmlađe koji nas danas prate, djeco ne govori se svrhi nego svrsi, tako da znate da slučajno ne bi pomislili da vam gospodin Culej daje informacije i da vas uči gramatici. Znači nemojte to raditi, govori se privesti svrsi, a ne svrhi.

Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, kolege. Kada je u pitanju ovaj prijedlog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu, djelomično se slažem jer prošlo je dosta vremena od privatizacije, a da se problem nije niti pokušao rješavati odnosno bio u korist nekima ili nekim grupama koje su koristile to do danas. Razloga zašto se to zemljište nije uvrstilo u temelje … društva i procjenu i vrijednost istog u momentu pretvorbe isključivo je koristilo samo društvima koja nisu željela imati obvezu prema vlastitoj državi, a sve radi zakonske obveze, naplate renti bilo kroz koncesije, kupnju ili pravo gradnje. Znam da postoje društva koja su privatizacijom postala nositelj objekata, kampova itd. koji su u međuvremenu prodani privatnom sektoru, a nisu nikada podmirili dugovanja prema jedinici lokalnih uprava i sada su iskoristili zakon o legalizaciji objekata, na jeftin način isto očekuju i od ovog prijedloga zakona kada je u pitanju turističko građevinsko zemljište. Jesam za to da se zbog razvoja i ulaganja u turistički sektor riješe neriješeni problemi zemljištem odnosno s vlasništvom, ali ne pod svaku cijenu. Radi se o velikoj građevinskoj površini najvrjednijoj u RH i zato treba dobro utvrditi što u konačnici kroz studije donosi ovaj zakon u smislu novih vrijednosti ulaganja u turizam i koju vrstu turizma odnosno zapošljenje. Što se tiče obuhvata turističkog zemljišta moram kazati da je dolazilo do promjena u odnosu na stvarno stanje još od prvog ustroja RH gdje će novonastale općine i gradovi turističko zemljište u prostornim planovima povećavale tako da stvarno stanje najprije treba utvrditi, registrirati nositelja i tek onda odabrati zakonski put kako riješiti turističko zemljište i po kojoj vrijednosti. Nadalje, teške katastarske pripreme treba … i ne dozvoliti da se površine na kojima su bile zgrade i kampovi sada povećavaju spajanjem čestica što prije nisu bile na korist društvu. Što se tiče jedinične cijene zakupnine, mišljenja sam da to trebaju provesti titulari vlasništva, a ne samo RH za sve. Dodatni problem postoji kod katastarskih općina na kojima se nalaze u velikoj mjeri kampovi, pola u jednoj, pola u drugoj katastarskoj općini tj. u dvije općine ili gradu. Pitam se kako to provesti i kako formirati cjelinu? Ako je, a je obaveza da svatko tko je koristio građevinsko zemljište bilo za izgradnju obiteljske kuće i druge namjene mora isto platiti isključivo tržišnoj vrijednosti ovlaštenih vještaka mišljenja sam da onda ne bi smjelo biti iznimki za bilo koga. Što se tiče raspodjele sredstava, valja se voditi tko je opremio zemljište, osigurao uvjete za bavljenje turizmom jer to je po meni ključ kako dalje osigurati sredstva nužna za daljnji razvoj turizma u RH. Predlažem da do drugog čitanja ispravimo i dopunimo ovaj zakon i više damo povjerenja jedinicama lokalnih uprava koji su glavni inicijatori i nositelji razvoja turizma što potvrđuje jednostatična praksa. Hvala lijepo. Gospodine Lončar, mene zanima evo gospodin Tulio Demetlika je rekao nešto o prijedlogu, šta vi mislite kao isto čelnik jedinice lokalne samouprave o tom prijedlogu da pokušamo to definirati vlasništvo zemljišta u vlasništvu jedinica lokalne samouprave? Znači mislim da bi vama koristio prihod od tog najma kako bi efikasno razvijali turističku ponudu, mislim da je to jedan korektan prijedlog. I evo tu pozivam sve da se probamo oko toga dogovoriti, državi bi to značio neki manji prihod, ali bi bio jednim dijelom i decentralizacija određenih sredstava koje bi onda jedinice lokalne samouprave, a radi se ovdje o općinama i gradovima, mogle iskoristiti na način koji bi bio puno efikasniji, siguran sam nego na koji to način koristi državna razina. Međutim, vidljivo je iz ovog prijedloga zakona i ja sam uvjeren da će se to najvjerojatnije ispraviti. Nema uključenih jedinica lokalne uprave koje mogu na svojim radnim tijelima ili općinskim vijećima i gradskim donijeti cijenu naplate bila ona 10, 5 ili 12 kuna. Lijepo. Idemo dalje. Gospođa Anka Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege riječ je o jednom zakonu kao što sam već rekla u raspravi u ime kluba koji pokušava riješiti određeni problem. Dakle, ono što mi imamo situaciju je slijedeću, mi objekte, objekti u prostoru postoje, objekti u prostoru se koriste to zemljište je privedeno više-manje različitim namjenama i zapravo imamo slijedeću situaciju. Trgovačka društva ne mogu dalje više razvijati svoje poslovanje ako ne riješimo način na koji će to raditi na tom zemljištu, a država i jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave od toga u ovom trenutku nemaju neki benefit nego imaju samo problem. Dakle, to je cilj i smisao ovog zakona. Ovaj zakon treba gledati ograničeno, odnosi se na taj problem i treba gledati kako da riješi sve elemente tog problema i tu u ovom zakonu treba gledati gdje taj zakon ima određene elemente sa normalnim, mislim normalnim, ovo je lex specials sa zakonima koji rješavaju taj problem. Jer da oni zakoni koje imamo i koji rješavaju taj problem mogu riješiti ovog zakona ne bi bilo. Ja ću poći odnosno od kraja. Svatko želi da ta njegova nekretnina bude evidentirana u katastru i gruntovnici. Ono što je problem ove države je problem katastra i gruntovnice i to se vidi i ovdje. Dakle, problem je jer imate jedan postupak u katastru, drugi postupak u gruntovnici, kad odradite katastar onda dobijete rješenje i to prođe 2-3 godine i onda dođete u gruntovnicu i to krene iz početka. Ovaj zakon mora dati osnove kako se to zemljište može evidentirati u katastru, a dalje riješiti u gruntovnici i tu ću otprilike i završiti, tu je taj problem koji je, taj problem ste išli rješavati sukladno odredbama koje su u Zakonu o cestama i ovdje se može otvoriti problem ustavnosti tog zakona i o tome treba voditi računa. Moj prijedlog je da između prvog i drugog čitanja sjednete i vidite kako to riješiti, jer o tom dijelu, mi imamo zakon iz 2010. koji je isto pokušavao riješiti problem, koji nije riješio problem, za kojeg smo svi, vi ste dobro u obrazloženju i uvodnom dijelu ovog zakona naveli sve elemente što je bio problem tog zakona 2010., zašto nije rješavao problem, gdje ste se susreli s tim, gdje ste naišli na zatvorena vrata, prema tome nemojte ponavljati grešku. Dakle, to je od kraja. Sad idemo dalje. Neću ponavljati ono što sam govorila vezano uz formiranje zahvata u prostoru, uz formiranje čestice i sveg ostalog, vi ako nešto hoćete da bude na drugačiji način definirano, vi to morate definirati ovim zakonom. Jer ovaj zakon sukladno, on nije u ingerenciji provođenja samo vas, dakle vama će ovaj zakon provoditi tijela koja izdaju lokacijske, građevinske dozvole odnosno rješenje o utvrđivanju čestice i tu ću se malo referirati vezano uz Ministarstvo mora i sve ostalo, vezano uz koncesije na pomorskom dobru. Vi ste ovdje rekli da u tim slučajevima koncesije na pomorskom dobru idu na zahtjev, što je po meni jedino logično. Jer ona ludost koju smo mi imali prije u zakonu da vi imate hotel koji ide do mora, imate i lučicu i sad kad ovaj hoće riješiti svoju lučicu, meni je to dobar primjer možda će se netko referirati iako se neću uvrijediti Biograda, koji je imao hotel, imao je lučicu i sukladno zakonima za tu lučicu koju oni koriste tamo imaju je trebala ići koncesija na natječaj. To je samo da netko nekom zavrne vratom i kaže, zamislite vi upravljate svim a na natječaju vam koncesiju ispred hotela, a sve je vezano dobije netko drugi. E sad, ta koncesija na zahtjev je definirana Zakonom o koncesijama. Sjesti još jedanput s Ministarstvom mora, infrastrukture da sad ne kažem krivi naziv, dakle imate u Zakonu o koncesijama mogućnost koncesije na zahtjev i imate Pomorski zakon koji se tu nije do kraja uskladio s ovim zakonom. Vi ovim zakonom definirate koncesiju na zahtjev što je jedino moguće, to treba biti izrijekom da se ne dovedete u situaciju da kad će netko ići u koncesiju da ga ovi ne kažu, a pa žao mi je ideš na natječaj jer je sukladno ovom ostalo. Dakle, sve ono što vi ovim zakonom želite propisati, a na drugačiji način mora ovim zakonom biti definirano do kraja jer ako nije definirano do kraja sve će vam pasti na opciji kad dođe do nekog referenta koji će reći, žao mi je moraš odraditi to. Dolazim do dijela u kojem ja nekako sebi umišljam da dosta o tome znam, moram priznati da nekako kad je uvijek riječ i o katastru i o gruntovnici imam nekakvo dugogodišnje iskustvo. Ja sam apsolutno uvjerena da u ovoj zemlji, dakle ovo je malo van teme, da u ovoj zemlji neće biti ozbiljnog pomaka vezano uz investicije od obiteljske kuće do ostalog ako za 6%, mi imamo 6% građevinskog zemljišta, 6% ova zemlja ima građevinskog područja. Ako za tih 6% ne napravimo jedinstveni postupak katastra i gruntovnice i to ne sredimo, dakle u ovoj zemlji neće biti pomak do tada, ali to je van ove teme. Ono što vam hoću ukazati, hoću vam ukazati na Zakon o prostornom uređenju. Vi ste u odredbi Članka 14. stavak 3. rekli da od dana stupanja na snagu ovog zakona neće se primjenjivati važeći prostorni plan u dijelu kojim je prostor kampa ili na dijelu prostora kampa koji je predmet ovog zakona planirana druga namjena a smatra se da je kamp udovoljava zahtjevima prostornog uređenja. Ja znam što ste vi tim htjeli, dakle vi imate situaciju ovih 70 i nešto kampova, da je u stvarnosti kamp, a da je prostornim planom koji je izašao i izvan toga više nije kamp nego je ne znam turistička zona i sve, nije ni važno što. Vi hoćete taj kamp sve dok je kam stavit ga u funkciju da on funkcionira, ali ova odredba vam je tu, kako će formirati taj građevnu česticu kad se mora referirati na prostorni plan, nikako. Dakle mi imamo takvih slučajeva da imate jednu namjenu prostora, druga namjena je prostornim planom drugačija. Vi ovo što je u prostoru hoćete da do privođenja namjeni funkcionira na način na koji treba funkcionirati i to bi na taj način u principu trebalo definirati, definirati u odnosu na postojeće stanje i tu vam, problem koji ja ovdje vidim je sljedeći. Ako taj kamp je nelegalan, ako taj kamp nema nikakav, nikakvu uporabnu dozvolu, ako ništa nije legalizirao, vi ćete teško taj postojeći kamp koji je u naravi kamp, a prostornim planom nije definirano, dalje riješiti. Prema tome, ja vas ovdje samo upozoravam na neke stvari koje treba sjesti i rješavati sa, dakle tu vam je resor pomorstva, tu vam je pravosuđe, tu vam je prostorno uređenje. Ja principijelno zaista mislim da je jedino rješenje ako hoćemo riješiti, da imamo lex specialis. Jer drugačije ne možemo, da smo mogli bi riješili. Pa samo luđaci ne bi dali u zakup neko zemljište, razvijali turizam i ostalo, nadam se da u ovoj zemlji nismo tako veliki luđaci. Ali tu onim gdje se kosite s ovim treba sjesti i izdefinirati jer to su vam noga, dakle tu vam je noga u vratila da se zakon u tom dijelu neće moći provoditi, odnosno imat ćete problema sa provođenjem. I dolazim do, neću se uopće, mislim da smo već dosta toga rekli o tome da bi trebalo biti isti koeficijent, ja osobno mislim da je dobro da to zemljište dajete u prvoj fazi u zakup, pa kad netko krene razvijati projekt da je onda druga faza prodaja. Mi imamo Zakon o procjenama zemljišta, kako se procjenjuje vrijednost, zemljište i njega će se vjerojatno koristiti, imate one 3 metode, položajna, usporedna, tržišna, pa onda će se tu procjenjivati koliko je to vrijedno zemljište, tu će biti problema. Možda će taj zakon isto, pročitajte, dakle tu bi trebalo malo vidjeti Zakon o procjenama, kako procjenjuju, imaju one 3 metode, da li te metode su prihvatljive za zemljišta. Ja nisam radila tako daleko analizu, ali vas upozoravam da napravite i tu analizu da kad će se procjenjivati zemljište, da tu sudski vještaci koji će to raditi neće imati problem i dolazimo do ono što sam ja apsolutno sigurna da treba definirati u zakonu. U zakonu treba definirati i ne to prepustiti uredbi, a to je način koji će biti naknade za prvo i osnovno mislim za zakup, vezano uz koncesije i definirano nekim posebnim zakonom, ovdje je samo u zakon, a vezano uz procjenu zemljišta je taj zakon na snazi od 2015., on se primjenjuje i jedinici lokalne samouprave kada se radi o tranziciji pojedinog zemljišta, on, ja cijenim da je vrlo korektan, ali nisam do kraja sigurna da će te metode pokriti ovo što je tu pa o tome malo još razmisliti i vidjeti. Mrak-Taritaš, u vašoj raspravi ste spomenuli to da se na tom području, na tom zemljištu plaća određena naknada, ono što meni je posebno interesantno kada se radi o koncesiji, naravno, ona se daje na temelju natječaja. Ovdje će se omogućiti zakup onima koji imaju određene gospodarske objekte odnosno nekretnine u blizini i to već na neki način koriste dugi period. Koja bi po vama bila poštena naknada s obzirom da sigurno neće moći ići se ovdje na natječaj i bitno je da država u jednoj poziciji ne može bilo kada, da li sad za 5 ili 20 godina ucjenjivati poduzetnike dižući cijene do te granice kada im to više neće biti isplativo. Znači tu treba biti realan i odrediti neku cijenu koja ne bi bila podložna bilo kakvim promjenama nego se odredi na način na koji bi bila eventualno i pokrivala amortizaciju same vrijednosti tog zemljišta.

Kolega Maras, dakle, što znači poštena cijena za zakup, ja zaista, teško mi je odavde, s ove, s ovog mjesta nešto reći. Ono što znam da je definirano je slijedeće. Koncesije i iznos koncesije je definirano posebnim zakonom i ove koncesije, kad je riječ o turističkom, dakle kad je riječ o turizmu i pomorskom dobru, mogu ići samo na zahtjev da koristite jer ovo sve drugo može samo izazvati nepriliku. Vezano uz procjenu kad ide u prodaju, imamo ovaj zakon na koji sam ja upozorila i rekla da se malo vidi jesu to neke usporedbe ili to, te tržišne metode i sve ostalo, ali ono što mislim da je i u replici, kolega Marić ministru, on je spominjao neke iznose, dakle ja sam sigurna da se i u ministarstvu i razmišljalo o određenim iznosima i dobro je da se to definira u zakonu. Cijenjena kolegice Mrak-Taritaš. Lijepo ste upozorili ministarstvo da se ne bi desile greške i sa ovim zakonom kao i s onim iz 2010., pozivali ih na suradnju s ostalim ministarstvima. Spomenuli ste koncesije na pomorskom dobru i još jednu stvar koju bih dodao, a slažem se sa svim onim što ste iznijeli je upravo ovo rješavanje odnosa na pomorskom dobru što predviđa ovaj prijedlog zakona u čl. 12. Naime, trgovačko društvo koje je u temeljni kapital stavilo i pretvorilo u pretvorbi objekat koji se nalazi danas na pomorskom dobru, dužan je pomaknuti, tj. raditi rješenje o pomaknuću granice pomorskog dobra. Ako to ne učini, objekat postaje vlasništvo RH. Postavljam pitanje, da li će i ovim postupkom se otvoriti nove mogućnosti otvaranja novih sudskih procesa i nesuglasica između hotelskih tvrtki, kao i ministarstva.

To ima dosta problema. Da nema tih problema, ja sam sigurna da bi se napravili jedna izmjena zakona iz 2010. u dijelu u kojem se vidi da se problemi mogu riješiti i taj zakon iz 2010. i dalje primjenjivao. Tokom vremena se pokazalo da ima previše problema i da se on ne može primjenjivati. Dakle, mi u ovom trenutku razmišljamo i govorimo o jednom specijalnom zakonu koji treba riješiti jedan specijalni problem. Ja upozoravam na ono što ja vidim ovdje da je problem, upozoravam to temeljem nekakvog iskustva kojeg smo imali, dakle nema niti jedne Vlade, nema niti ničeg koji ne pokušava donijeti neki zakon koji bi bio brži operativni jer mi imamo zakona koliko hoćete, al kad uđete u taj proces s tim zakonima koje imamo, stalno nalazite pred zatvorena vrata i ovaj zakon doživljavam kao jedan operativni zakon [[Upadica: Hvala lijepo]] da riješi probleme [[Upadica: Hvala]] i ukazujem na probleme.

Po kojem Zakonu o procjeni zemljišta ste u Osijeku za POS-ove stanove plaćali kvadrat 340,00 EUR-a ako je cijena tamo predviđena bila 40,00 EUR-a i za tu vašu transakciju 2013. kad ste bili ministrica Radomir Čačić je rekao da je tu očito bilo riječ o kriminalu, da ne govorim o Gunji i o precijenjenoj obnovi po kvadratu, ja nisam stručnjak veliki matematičar, al dobro znam kolko cementa ide na miješalicu, kolko kreča, kolko pjeska.

Dakle, uvijek ista pitanja i uvijek se čovjek pita da li vam ponovo odgovarati, al mislim da treba zbog javnosti odgovoriti. Dakle, prvo i osnovno kad je riječ o POS-u u Osijeku postoji i Zakon o poticajnoj stambenoj izgradnji koji je bio na snazi tad, koji je na snazi sad, koji se u međuvremenu dopunjavao i ono što imam prilike vidjeti u novinama da se planira 1000 novih stanova izgraditi točno po tom zakonu i točno po tom modelu koji je bio i 2013., a koji je dopunjen u posljednje vrijeme sukladno stvarima koje su se mijenjale. A vezano uz Gunju, ja vam predlažem da odete tamo i da vidite što je u Gunji napravljeno, da je u Gunji obnovljeno 1000 stambenih objekata, napravljeno 218 novih stambenih objekata, obnovljeno 40 zgrada javne namjene i da je to sve zajedno sa upisom u katastar i gruntovnicu [[Upadica: Fala]] koštalo 800 milijuna kuna.

Mi imamo hrpe primjera da imamo investitore koji ulože desetke milijuna EUR-a u hotel 4-5 zvjezdica, onda na plaži ispred tog hotela imaju koncesiju ili koncesijsko odobrenje gdje je, ne znam, 10.g. se nije, 15 ulagalo u te plaže, u te objekte, ne mogu doć tamo, ne znam, imaju ugostiteljski objekti, pa mu muzika tuče, smeta njihovim gostima, pa oni nemaju kontrolu uopće nad time, niti utjecaj na to, a plaćaju ogromne stvari, očekujemo od ljudi da investiraju onda u turizam, a s druge strane ne mogu, ne mogu ovdje ništa napraviti. Jedan od velikih problema je utvrđivanje granice pomorskog dobra, mi imamo kilometre naše obale gdje još uopće nije utvrđena granica pomorskog dobra, pa to ne može ni ić u koncesije što koči opet razvoj. Uglavnom ovo je jedna tema o kojoj treba progovorit, treba se s njom pozabavit, a, a da ne govorim različite vrste koncesija u nadležnosti županije, koncesijsko odobrenje lokalne jedinice, pa onda imamo državne koncesije itd., uglavnom imamo po pitanju koncesija jedan potpuni kaos. Kolega Đujić, dali ste zoran primjer, dakle samo trebamo znat što hoćemo, da li mi želimo razvijati turizam i imat hotele, a onda koncesiju za korištenje plaže ispred tog hotela da ide na javni natječaj i ako ide na javni natječaj, dobit će neko drugi. Ili hoćemo reći važan nam je razvoj turizma, želimo razvijati vrhunski turizam i te koncesije ispred hotela na pomorskom dobru su koncesije na zahtjev, to znači koncesionar je taj koji ima taj hotel. Meni se čini da je došlo vrijeme da kažemo ljudi moji nemojmo radit ludosti, naš interes je da taj hotel radi, da se puni, da ima što više zvjezdica, da što više ljudi tamo radi, da se što više zarađuju i nemojmo mu onda vezati ruke i meni se inače te koncesije na zahtjev, ja mislim da su to, da je to puno bolje i puno poštenije nego se mi igramo te otvorenosti i transparentnosti, a zapravo vežemo ruke onom koji upravlja hotelom.

Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, u RH postoje dvije, dva područja nedovoljno iskorištena i pogrešno korištena, to je područje koncesija i područje pomorskog dobra, a to je istinsko bogatstvo RH i postoji treće područje koje je gotovo neiskorišteno, a koje predstavlja najveću osnovu za investicije, za gospodarski rast, za oporavak RH, da bude generator renesanse RH i da bude, i da RH dobije novi izgled svoga lica, a to je neprocijenjeno zemljište u postupku pretvorbe i privatizacije. I svaki dan bez ovog zakona je dan bezakonja, svaki dan bez ovog zakona je dan nanošenja štete RH i tako dan za danom, tako 25.g. i tako štete više od 2,5 milijarde kuna. I ovaj zakon rješava najključniji gospodarski dio RH, toliko otvara mogućnosti investicijama, zapošljavanju i poticanju gospodarskog rasta da su to neslućive, za naše razmjere neslućive mogućnosti. Niti jedan zakon nije pripreman tako temeljito, profesionalno, jasno, ozbiljno, etično, kao ovaj zakon i transparentno. Zna se tko je uočio potrebu njegova donošenja, zna se tko ga je pisao zna se kad je bio u javnoj raspravi, zna se tko je sve dao sugestije i koje sugestije u javnoj raspravi i zna se kakav će biti efekti i kolika je vrijednost. Kolega Žagar, nema ga ovdje, govorio je da nedostaje, nije navedena otprilike kolika je vrijednost svega toga. Pa mogu slobodno kazati da je ukupna vrijednost cijelog zemljišta veća od 8 milijarda kuna, negdje između 8 milijarda i 10 milijarda kuna ako se govori o tržišnoj vrijednosti i radi se o otprilike 25 milijuna kvadrata. 15 milijuna kvadrata kampova i 10 milijuna kvadrata ostalog turističkog zemljišta. Vi ti kvadrati, 25 milijuna nalaze se gotovo u pravilu uz samu obalu najljepšeg mora na svijetu. To samo govori koliki je to potencijal. Znala se i cijena zakupa o kojoj je trebalo ovdje raspravljati. Bilo je predloženo nakon svih jer se zakon pripremao godinu i pol dana, konzultacije svih sudionika u procesu, svih onih koji mogu pridonijeti, išlo se sa prijedlogom 12 kuna. Ja sam siguran da je ta cijena sad u prijedlogu zakona, da bi ona izazvala raspravu i naravno da bi dovela do konačnog zaključka je li to 12 ili 10 ili 15. Osobno smatram bez imalo lažnog kompleksa, da ne znam postoji osoba u Hrvatskoj koja više i dublje je uronjena u ovaj problem od mene. I da koliko je važno to područje, manje je važna je li cijena 13 kn ili 10 kn nego je važno da se to riješi. Ali cijena ispod 10 kn i plus svi ovi koeficijenti, mislim da ne bi smjela nikako bit. i da bi dobro bilo da je ona u zakonu i predlažem da se vrati nakon prvog čitanja u zakon da ne bismo dovodili se u đavolske zasjede jer to nije dobro a može do toga doć.

Pa u ovom istom zakonu piše da zemljište objektom koji nije ušao u temeljni kapital, bez naknade ide vlasniku objekta, kako tu nije potpora, gdje nema cijene uopće, gdje je nula kuna. Dakle to je smokvin list potpora i nema nikakva razloga opravdanog da cijena nije u zakonu. Zamislite Zakon o proračunu da donosimo u Saboru a kažemo da će Vlada uredbom donijeti visinu troškova svakog ministarstva i visinu rashoda i većinu svih drugih institucionalnih jedinica. Mislim da je to nepotrebno i nema opravdanja za tako nešto. A ovako bi bilo transparentnije, jasnije i svima jasno, isto, stupio bi zakon kad stupi na snagu, može se primjenjivati, ovako kad zakon stupi na snagu, neće se moći primijeniti jer nema cijene, čekat ćemo uredbu. I netko tko je donio zakonu Saboru i izglasao zakon, ne zna najbitniji element toga zakona. ne postoji u zakonu najbitniji element, mislim da bi to trebalo izbjeći i da ne bi trebali potpadati i kad je ministar rekao resorno ministarstvo je drugo, ministarstvo ne, za ovaj zakon je resorno ministarstvo Ministarstvo državne imovine a za turizam je resorno ministarstvo Ministarstvo turizma a ovaj zakon je resorno ministarstvo. I kako to da to ministarstvo nije taj prijedlog dalo kad smo radili taj prijedlog, kad smo pisali taj zakon nego je dalo naknadno pod izlikom sad su se omjeri snaga promijenili. Ne postoji. Samo ga vratite i utvrdimo u Saboru cijenu da to bude u drugom čitanju. Pa imamo mi već postojećih zakona koje je na isti način predviđao da će Vlada uredbom odrediti cijenu. Znate šta je određeno? Da se obračunava 3 kn na 50% ukupne površine. Tko je utvrdio da je RH vlasnik 50% Nitko nije utvrdio ni površinu nikada a kamoli 50% Ne postoji kamp u Hrvatskoj u kojem je RH vlasnik 50%, ne postoji. Kako je moguće da je netko sam mimo Sabora, mimo zakona odlučio da utvrdi 50% a najveća površina koja ne pripada RH je 5 do 6% u najgorem slučaju. A onda kaže ta uredba primjenjivat ćemo i 2% od prihoda ukupnog kampa na pola ukupnih prihoda jer polovica kampa nije hrvatska. I zamislite, nitko nikada nije postavio pitanje zašto se 25 g. nanosi tolika šteta RH koja nominalno iznosi 2,5 milijarde kuna? Zato što je netko odlučio uredbom to urediti. E dobro su uredili. Pa nemojmo mi činiti sad pogreške, ja sam bio i protiv tog zakona 2011., ali znam, pisao sam ovaj zakon ja dan, noć sa svojim suradnicima i nitko imao nije opaske nikakve ni primjedbe da je cijena u zakonu. Sad odjedanput ispada to najveći problem. I zamislite, samo otklonite to, imamo nešto najdragocjenije što RH ima. Imamo osnovu gdje se rješavaju toliko sudskih postupaka, toliko neriješenih odnosa, toliko kompleksnih situacija i stvara se temelj za investicije za razvoj. I rekao sam, ne bi bilo zgodno da ako se u Saboru ovdje misli da cijena u kampu ne bi smjela biti ispod 10 kn, da ta cijena uredbom bude niža kao ako i Sabor misli koji donosi ovaj zakon, misli da ne bi smjela biti veća ni od 12 kn pa netko donese 20. Samo ću reći radi usporedbe. Kad bi išlo to zemljište na natječaj, ono vrijedi minimum 40 do 50 kn ali ne može na natječaj ić, to se zakompliciralo, to su veliki umovi koji su donosili takve zakone još iz 90-ih koji toliko loši zakoni, ne znam jel ih netko namjerno radio takve, nije bitno, ali to loših da je evo 25 g. ispaštamo zbog toga. Mislim da trebamo samo primijenit sada takav zakon, a pazite, zakon koji ima 47. članaka, najjasniji, najjednostavniji, najtransparentniji, samo još stavimo cijenu unutra koju se god dogovori Sabor, koju izglasa Sabor, pa Sabor donosi i zakone i riješimo trajno problem, riješimo, a samo ću vam reći kao primjer, ako se obračunava 12,00 kn po m2, u 50.g. je razlika i na 7,00 kn, znate kolko, 3 milijarde i 750 milijuna kuna, tolika je razlika, 3 milijarde i 750 milijuna kuna, pa nemojmo se igrati sa takvim ciframa i ja sam siguran da gotovo svi u ministarstvu shvaćaju i da, da vide da cijena mora biti u zakonu, ali da oni ne nadvladaju razum onih koji 25.g. sjede po institucijama kao namještenici nekih drugih i da ih, koji s njima upravljaju iza zavjese [[Upadica: Fala]] Hvala vama. Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Ja kad sam u ime kluba govorila tad sam rekla da je u posljednje vrijeme postalo uobičajena metoda da kad donosimo zakon da onda kažemo da ćemo donijeti uredbu i da te uredbe ne donosimo i dok nema uredbe nema primjene zakona. To znači kad bi ta uredba već bila u ministarstvu u primjeni, kad bi već ona bila, pa kad zakon stupi na snagu da nakon mjesec dana imate uredbu, svi bi rekli okej, ja se s vama u potpunosti slažem, zakon mora odgovoriti na sve elemente. Kad jedno ministarstvo donosi zakon onda ako prebacuje da mu dio zakona provodi nekakva druga ministarstva, on mora definirati pravila igre. Naravno da je cijena u zakonu da bi raspravljali u ovom Saboru, dal je 10, 12 ili 15, to je kad vam dr. Rukavina kaže stavi 12, al zašto nema te cijene u zakonu, to je zapravo ključno pitanje i moja replika vama. Mrak-Taritaš, vi uvijek racionalno govorite, ali kad su zakoni u pitanju moram vam nešto spočitati. Kad vi imate dobre primjedbe, dobre opaske i kad vam se prihvate te primjedbe, vi opet nećete glasovati za taj zakon [[Upadica: Jesam za vaš]] Niste, niste, jedini put u životu ste dali kad se, dali amandman kao oporba dva amandmana, ja sam vam prihvatio oba amandmana, a vi niste glasovali za taj zakon, uzmite fonogram, odite vidite, po broju glasova niste podržali, zamislite vi ne glasujete za ono što … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] e onda se bojim da i sada kad bi se prihvatile sve vaše sugestije da opet vi ne biste podržali zakon [[Upadica: Rekla sam u ime kluba]] odlično, onda prihvaćam, evo tako da malo sam tu bio, nisam bio siguran kako ćete postupit. Molim vas bez dijaloga samo, replika je dijalog jel da, jedan kaže, drugi odgovara. g. Demetlika. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. g. Mariću, na samom uvodu ste rekli da RH ima velike potencijale i spomenuli ste ono što se nalazi na pomorskom dobru, turističko zemljište, ali ima sigurno još puno više, ja bi citirao isto tako i poljoprivredno zemljište, sušačko područje, znači svi potencijali koje RH i isti tretman za iste ćemo reć nekako namjene. Ovo što ste vi kao iskusan ekonomista izračunali koliko milijona, koliko milijardi, ali treba vidjet ko će to platit i na koji način će se to izdogovorat jer ipak treba taj partnerski odnos između hotelskih tvrtki, jedinica lokalne samouprave i države, ako država nametne neku cijenu koja je nametnuta, a neće bit dobra i bit će teret ili namet prije svega hotelskim tvrtkama, pitanje je koliko tog turističkog zemljišta je hotelska tvrtka preuzeti budući da velikih izgradnja, pogotovo u turističkim naseljima ne može se desiti, eventualno se može graditi dodatni sadržaj. Znači, prihodi koje će oni ostvarivat, a zaboravili ste samo reć da ovo što ste spomenuli 12,00 kn da je to po m2 i to godišnje jel tako?

Kolega Demetlika, nije cijena od 12,00 kn koja je bila u prijedlogu zakona iz rukava ubačena u zakon, to je rezultat dvogodišnje analize i razgovora sa svim čimbenicima i svim sudionicima u procesu i to je vidljivo iz rezultata javne rasprave, evo tu sve su primjedbe, napišite mi negdje gdje je, pročitajte mi je li primjedba da treba cijenu uredit uredbom, a ne u zakonu, nema je nigdje. Drugo, cijena od 12,00 kn je toliko prihvatljiva, tržišna je 50,00 kn, a kako na ovo onda može gledat netko tko želi kupiti kamp i uložio bi duplo više nego onaj koji ga posjeduje već 25.g. i nije plaćao gotovo ništa i platio bi ga 5 puta skuplje, a ne može, što ćemo najveću nepravdu u povijesti hrvatskog gospodarstva nagrađivati još većim nepravdama, ne ovo je [[Upadica: Vrijeme]] ovo je logično i pravedno [[Upadica: Fala]] i prihvatljivo svima, pa nisu [[Upadica: Fala, vrijeme]] turistička društva nisu nijedna rekla da im je skupo. Zahvaljujem. g. Marić, privatizacija je bila prije skoro 30.g. i tada je neko određeno zemljište stavio u privatizaciju, a neko nije i sada novi vlasnik poslovnog objekata koji kupuje poslovni objekt nije imao utjecaj na to dal je on, dal je to zemljište bilo stavljeno u, u privatizaciju ili nije i zanima me da treba ujednačiti praksu za utvrđivanje zemljišta za redovnu uporabu građevine, a nikako se ne slažem s tim da je zemljište dovoljno za uporabu građevine samo ono ispod zgrade jer što će nam, na koji način bi mi onda funkcionirali, ako vi kupite takvu zgradu vi ne možete niti pješke doći do nje, a kamoli s kamionom ili za uporabu djelatnosti, dakle za to sam da se tako, da se to zemljište odredi puno veće nego je samo ispod zgrade i da se direktnom kupnjom od ili najmom onda odredi tom novom vlasniku da može kupiti zemljište [[Upadica: Vrijeme]] ili ga, ili ga dobiti [[Upadica: Fala lijepa]] u najam. Kolega Križaniću, ovaj prijedlog zakona i predviđa upravo to rješenje, da ono zemljište koje je ispod zgrade dobiva vlasnik zgrade bez naknade, a ostalo može kupit ili u zakup uzet, može kupit po procijenjenoj vrijednosti, dakle može oformirati građevinsku česticu i može otkupit. Dakle, ovo, ovaj prijedlog zakona rješava sve, on je pravi biser RH kakav još zakon nije vidio RH, RH nije vidjela ovakav zakon, samo ova mala sitnica malo žulja u cipeli i nemojmo da zbog nečijih partikularnih ovi cipela nas sve to žulja jednog dana, evo samo zbog toga to govorim, al to ne umanjuje vrijednost zakona i nužnost zakona, pa trebalo bi, samo ovaj zakon je opravdao postojanje Ministarstva državne imovine, samo da ovaj zakon donese, da ništa više nije napravio, napravio je više nego sva ministarstva druga, koliko je to važno za RH [[Upadica: Fala]] ali cijenu ugradimo u zakon.

Drugo, dosadašnja šteta je 2,5 milijarde i treće dosadašnja rješenja zakonska nisu primjenjiva, npr. sredstva od koncesijske naknade koriste se u svrhu razvoja turističke infrastrukture itd., 60% se uplaćuje u fond za razvoj turizma koji nikad nije zaživio, pa evo ova 3 momenta smatram da su dovoljna da se ovaj zakon donese.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, pa evo svi smo se složili da je bilo neophodno prići izradi novog Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu i sve pohvale što on ide u dva čitanja u saborsku proceduru jer sigurna sam da sve ove primjedbe, prijedlozi koji su se mogli danas čuti da će ministarstvo još jedanput razmotriti i viditi što je to što se može staviti u konačni prijedlog zakona kako bi on bio što kvalitetniji i bolji i da se ne dogodi ono što se je dogodilo sa prethodnim zakonom koji od 2010.g. nije uspio saživiti. Naime, čuli smo da ima samo 76 kampova površine 14 milijuna i 100 000 m2 koji su, koji bi trebali prema novom zakonu konačno dobiti i financijsku, i za njih se plaćati određen novac koji će onda se sliti i u državni, gradski i županijski odnosno općinske proračune, danas je prihod po osnovi kampova svega 32 milijuna kuna, a prema nekim procjenama i ovom zakonu on bi trebao iznositi preko 130 milijuna kuna, kad se to podijeli prema ovom ključu 65 milijuna za, u državni proračun, 26 gradovima i općinama i nešto manje od 20 milijuna županijama, isto toliko fondu, onda možemo samo zamisliti kolko smo bili sve ove godine uskraćeni za neke nove investicije od tih sredstava. Također, ako dođe do prodaje, predviđa se da bi se moglo dobiti i 6 milijardi kuna. Kada su u pitanju turistička zemljišta po toj osnovi je znatno manji prihod, svega 10 milijuna kuna koji se također dijeli na iznos koji ide fondu, gradu, općini i županiji, prema procjenama i ovom zakonu on bi trebao sad biti 6 puta veći. Međutim, nisu samo, to koristim odnosno štete koje imamo što nismo to stavili u pravi režim koji nam dužnost nalaže već sigurno brojni ugostitelji i turistički djelatnici odnosno vlasnici tih društava koji imaju hotele, kampove i slično bi investirali u njih da su znali pod kojim i kakvim uvjetima mogu sklopiti određene ugovore, bilo da se radi o kupoprodaji, zakupu, koncesiji ili nečem drugome. Mi sad kažemo i vidimo da s obzirom da imamo sve kvalitetnije turističke smještaje da gost prosječno u RH troši više nego što je to činio ranijih godina, hvalimo se i sa brojkama da imamo sve veći broj i dolazaka i noćenja, pa tako i u protekloj 2019.g. bilježili smo 5% veći broj dolazaka i 2,4% veći broj noćenja, međutim ovakvim ulaganjem i režimom koji bi trebao biti u kampove i turistička zemljišta sigurno bi doprinjeli još boljim rezultatima. Ja također moram reći kao što su i neki kolege prethodno napomenuli da moram izraziti svoje nezadovoljstvo što je npr. Šibensko-kninska županija iz koje dolazim zajedno sa Zadarskom treba plaćati veći iznos jedinične cijene zakupnine nego što je to npr. u Splitsko-dalmatinskoj ili Dubrovačko-neretvanskoj županiji, pa bi vas molila da razmotrite zbog čega su ti početni iznosi odnosno jedinične cijene zakupnine različito sa koeficijentima rangirane, podržavam da se umanjuju iznosi koji se odnose na kampove na otocima za 10% kao i one kampove u koji su, u koja su uložena znatnija sredstva, pa su kategorizirani sa 4 zvjezdice, znači oni se ponovno umanjuju za 5% i oni sa 5 zvjezdica za 10% i još jedna crtica, nimi je jasno, npr. u prvom dijelu, u čl. 21. st. 3. stoji da je početni iznos jedinične cijene zakupnine za kamp u Ličko-senjskoj i kontinentalnoj i slično na otocima ima koeficijent 0,7, a onda u narednom stavku opet spominjete umanjuje se za 10% za kampove na otocima, svaki otok pripada određenoj županiji, znači ili županija, pa -10% vezano za otoke ili svi otoci će imati koeficijent 0,7. Što se tiče problema koji su bili 2010.g. kaže između ostalog, jedinice lokalne samouprave nisu mogle upisati pravo vlasništva na turističkom zemljištu jer nije određen kriterij za određivanje obuhvata navedenog zemljišta. Mislim da i sad će biti dosta problema oko utvrđivanja šta je to što služi za redovnu upotrebu turističkog objekta bilo hotela ili kampa. Naime, ako se prisjetimo da je Zakon o cestama koji je stupio na snagu u srpnju 2011.g. govori o cestama i pripadajućem zemljištu, parkiralištima i slično, znat ćete sigurno da brojni kampovi odnosno gotovo svi i kampovi i hoteli imaju određene prometnice koje vode do plaža i pripadajuća parkirališta. Naravno, kako je zakon stupio u srpnju 2011.g., ja bi rekla da gotovo neće biti gradonačelnika odnosno općinskog načelnika koji se po ovom zakonu nije želio uknjižiti i poduzeti određene radnje i riješiti imovinske pravne odnose upravo na tim česticama i sad u čl. 100. Zakona o cestama stoji da je nerazvrstana cesta čini cestovnu građevinu, pa sad nabraja sve i druge površine, na pripadajućem zemljištu zelene površine, parkirališta i slično. Nadalje, nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu grada ili općine na čijem području se nalazi i ne može se otuđiti. Znači, neovisno o procjeni da li je ona bila u procijeni ili ne, prema ovog zakonu gradovi i općine su se knjižile i kao što stoji kaže, ceste koje se na dan stupanja na snagu ovog zakona koriste i koje su pristupačne većem broju korisnika postaju nerazvrstane ceste i to smo naravno radili i ja kao gradonačelnica u to vrijeme svi smo poduzimali radnje da se to knjiži kao gradsko. Naravno da naši hotelijeri su podnijeli i tužbe i da su tu dugogodišnji sudski sporovi, bilo bi dobro da se zna što će biti sa tim prometnicama i sa tim parkiralištima, bili su tu neki spretniji koji su to ogradili, pa stavili rampu naravno i nakon ovog datuma, neki prije tog datuma, tu su različite varijante kao što je rekao kolega Babić, ja znam da je vama jako teško da se ne može zakon prilagoditi svakom pojedinačnom slučaju, ali mislim da bi bilo dobro da se ne dogodi da, ne znam, da gradovi ili općine masovno gube sporove ili ovisno o sucu da negdje neki hotelijer dobije spor, a negdje da to dobije jedinica lokalne samouprave jer i u ovim formulacijama kad se govori kaže kamp u ovog zakona, kamp je poslovna funkcionalna cjelina turističkog zemljišta i građevine zatečena u prostoru i u pravilu ogradom ili sličnom preprekom odvojena od susjednih nekretnina, to zna biti i živica il ne biti ništa, tu se parkiraju, kao što sam rekla i svi ostali gosti koji dolaze na plažu, pa to hotelijer naplaćuje, na koji način će to biti regulirano jer trebate znati da evo npr. grad Vodice je svojevremeno Fondu za privatizaciju u više navrata slao upit i nikad nismo dobili elaborat procijene zemljišta, rješenja smo dobijali, ali elaborate ne. Kao što su i kolegi isticale, ja isto mislim kad je u pitanju pomorsko dobro da bi tu trebalo dobro vidjeti, dugo je očekivani novi Zakon o pomorskom dobru koji evo još, još uvijek nemamo, po ovom vašem sad ste vi nadležno ministarstvo koje će o tim stvarima raspravljati i odlučivati i naravno kad je u pitanju turističko zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i turističko zemljište također tu stoji da sve ono što nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapital trgovačkog društva, a služi za redovnu uporabnu ili građevinu, vlasništvo je jedinice lokalne samouprave, a preostalo turističko zemljište je vlasništvo RH, znači ponovno dolazim na taj upit šta je sa parkiralištima, prometnicama, gdje tu povući granicu?

Poštovana kolegice Juričev Martinčev, slažem se s vama da je dobro da je zakonom predviđeno smanjeni koeficijent za obračun zakupnine ako se radi o kampu koji je na hrvatskim otocima, nisam čak siguran niti da je 0,7, dogovoreno vrednuje poziciju i lokaciju kampa na otocima s obzirom da su, da su turisti u kampu u pravilu turisti koji dolaze cestom, koji dolaze s vozilima, a cijena trajektnih karata itekako onda limitira mogućnost kvalitetnog izgradnje kampa pogotovo na onim daljnjim otocima gdje su, gdje su veće cijene trajekta. I druga stvar koju, koju bi se s vama složio, a koju sam već dijelom i rekao, to je pozicija koncesioniranja pomorskog dobra. Naime, kao što znate Zakonom o pomorskom dobru nema, nema koncesije na zahtjev, znači ona ide na natječaj, pa to treba riješiti čim prije kroz i Zakon o pomorskom dobru. Pa kolega Bačić, ja kad sam govorila govorila sam o svojoj Šibensko-kninskoj županiji, ali slažem se da zaista otoci moraju biti sa još nižim koeficijentom, znači koeficijent 0,7 može biti još niži, a što se tiče ostalih naših priobalnih županija, mislim da mi trebamo biti svi izjednačeni, da niti naši gradovi odnosno općine dobijaju viši iznos zato što je naš ugostitelj odnosno trgovačko društvo koje posluje na našem području, ima kamp odnosno turistički objekt, plaća više. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS, uvažena kolegice Juričev Martinčev, vi ste se isto dotakli u svojoj raspravi teme formiranje građevne čestice odnosno što to je. To nije jednostavno riješit. Dakle, da postoji jednostavno rješenje ja se nadam da bi bilo, ali nije ni dobro ovo što je u zakonu jer će to izazvati slijedeći problem, dakle ako već u raspravi u prvom čitanju svi ukazujemo ovo što imate nije dobro, treba riješit, meni se čini da je rješenje zahvat u prostoru koji čini tu jednu jedinstvenu uporabnu cjelinu turističke namjene, da bi to bilo rješenje i onda se, se zna što to je. Prema tome, malo provjeriti, malo riješit, nije nikad dobro da nered rješavamo nekim drugim neredom, dakle nered treba rješavati i kad znamo da je problem jer na ovaj način će jedno drugo tijelo izdavati rješenje i primjenjivati svoj generični matični zakon. Hvala lijepo, točno kolegice Mrak-Taritaš, ja se isto bojim ako točno ne definiramo što je to, što su to pripadajući objekti i pripadajuće zemljište da ćemo imati nove sudske sporove koji ponovno dugo traju, ponovno ćemo izgubiti sva ova sredstva o kojima danas pričamo i, a da ne kažem da svi oni sudski sporovi koje imamo do sada, mogu doći u novu situaciju i u novi problem.

Također želim iskoristiti priliku u ovoj raspravi i naglasiti kao i moji kolege u Klubu SDP-a da koeficijent ekonomske isplativosti kao najveća primjedba možda u, u ovom zakonu bi trebalo do drugog čitanja regulirati i mislim da bi sve županije trebale imati jednak, da ne bi trebalo izdvajat, kategorizirat po, po županijama, dakle razliku raditi između Primorsko-goranske i ostalih i Istarske u odnosu na dalmatinske županije, smatram da kada su kampovi u pitanju su uvjeti svuda jednaki i mislim da se tu pojavljuju neke nelogičnosti, dakle opet i kolege prije mene su govorile po sadašnjem rješenju ako bi ovo ostalo ovako mi bi imali jednak koeficijent primjerice u Delnicama ili u Fužinama, u Gorskom Kotaru kao i, i, i npr. u Priobalju na nekim mjestima u Istri, što nikako ne može biti slučaj. Ista stvar je i sa otocima, nisu ni svi otoci jednaki, neki su ovoga atraktivniji i bliži u odnosu na neke druge, tako da ni tamo ne bi trebale biti razlike u koeficijentima odnosno pridružujem se kolegama koji smatraju da taj koeficijent bi trebao bit jednak za sve županije. Druga stvar, smatram da dosad, da, da isto treba naglasit da smo čekali 30.g. za rješavanje ovih problema i da je napravljena ogromna šteta zbog, zbog tog, zbog svega ovoga što do sada ovo pitanje nije bilo uređeno i mislim da je ona puno veća od onoga što je isticao bivši ministar Marić jer i sama blokada gospodarskog ulaganja na ovim područjima zbog toga što ovo nije bilo uređeno je šteta koja se ne može odnosno teško se mjeri, stoga ovoga i ja ću u ovom zakonu biti suzdržan i apeliram na vas u ministarstvu da prihvatite primjedbe koje smo iznesli u ovom, u ovom prvom čitanju. Druga stvar na što želim isto staviti naglasak, a to su koncesije, smatram da je to jedno veliko područje koje otvara gospodarsku djelatnost u RH, a da sadašnji sustav koncesioniranja zahtjeva jednu novu dimenziju odnosno jednu nadogradnju i mislim da bi trebali razmisliti o koncesiji na zahtjev umjesto koncesije na temelju natječaja i niz je primjera koji su istaknuti ovdje i ja ću isto istaknuti još neke, dakle mi imamo primjere da u RH čekamo investicije u turizmu, čekamo investitore u turizam, evo i u mom gradu je friško nakon 30.g. obnovljen jedan hotel na 4 zvjezdice, znači imamo privatnog investitora koji je uložio ogromna sredstva u, u ulaganje i dizanje kategorije tog hotela, dakle nakon 20.g. dočekali smo jedno veliko ulaganje, a na području ispred tog hotela nalazi se plaža koja nema koncesije već 10.g., dakle zadnja koncesija je istekla 2009.g. i otad tamo nije raspisivana nikakva koncesija od strane županije nego se već 10.g. plaža dodjeljuje na temelju koncesijskog odobrenja. E sad, koncesijsko odobrenje ide godinu za godinu i onaj koji dobiva to koncesijsko odobrenje godinu za godinu iluzorno je očekivat od njega da će imat neka ozbiljna ulaganja u tu plažu s obzirom da nije siguran oće ju do druge godine dobit. Dakle, a s druge strane opet, ako koncesija na tu plažu ide na natječaj i ne dobije ju onaj ko ima hotel odnosno onaj tko ima hotel je u jednakoj situaciji da netko drugi tko se javi može dobiti tu koncesiju ispred tog hotela, pitanje je zašto bi ulagao u taj objekt. Dakle, uložit će s jedne strane 10-tke miliona EUR-a u hotel 4 zvjezdice, gradit nekakve sadržaje, a onda mu tamo može dobiti koncesiju nekakav poduzetnik koji je pitanje koliko će pratit ulaganja koja ima hotel. I onda se dogodi da imamo hotel 4 zvjezdice i plažu jedne zvjezdice, jer imamo tamo nekakve ugostiteljske objekte na kojima ne znam trešti muzika do rano ranih jutarnjih sati, a vlasnici hotela ne mogu uopće imati utjecaj, utjecaj šta će se tamo na toj plaži ispred dešavat i onda gube goste itd. I onda je iluzorno tu očekivat velika ulaganja u neke objekte, ako oni koji ulažu ne mogu kasnije imati plažu ili lučicu ili neki objekt koji tamo mogu koristit.

To je u nadležnosti županija, dakle to je opet onda ne može ići u koncesiju i to tako stoji. Druga stvar te različite razine koncesija koje imamo danas da nešto daju županije, koncesijska odobrenja koja daju gradovi i općine, pa imamo lučka područja. Građani i gospodarstvenici to ne razumiju, dakle šta je pomorsko dobro, šta je lučko područje, šta je neutvrđeno pomorsko dobro i to je ono što trebamo urediti. Meni je žao da ovaj nemamo novog zakona o koncesijama već jako, jako dugo. Nije ga donesla ni ova Vlada, idemo prema kraju mandata, mislim da ga nećemo ni donesti. Nismo ga ni mi donesli, sve ok, ali to stoji, ali to je problem … [[Upadica: Ne razumije se.]] ne nije donesen dobar kolega Bačić. Pa ja ću vam reći, evo luka u Novom Vinodolskom iz kojeg ja dolazim. Znači na području luke u Novom Vinodolskom imate dio luke nautičkog turizma za koji je dala koncesiju država odnosno Vlada RH onda imate 1/5 te luke kojom upravlja županijska lučka uprava, onda imate jedan dio koji je u koncesiji od strane županije, imate jedan dio koji je čisto pomorsko dobro kojim upravlja gradsko komunalno poduzeće jer tamo naplaćuje parking. To nije normalno. Onda imamo grad koji je ocrto u prostorno planskoj dokumentaciji granicu pomorskog dobra, pa ona imate jedan metar obale koji je pomorsko dobro, drugi dio koji nije, a nalazi se u obuhvatu luke. I to je ono stanje koje je na terenu, a čovjek koji tamo gospodarski djeluje ne razumije da sam danas, da sam sad u ovom metru u pomorskom dobru, a metar lijevo više nisam. Druga stvar imate pumpu koja djeluje u toj luci. Pa imate komad obale gdje onaj varijabilni dio na koncesijske naknade koji plaća je suludo, dakle ako je točio gorivo na lijevoj strani na more recimo sa pumpne stanice onda plaća varijabilni dio, a ako ga je točio na kopnu onda ne plaća. I onda tko će to utvrdit, tko to mjeri? Dakle, mi smo imali situaciju da koncesionar odnosno pumpa koja ima koncesiju tamo kaže ja sam 100.000 litara istočio na obalu, a 800.000 na kopno. Tko će to izmjeriti, tko to može kontrolirat? Ili bi pumpa tamo trebala biti u pomorskom dobru ili bi trebala biti vani, nema tako polovičnih rješenja. I to je ono što nije dobro i to su stvari o kojima trebamo razgovarati i trebamo imati jedan ujednačeni kriterij na nivou države i tome treba pristupiti i to se treba riješiti. I mislim da je ovoga dobro da su kolege i prije mene otvorile tu temu i mislim da je dobro da o tome razgovaramo. Ali ono što imamo u praksi je jedan nered i jedan kaos koji treba regulirati. Prvu repliku ima gospodin Kirin. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, uvaženi zastupniče, u postupku pretvorbe društvenih poduzeća koja su se bavila turističkom djelatnošću u temeljni kapital trgovačkih društava u pravilu nije procijenjeno zemljište na kojem su izgrađeni hoteli i drugi objekti u funkciji turizma, već su procijenjeni samo objekti. To je bio takav tijek privatizacije. Turističko zemljište je korišteno bez naknade, bez koncesije i tu se radi o velikom profitu bez koga je ostala država. Da li vi mislite da je to što, za to što se je dogodilo kriva jedna i druga vlast i naša i vaša ili je samo HDZ-ova vlast? Krivi su svi koji do sada to nisu napravili, da ne govorim još jedan problem koji je bio da je zemljište jedan dio u jednom procesu od zadnjih 20, 30 godina koje se nalazilo, na kojem su izgrađeni hoteli, a bilo je recimo nacionalizirano u bivšoj državi, u jednom trenutku došlo u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, recimo npr. u gradu Crikvenici znam za takav slučaj i onda je u postupku denacionalizacije grad trebao plaćati odštetu što je isto suludo, pa nije grad oduzimao taj dio. Dakle, puno je tu nepravde i puno je tu nelogičnosti napravljeno kroz 30 godina naše države i svi su odgovorni koji do sad nešto nisu napravili, ali bojim se da neke stvari neće riješiti ni ovaj zakon, da ni ovdje nisu dobra rješenja. Nije u redu recimo ni hoteli u čijim su prostorima bili prognanici, izbjeglice u toku Domovinskog rata da država tim poduzećima to nije kompenzirala i nadoknadila štetu u 4 godine koliko se nisu mogli baviti turističkom djelatnošću. Kolega Đujić donese je Zakon o koncesijama i jako je dobar zakon. Međutim, nije problematika koju ovaj zakon želi riješiti problematika Zakona o koncesija nego prioritetno Zakona o pomorskom dobru. Postoji vječna dilema kad je u pitanju davanje koncesije na zahtjev plaže odnosno pomorskog dobra koji graniči sa hotelom. Tako vam je i sa koncesijom na zahtjev. Prva stvar, nedostatak je taj što nije provjerena cijena koncesije i koncesijska naknada na javnom natječaju i b) taj što uvijek je želja vlasnika hotela ograničit pristup plaži. Nedostatak ovog drugog postupka za koncesije na temelju javnog natječaja je taj što vlasnik hotela kaže da mu koncesionar plaže može stvarati velike probleme u funkcioniranju njegovog hotela i to su te dvije stvari koje treba [[Upadica: Vrijeme, hvala]] riješit Zakonom o pomorskom dobru, a i novim zakonom i zato bi, potrebno bi bilo [[Upadica: Hvala]] da Vlada čim prije [[Upadica: Hvala]] s tim zakonom dođe ovdje.

Evo, ja sam vam sad spomenuo plažu u mom gradu, dakle ta plaža je podijeljena u dva dijela i sad je nedavno županija raspisala natječaj za jedan dio te plaže koji je u biti u naravi bazen koji je u koristi hotel i sad vam ovako ide u natječaju, može se naplaćivati ulaz u iznosu od 50,00 kn u kojem ćete dobit ležaljku i suncobran, ko ne plati ležaljku i suncobran 50,00 kn ne može tamo pristupit osim gostiju hotela, tako nekako je definirano, pa to se iz aviona vidi da će dobit vlasnik hotela tu plažu i što je meni normalno jer on to održava, on to tamo čuva, ali dajmo to regulirajmo, znači koncesijom na zahtjev da ne moramo radit sad takve ovoga nekakve smicalice u natječajima da se svi skupa tome smiju jer znaju kamo to ide, ajmo to ozakonit i regulirat. Poštovani kolega Đujić, jednu ste zanimljivu ideju iskazali, a to su koncesije na zahtjev u odnosu na koncesije na natječaj. Zanima me, da li mislite da će, ukoliko se recimo takvo rješenje ozakoni, možda doći do poplave takvih koncesija na zahtjev i defakto da će se tijela javne vlasti koja odlučuje o tome naći u situaciji da neće moći u nekom razumnom roku odlučiti? Kad imamo ove koncesije na natječaju onda ona ipak unaprijed planiraju, pripremaju, odlučuju itd., čisto možda taj aspekt da nam malo pojasnite. Kolega Klisović, ja ne mislim da će doć do poplave, točno se zna koliko imamo hotela ispred kojih imamo plaže jer recimo imamo kilometre obale, nisu svuda kilometri hotela, a s druge ja mislim da je normalno da ako neko investira 20-30 milijuna EUR-a u neki hotel, u neki objekt da mora imat nekakav utjecaj na gospodarsko dešavanje ispred tog hotela, ne smatram da treba mu dat plažu na način da oko nje digne žicu i da ona može bit samo isključivo za goste hotela, mislim da treba bit otvorena svim građanima, ali mislim da onaj tko je investirao ogromne novce u neki hotel, mora utjecat da li će tamo svirat muzika na toj plaži i tuć do 2-3 sata u noći, mora moć utjecat da li će tamo bit objekt neke vrhunske kategorije ili će to bit nekakav kontejner tamo ispred u kojem će bit nekakvi polovni suncobrani i polovne stare ležaljke ili će to bit na nekakvom nivou koji će pratit uslugu hotela jer ako neko plati 100,00 EUR-a noćenje u [[Upadica: Hvala g. Đujiću]] hotelu onda mora imat adekvatnu plažu ispred tog [[Upadica: Hvala]] hotela [[Upadica: Hvala]] , a to se može postić jedino [[Upadica: I sad na kraju imamo…]] na ovaj način.

Uvaženi potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici, s današnjim izlaganjem zakona mi smo u biti otvorili teme koje su stare 25 do 30.g. gdje su pojedini saborski zastupnici bili svjedoci toga vremena kad se radila pretvorba, privatizacija društava koje su iza sebe definitivno ostavili probleme, probleme koje se prvenstveno odnose na samo definiranje što je to uopće ušlo u temeljni kapital odnosno što je to što nije ušlo u temeljni kapital tada slovilo kao društveno vlasništvo, pa su se pojedine jedinice lokalne samouprave upisivale u vlasništvo, čak štoviše i prodavale to vlasništvo trećim osobama ili gdje se temeljem zakona kasnije upisala RH i danas imamo nakon donošenja zakona iz 2010.g. ovaj problem da nismo još uvijek riješili, riješili ta pitanja. Također, znači naglasak je na tome da govorimo o tvrtkama koje su privatizirane, znači da govorimo o kampovima koji su privatizirani, znači ne govorimo o nekakvim novim turističkim subjektima, novim kampovima koji će bit definirani ovim zakonom. Također imamo Zakon o koncesijama, također imat ćemo uskoro i Zakon o pomorskom dobru, a koje će još i dalje zatvarati pitanja koja su ostala, o kojima smo danas ovdje, ovdje razgovarali.

Analiza koja se sada radi sukladno uredbi, odnosi se, prije svega, sukladno metodama koje se izrađuju sudski vještaci i isto tako u sebi treba sadržavati varijable koje će opravdati određeno cijenu koja će bitno odstupati od tržišne u tom momentu. Kako to učiniti ako ne stavite određene varijable u formulu. U ovom trenutku to su varijable prvenstveno koje se odnose na koeficijente koje, ako se ne prouče dobro, izgledaju ovako kako su ovdje prezentirane. Znači, ako neka županija ima koeficijent 0,7, 0,8, 0,9, 1, znači da ako imamo jediničnu cijenu 10 i primjenjuje se koeficijent 1, znači da tada u proračun ide 10. Znači bolje za jedinicu lokalne samouprave. Ako imamo jedinicu lokalne samouprave gdje ima 0,7, pa znači da će ići manje od jedinične cijene od zajedničke cijene koja će biti definirana uredbom. Znači to je što se tiče jedinice lokalne samouprave. Ako gledate s druge strane aspekt, imate poduzeća koja će plaćati u Istarskoj županiji, recimo, kao što ste rekli jedan koeficijent, bit će cijena 10 po kvadratu godišnje, tada će, recimo, ako isto ima ta tvrtka Kamp u Dubrovačko-neretvanskoj ili nekoj drugoj županiji, plaćati manje, ali isto tako, ne znači da će u Istri isključivo ta cijena biti 10. Znači ako će doći do kategorije ili za bilo koju drugu, 4 ili 5 zvjezdica, imate onaj poseban popust, znači novu varijablu, to je 5 ili 10% popusta. Što se s tim željelo postići? Pa upravo što i ovim zakonom. Poticanje investicija. Ako imate veću kategoriju, manje ćete plaćati godišnji zakup. Znači težnja je da ulažete, podižete kvalitetu objekta. S druge strane, razumljivo je da pojedine županije nisu se tako pozicionirale kad je riječ o kampovima, nemaju tu blizinu turističkih tržišta i one imaju manji koeficijent, tada govorim znači o ovim županijama koje su južnije, u južnijem dijelu Dalmacije, isto tako otocima. Znači na svih ovih koeficijente još imamo i koeficijent i 10% za otoke. Znači to je poticaj i dobro trebamo gledati kako će EU komisija gledati na to kao potporu, znači sve ove varijable su s ciljem da pomognemo prije svega investiciji u budućnosti, ali isto tako da stavimo da je zakon provediv od strane ustanova koja će onda dalje pratiti rad. Što se tiče raspodijele, raspodjela je predložena također, u omjerima upravo u suradnji sa resornim ministarstvima i upravo je riječ o namjenskim prihodima koje dolaze jedinici lokalne samouprave za koje smo čuli da se, da ulaže najviše u turističku infrastrukturu i u fondu za turizam također, koja su namjenska sredstva. Ja sad kad bih izvadio sredstva koja su dodijeljena u 2017./2018. g. koja su puno skromnija u odnosu na ovo što sada imamo po dodjeli, vidimo da su upravo primorske županije u kojoj je ostvareno najveći turistički promet upravo povlačilo najviše sredstava za razvoj. Znači vraćala se sredstva nazad u iste te sredine gdje se turistički promet i ostvarivao. Također, kada govorimo o namjenskim odnosno sredstvima koje bi pripale županiji, pa znamo da smo imali Zakon o sustavu državne uprave i znamo da su županije te koje su preuzimali posao državne uprave. Prije nekoliko godina odnosno više desetaka godina mi smo imali situaciju da županije se bave prostornim planiranjem, izdavanjem građevinskih i lokacijskih dozvola za ona područja koja su izvan velikih gradova. Pa upravo se ovaj dio zakona odnosi i na njih, isto tako, znamo da su županije i ostali preuzeli poslove s 1.1.2020. g. odnosi se na minimalne tehničke uvjete, sve one poslove koji će se odnositi na sam rad turističkih odnosno ugostiteljskih subjekata. Upravo iz tih razloga su i predloženi ovakvi kriteriji i naravno da smo mi ovo danas što ste vi ovdje govorili, akceptirali, razgovarat ćemo i dalje s resornim ministarstvima, tražiti tumačenja. Isto tako, pokušati vidjeti što god je moguće implementirati do ovog drugog čitanja i nadam se da će i dalje biti ovako konstruktivna rasprava.

Hvala lijepo. Evo, htio sam iskoristiti priliku i ministra upitati upravo ono što sam i kolegu Đujića pitao.

U samoj izradi zakona bilo je govora i prijedloga da se ide na koncesije, međutim, ovo što govorim uporno, provedba odnosno poticanje investicije poduzećima koji su već tu. Znači mi imamo poduzeća koja koriste određena turistička zemljišta i s druge strane, imamo situaciju da se u RH ne plaća ništa, a s druge strane imamo da bi trebalo u budućnosti njima osigurati investiciju. Koncesije kao složeniji jedan dugoročniji proces ima svoje prednosti, ali isto tako imaju mane za investitore.

Kada pričamo o koeficijentu ekonomske isplativosti, dali ste jedno dobro objašnjenje s vaše strane, međutim, ja se s njim baš i ne mogu složiti jer sad ste dali primjer da neki investitor koji ima npr. kamp u Istri ili Primorsko-goranskoj županiji, tamo će, poduzetnik, tamo će plaćati više, dok će ako ima isti on i kamp u nekoj južnoj tamo će, županiji, tamo će plaćati manje, a možda će onda preusmjeriti svoja sredstva u razvoj i proširenje kapaciteta upravo tamo gdje plaća manje, što recimo mi koji živimo na području tih županija sjevernih koje su s većim koeficijentom se ne slažemo s time, mi bi željeli da se i kod nas šire ti kapaciteti. Uglavnom, to je još predmet za raspravu. imamo vremena do drugog čitanja. Ja samo ne bi želio da ovo vaše obrazloženje koje ste dali ovdje sada u svom završnom izlaganju znači da tvrdo ne našim prijedlozima i apelima da sve županije imaju jednako nego da ste možda skloni ipak razmisliti o našim prijedlozima, a ne da sad ostane do drugog čitanja [[Upadica Radin: Hvala.]] ovo betoniran stav. Zahvaljujem se na pitanju. Znači ovako, ovo što sam obrazložio, upravo je ovo što ste vi rekli.

Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče, evo ja sam seljak i moram priznati da više gluposti na jednom mjestu nego što je sad Glasnović rekao nisam nikad čuo, o poljoprivredi nema pojma.

Planirani proračun u Sisačko-moslavačkoj županiji je bio 824 milijuna, na kraju godine u rebalansu ga podižu za 73 milijuna na 897 milijuna, a onda u Izvješću o izvršenju taj proračun je ostvaren sa 660 milijuna tj. 26% manje, realizirano je 721 milijun, znači potrošeno više nego što je prihodovano. Izvorni proračun Sisačko-moslavačke županije za 2018.g. je 195 milijuna kuna, što je 13% manje nego za godinu prije iako su porezi bili 67% viši nego godinu dana prije toga. Ono što je problem u ovoj županiji su velike nepravilnosti, pa kaže revizija da je dio prihoda u iznosu od 5,7 milijuna kuna što se odnosi na lovo zakupnine, koncesije za pravo lova, donacije, nije utrošen namjenski, županija je primila i predujme od 3,5 milijuna kuna za projekt edukativno prezentacijskog centra za razminiravanje, minsko zagađenih površina koji također u 2/3 nema izvješća u što su … [[Govornik se ne razumije]] utrošeni, utrošeni su u druge svrhe. Manjak prihoda je prenesen iz 2017. 22 milijuna, 20 milijuna manjka je nastalo u 2018.g. što je 43 milijuna kuna manjka. Obveze su iskazane u iznosu na kraju godine od 85 milijuna i 237 tisuća kuna. Županija je trgovačkom društvu Simora doznačila 3,5 milijuna kuna za što ta agencija Simora nije dostavila izvješća kako treba, dostavila je samo za prvi kvartal i na kraju godine, ali u, nije dostavila dokumentaciju sa ugovorima i računima o izvršenim poslovima, znači ne zna se na što je potrošeno. Javna nabava u ovoj županiji se provodi ovako, postupci jednostavne nabave u iznosu od milijun kuna nisu u potpunosti nisu provedeni prema odredbama županijskog pravilnika, nije osnovano stručno povjerenstvo za provedbu postupka, službenici koji su provodili postupke nisu potpisali izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, pozivi za dostavu ponuda nisu upućeni nijednom gospodarskom subjektu i nije pribavljena niti jedna ponuda. Evo vidite kako se troši novac u Sisačko-moslavačkoj županiji, županija koja je najsiromašnija od svih županija u RH. Županija je koncem 2018. imala 10 službenih vozila, za vozila se vode putni radni nalozi i listovi koji se ovjeravaju mjesečno. Putni radni listovi za dva službena vozila, a očito se radi o vozilima župana i dožupana ne sadrže podatke o datumu putovanja, broju putnog naloga, imena i prezimena vozača, stanju brojila kilometra prije i nakon povratka, vremenu polaska i povratka, relaciji, broju osoba koje se provode, troškovima nastalih u vremenu putovanja, uzimanju goriva, pranja i drugoga i potpis vozača, te se ne može potvrditi tko je i za koje potrebe koristio službeno vozilo i jesu li troškovi nastali korištenjem vozila opravdani. Još jednom ponavljam, Ivo Žinić član HDZ-a, pitam premijera Andreja Plenkovića, što će poduzeti sa ovakvim županima, evo danas je netko govorio da županije treba ukinuti, ovakve županije koje se ovako ponose odnose prema novcu poreznih obveznika, a siromašne su, svakako treba ukinuti, ovakvi župani su sramota RH i stranke kojoj pripadaju. Ovo je samo dio nalaza revizije, nažalost zbog vremena ne mogu više toga iznesti, još ima problema i u bolnici Sisak koja je jedna od najlošijih bolnica, koja nema niti 50% popunjenosti kreveta, bolnici kojoj nisu plaćeni lijekovi, gdje su zbog nebrige župana i dožupana dovedene u takvu situaciju da svi izbjegavaju ovakvu bolnicu pa čak i liječnici bježe iz nje. Još jednom pozivam predsjednika HDZ-a da se pobrine o svojim županima.

Izvolite gospodine državni tajniče. Evo, zahvaljujem na pitanju, dobro ste nabrojali još ste neke malo izostavili, naime mi smo ponosni na to da Hrvatski registar brodova je zapravo konkurentan i na stanom tržištu tj. da osim što djeluje u Hrvatskoj i ovdje ima vodeću poziciju. On se jako etablira na međunarodnom tržištu. Tako u ovom trenutku imamo otvorene odnosno Hrvatski registar brodova ima otvorene urede u Dubaiu, Beogradu, Vijetnamu, Šangaju, a u pripremi je još i otvaranje ureda u Pireju.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege kao što nam je državni tajnik u svom uvodnom obrazloženju izložio ove izmjene i dopune Zakona o Hrvatskom registru brodova te nam naglasio da je to javna ustanova koja obavlja poslove u vezi sa zaštitom imovine na moru i unutarnjim plovim putevima, te u vezi sa zaštitom okoliša mora i unutarnjih plovnih puteva, posebice kroz ovu repliku smo vidjeli sami status vezano i za međunarodne organizacije, ali i za status samog Hrvatskog registra brodova na međunarodnom tržištu na što trebamo definitivno biti ponosni. Što se tiče samoga zakona potrebno je izmijeniti normalno i uskladiti ga sa samim Pomorskim zakonikom koji uređuje određene odnose koji su vezane i povezane sa morem i vezano normalno za uredbu Europskog parlamenta i vijeća iz 2009. godine o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor samih brodova. Što se tiče posljednjih izmjena i dopuna Pomorskog zakonika pored Hrvatskog registra brodova omogućeno je sudjelovanje u obavljanju poslova statutarne certifikacije i baždarenja pomorskih objekata hrvatske državne pripadnosti i drugim priznatim organizacijama. U Zakonu o Hrvatskom registru brodova nužne su promjene vezano za dio oko sastava članova Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova koje samo vijeće koje upravlja i radom ove ustanove te u radu tog vijeća sudjeluju samo oni predstavnici, stručnjaci iz redova područja koji su neposredno vezani za rad samog Hrvatskog registra brodova, te samim ovim izmjenama i dopunama zakona kroz ove izmjene vezano za upravo vijeće osigurat će se i veća transparentnost upravljanja samom ustanovom. Jedna od osnovnih pitanja koji se uređuju jest i usklađenje kao što sam naveo vezano za Pomorski zakonik, ali i ovu uredbu Europskog parlamenta i samoga vijeća gdje osim Hrvatske registar brodova i ostalih normalno priznatih organizacija za iste će vezano za baždarenje i ostalo za brodove provoditi nadležne lučke kapetanije. Što se tiče samih brodova i jahti što smo vidjeli u obrazloženju ovoga prijedloga izmjena i dopuna, duljine trupa do 24 metara u međunarodnoj plovidbi kao i hrvatske plutajuće nepomične od obalne objekte nadležnost je zadržalo isključivo institut Hrvatskog registra brodova. Što se tiče samog upravnog vijeća i ovih izmjena koje se odnose u ovim izmjenama i dopunama, tu su navedeni vezano da će se uključivati predstavnici brodara sa sjedištem u RH koji upravljaju sa najmanje 60% ukupne bruto tonaže brodova Hrvatske državne pripadnosti, što će uvelike pomoći upravo vezano za samu neovisnost i transparentnost u upravljanju rada same ustanove, ali normalno i u članstvu svih tih predstavnika u samom upravnom vijeću ove institucije. Hvala i vama. Gospođa Nada Turina Đurić, govorit će ispred Kluba zastupnika GLASA. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege, ispred nas je zakon koji za Klub GLASA apsolutno nije sporan, pogotovo ovaj dio koji se odnosi na usklađenje sa legislativom EU i sa Pomorskim zakonikom. Međutim, u ovom dijelu koji se odnosi na novi način imenovanja upravnog vijeća mislim da se možda moglo i kvalitetnije, mislimo da se možda moglo i kvalitetnije obrazložiti zbog čega se mijenja, mijenjaju kriteriji za članstvo u upravnom vijeću. Naime, obrazloženje je vrlo kratko da će biti transparentnije. Ne znam što to znači s obzirom na inače ugled kojeg ima Hrvatski registar brodova kao institucija koja je zakonom određena da obavlja određene poslove i za koju svi znamo da do sada nije bilo, čak dapače nikakvih primjedbi, čak dapače o toj instituciji je i međunarodno priznata pohvala RH da to, da se to radi na razini visoke profesionalnosti i to cijeli dugi niz godina s dugom poviješću na koju možemo biti ponosni.

Hvala potpredsjedniče, poštovani glavni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici, ovaj pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o HRB, ovaj prijedlog zakona usklađuje se sa Pomorskim zakonikom koji je nedavno mijenjan odnosno usklađen s važećim odredbama Uredbe 391/2009 Europskog parlamenta i vijeća.

Također ovim prijedlogom zakona propisivati će se izmjene vezane na imenovanje članova upravnog vijeća HRB po uzoru na druga europska i svjetska društva. Na ovaj način bit će omogućeno upravljanje radom ove ustanove tako da sudjeluju samo reprezentativni predstavnici korisnika usluga HRB-a i stručnjaci s područja koja su neposredno vezana uz rad istoga i to na način da niti jedna od zainteresiranih skupina ne čini većinu u upravnom vijeću. Vjerujem, ja osobno vjerujem da ovaj način neće paralizirati rad ustanove, već će se, već će se osigurati njena istinska neovisnost i transparentnost, možda nisam tolko sumnjivčav kao kolegica Turina Đurić ovaj, pa evo ja ću, ja ću, ja sam odlučio da u ime Kluba SDP-a damo dobru vjeru da će se, da će upravno vijeće funkcionirati, da sustav neće biti paraliziran i želim puno uspjeha u radu. Hvala lijepo potpredsjedniče, pa evo vrlo kratko, ja osobno podržavam isto ovoga prijedlog izmjena ovog zakona iako mi se čini da, da malo moram podijelit ovu sumnjičavost, nisam sad potpuno optimističan kao kolega Babić, dakle nisam siguran da, da ove intervencije u sastavu upravnog vijeća nisu rađene baš zato da bi se, isključivo samo zato da, da bi, da bi se popravilo nego mislim da su rađene upravo zato da se promijeni sastav upravnog vijeća, što ne bi, moj dojam je takav državni tajniče, ja mislim, to možda se varam, možda se ne varam, bio, što je opet vaše pravo normalno, bio bi možda zadovoljniji da, da se u to išlo ranije, pa da možda eventualno na nekom početku mandata ili sredini mandata, nikad ne možete odma, se krenulo u te izmjene, pa da ste na sredini mandata negdje to promijenili, a ovako sada u ovom foto finišu recimo praktički par mjeseci pred izbore da se ide u ove intervencije koje mijenjaju onda sastav upravnog vijeća, nisam siguran koliko je to dobro, a ostale stvari nemam nikakvih primjedbi na, na, na ostale, na, na ostale izmjene u zakonu, ali sukladno zaključku mog kluba uz sve ove dileme koje imam i moje dvojbe ovoga ja ću isto podržat, podržat donošenje ovog zakona.

Uvaženi kolega Đujić, itekako je važno tko čini sastav upravnog vijeća i tko je vodio tvrtku, posebno kad je riječ o tvrtkama koje su u državnom vlasništvu, a budući da su ovdje predstavnici Ministarstva prometa, htio bi upozoriti na jednu činjenicu jer mi u Slavoniji isto imamo luke, istina ovdje je riječ o Zračnoj luci Osijek u kojoj se pojavila vijest da je otkaz dobio, da su dobile 3 djelatnice otkaz u Zračnoj luci Osijek, žena smanjene radne sposobnosti, rodilja i radnica, radnica pred penzijom od koje je jedna i sindikalna povjerenica.

Kolega Žagar, pa u svim upravnim vijećima je vrlo važno tko u njima sjedi i pravo je vlasnika odnosno vlasti ajmo reć, al vlast je vlasnik, dakle pravo je vlasnika da stavlja u upravno vijeće koga, vlasnik misli da će najbolje zastupat njegove interese, stoga ja nemam nekad primjedbi kada u upravnom vijeću sjede i, i, i ljudi iz politike uz naravno uvažavajući i njihovu stručnost i sve šta bi morali imat za određeno upravno vijeće, ali uvijek mi je nekako skepsa kada se na kraju nekog mandata dešavaju neke promjene koje bi se trebale riješiti valjda u prvih par mjeseci nekog mandata jer kada dolazite na neku vlast nebitno je sada da li to pričamo o lukama ili o bilo čemu drugome, dakle kada idete pred građane i planirate upravljati nekim sustavom valjda imate i zatvoreno kompletno sliku i kadrovsku i one ljude koje bi trebali onda preuzeti i upravna vijeće i sve nekakve druge stvari, a ne ovako ispada dojam da se tražite dve, tri godine, a onda se niste našli pa na kraj mandata na brzinu želite nekog negdje utrpat.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče.

Kada govorimo o Hrvatskom registru brodova onda se možemo pohvaliti kao država kao pomorska država da baštinimo jedan registar jedno kvalifikacijsko društvo koje je Međunarodna pomorska organizacija u Londonu 1992. godine ocijenila na temelju dokumentacije da je Hrvatski registar brodova slijednik Austrijskog registra brodova osnovanog 1858. godine i da je nakon britanskog Lloyda i Bureau Veritasa iz Francuske treće po starosti kvalifikacijsko društvo u svijetu u okviru država članica međunarodne pomorske organizacije. Ta činjenica govori o državi prije svega toj pomorskoj državi kako želimo govoriti za RH. Rijetke su države u svijetu kada govorimo o pomorstvu koje mogu od osmišljavanja projekta do izgradnje, do kvalifikacijskog društva koje definira elemente i utvrđuje elemente broda, koji svoju luku upisa kroz lučku kapetaniju ima na svom području i koji ima svog brodara. Tih pet temeljnih odlika države koja se može nazvati pomorskom, države koja gradi vlastite brodove koja i sama klasificira, koja ih upisuje u vlastitu luku upisa kao što je Hrvatska nema puno država na svijetu. U tom smislu da bismo taj epitet i atribut pomorske države zadržali vrlo je važan Hrvatski registar brodova koji je svoju punu samostalnost doživio uspostavom suverene i samostalne RH. Do tada su hrvatski brodovi ili bolje rečeno brodovi hrvatskih brodara bili vili su jugoslavensku zastavu i agresijom na RH veliki dio tih brodova koji su tada bili pod jugoslavenskom zastavom prešle su pod zastavu Malte i tek onda kasnije nakon određenog vremena i između ostalog i donošenja ovog zakona RH je brodove brodara koji imaju sjedište u Hrvatskoj, mogla vratiti u okrilje hrvatske zastave. Ja se ne bih složio s kolegama i kolegicama koje govore o politikantskom pristupu u izmjenama ovog zakona. Naime, od uspostave Hrvatskog registra brodova on je uvijek bio prije svega stručna organizacija, nikada nije bio politička organizacija niti se kadroviralo u političkom smislu, a jako dobro znam i pratim već dugi niz godina Hrvatski registar brodova, nikada se politika nije miješala u politike Hrvatskog registra brodova i neće i ne treba i nema potrebe, dapače kontraproduktivno je bilo kakvo miješanje politike u organizaciju Hrvatskog registra brodova. Upravo u tom smislu i jest formirano bilo upravno vijeće ove institucije kojega su prije svega činili stručnjaci ili ljudi koji dolaze iz stručnog miljea u Ministarstvu pomorstva ili ministarstvu koje je nadležno za pomorstvo i dolazili su predstavnici brodara i dolazili su predstavnici tijela, institucija, udruga, organizacija koje na bilo koji način imaju veze sa certifikacijom brodova i njihovom kontrolom, baždarenjem plovnosti itd., itd. i tako treba ostati. Ne smije se dozvoliti da se na bilo koji način tom jednom prije svega stručnom organizaciji zavodu kao što je Hrvatski registar brodova na bilo koji način uđe u njenu politizaciju jer ono uistinu obavlja jedino i prije svega stručne poslove. Do izmjene samoga zakona došlo je kao što sam u uvodu rekao, zbog izmjene Pomorskog zakonika. Naime, mi kao država članica EU ne možemo u ovom tržišnom gospodarstvu kojega živimo, zbog čega i jesmo danas kao demokratska država koja se oslanja i na tržišno gospodarstvo mogli određene poslove certifikacije baždarenja, ispitivanja elemenata broda ostaviti isključivo u nadležnost vlastitom Hrvatskom registru brodova, premda bi to htjeli i ja prvi.

Prema tome, ono što smo si odlučili prihvatiti ulaskom u EU to je jedinim dijelom jasno i posljedica potrebe izmjena Pomorskog zakonika, a onda posljedično i Zakona o Hrvatskom registru brodova.

Dapače, samo jako konkurencija hrvatskom brodarstvu može ono učiniti još boljim hrvatsko brodarstvo, pa tako i Hrvatski registar brodova. I uvjeren sam da tom činjenicom, što smo omogućili tu konkurenciju i u ovoj djelatnosti neće se oslabiti pozicija Hrvatskog registra brodova, a pri tome smo učinili ono što možemo, a to da ćemo brodove koji plove u nacionalnoj plovidbi i jahte koje plove u nacionalnoj plovidbi ostaviti isključivo u nadležnost Hrvatskog registra brodova, a brodova koji plove u međunarodnoj plovidbi ćemo prepustiti na tržištu sa odlukama, potrebama na razmišljanjima onih koji su vlasnici čiji su brodovi u njihovom vlasništvu. I pri tome smo Pomorskim zakonikom rekli da ćemo brodice prepustiti, izvući iz sustava Hrvatskog registra brodova i njihovo certificiranje i baždarenje prepustiti nadležnim lukama upisa odnosno nadležnim lučkim kapetanijama. E u tom smislu zbog potrebe da se upravo na ovaj način definira upravo vijeće ne mislim da će se išta bitno promijeniti u sastavu upravnog vijeća. Svaka administracija kada preuzme odgovornost za vođenje države ima pravo, potpuno pravo izmijeniti sastav upravnog vijeća. Prema tome, je li to upravno vijeće imenovano 2016. godine, '19. godine nova administracija ima pravo promijeniti. S time što se u ovom slučaju konkretno to neće dogoditi jer će ista administracija i nakon ovih izbora odlučivati o tim istim članovima upravnog vijeća pa će ti isti stručni ljudi koji će sada biti u tom istom upravnom vijeću i nakon izbora gospođo Turina Đurić i gospodine Đujiću, neovisno o tome što su i sada tamo stručni ljudi i nakon izbora će tamo ostati stručni ljudi i to oni pretpostavljam koji su i sada će biti imenovani, ali govorim nitko nikada nikome nije osporavao kada preuzme odgovornost za vođenje državnom. Prema tome ne treba plakati na nečemu što se ne plače, nego podržati ovaj zakon prije svega u interesu tog istog Hrvatskog registra brodova na kojega kao država, kao pomorska država možemo biti ponosni kad znamo da je naš Hrvatski registar brodova treći u svijetu registar brodova.

Kolega Bačić, vi ste prije svega moram reći u jednoj velikoj zabludi, vi ste mislili da će ostati isti predsjednik republike pa ste krenuli imenovat veleposlanike ovoga prije okončanja izbornog procesa, pa se dogodila promjena. Isto tako vam ja govorim neće ostat ista administracija nakon slijedećih parlamentarnih izbora, doći će neka druga ovoga i nije dobro. Vi ste ipak čovjek sa iskustvom i niste baš ni bedast čovjek tako da nemojte u zabludi živjet, očito ste u nekom nerealnom stanju, tako da, ali vjerujem da ćete brzo izaći iz toga. Tako da to je jedna stvar, druga stvar ja sam i rekao da se, da ću podržati ovaj zakon i da ga podržavam i mislim da možemo biti ponosni na Hrvatski registar brodova. Isto tako sam rekao i da smatram da svaka administracija odnosno vlas, ako ste me slušali ima pravo stavljat ljude za koje misli da će najbolje štitit njihove interese. Ali ko što ste vi rekli, kad preuzme odgovornost, a ne kada odlazi sa vlasti i kad ostavlja odgovornost par mjeseci prije izbora. Jer onda kad dođe naša administracija i bude mijenjala [[Upadica: Hvala.]] ono što ste vi sada stavili onda ćete kukat da je to politička odmazda, a ne nije. Nego to se radi na početku, a ne na kraju.

Kolega Đujiću lijepo je živjet u nadi, kažu da nada posljednja umire, prema tome vi se lijepo nadajte, uživajte u toj nadi do izbora. Nakon izbora će i ta nada se ugasiti i vidjet ćete ono što sam maloprije rekao, a to je da ćemo ne znači zadržati iste ljude, nego će tamo biti kao što je oduvijek bilo u Hrvatskom registru brodova gospodine Đujiću i kolega Đujiću, nema mjesta politici tamo. Ja sam 7 godina bio nadležna osoba u administraciji za ovaj registar brodova. Nikada nitko iz sfere politike nije ulazio u …/nerazumljivo/… to su uvijek bilo na razinama načelnika odjela u ministarstvima ako su regrutirani iz ministarstva. U pravilu presudne uloge i dobro je imaju oni koji davaju posao samoj ovi, samom Hrvatskom registru brodova, a to su hrvatski brodari i treba njima učiniti sve da oni u toj instituciji vide struku, a ne politiku. Sad će završno u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josip Bilaver. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Zahvaljujem svima vama koji ste dali potporu ovom zakonu. Također zahvaljujem i na pitanjima koja ste uputili i zapravo na sumnje koje ću vam ja sada pokušati argumentirano osporiti. Tako da vjerujem kad bude glasanje da ćemo biti svi jednoglasni. Najveća zamjerka zapravo cijele ove rasprave jest oko imenovanja članova upravnog vijeća. Naime, Vlada RH da želi promijeniti članove upravnog vijeća ne treba mijenjati zakon radi toga, može na prvoj slijedećoj sjednici promijenit članove upravnog vijeća. Prema tome, ta, taj argument ne stoji. Drugo koje se odnosi na članove upravnog vijeća i na sastav upravnog vijeća jest tajming odnosno vrijeme kada se donosi ovaj zakon. On naprosto bio moguć ranije da se donese zbog toga što se između ostalog ovaj zakon mijenja i zbog novog Pomorskog zakonika koji je na snagu stupio tek u veljači prošle godine nakon čega se pristupilo izmjenama ovog zakona uz sve procedure on je došao na dnevni red upravo danas. I treće, oko sastava upravnog vijeća mi u ovom trenutku imamo definirano da između ostalih Vlade, ministarstva, u članove upravnog vijeća predlaže Hrvatsko pomorsko brodarsko društvo i Hrvatsko brodograđevno društvo koje uopće ne postoje, znači ta, ta, te dvije pravne osobe trenutno ne egzistiraju, a po sadašnjem zakonu oni predlažu članove upravnog vijeća. Novi članak koji se odnosi na upravno vijeće glasi da upravno vijeće ima predsjednika i 8 članova, od tih 8 članova Vlada RH imenuje 4 člana upravnog vijeća i to 3 člana na prijedlog ministra nadležnog za poslove pomorstva, a od ta 3 člana 2 su člana iz reda stručnjaka nadležnog ministarstva koji obavljaju poslove u vezi sa sigurnošću pomorske plovidbe, jedan je član iz reda stručnjaka koji obavljaju poslove u vezi sa sigurnošću plovidbe na unutarnjim plovnim putovima, između ostalog zato imamo i otvoren ured u Beogradu i jedan član upravnog vijeća, znači četvrti član upravnog vijeća na prijedlog ministra nadležnog za poslove gospodarstva iz reda stručnjaka koji obavljaju poslove u vezi s industrijskim razvojem na području brodogradnje. Ostala 3 člana upravnog vijeća imenuju slijedeći korisnici usluga HRB, a to su HGK koja imenuje jednog člana iz redova predstavnika hrvatskih osiguravatelja i reosiguravatelja brodova jer su oni usko i vezani za poslovanje HRB-a, te 2 člana koja daje, koja daje udruga brodara registrirana u RH i tu smo htjeli da ta udruga bude reprezentativna, pa smo stavili odredbu da članovi te udruge upravljaju s najmanje 60% ukupne bruto tonaže svih brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi, tako da smo, nastavno na ovo što sam sada rekao, htjeli postići da članovi upravnog vijeća budu zaista reprezentativni, da imaju svoj legitimitet i da svojim iskustvom i svojim djelovanjem doprinesu daljnjem jačanju HRB-a. Nadalje, čl. 5. kaže da osobe koje obavljaju dužnost članova upravnog vijeća HRB-a na dan stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju obavljati tu dužnost do imenovanja odnosno do reizbora novih članova upravnog vijeća. Evo ja se nadam da sam vam ovim objašnjenjima uspio odagnati one sumnje koje ste imali u svom, u svojem izlaganju. Još završno želim reći da prijedlogom ovog zakona ćemo, ponavljam, uskladiti odredbe važećeg zakona s odredbama Pomorskog zakonika kako je, koji je noveliran početkom ove godine, a kojim su se cjelovito uredili poslovi utvrđivanja sposobnosti za plovidbu i statutarna certifikacija, te baždarenja pomorskih objekata. Posljednjim izmjenama Pomorskog zakonika RH je radi usklađenja s odredbama Uredbe 391/

prelazimo na: -Prijedlog zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d., drugo čitanje, P.Z. br. 642.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mile Horvat, izvolite.

Drugo čitanje Prijedloga Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. Dakle na području RH azbest se počeo naveliko koristiti nakon II.

Problem azbestoze u RH naglašen je već 61. g. kad su opisani prvi slučajevi azbestoze pluća. S obzirom na potencijalnu ugroženost od pojave azbestne bolesti u profesionalnoj izloženosti, radnici su manje ili više organizirano podvrgavani periodičnoj zdravstvenoj kontroli. Na osnovu dinamike saznanja o štetnom utjecaju azbesta na zdravlje, niz je međunarodnih organizacija i ustanova predlagalo stalna smanjenja dopuštene razine azbesta u radnim prostorijama sve do zabrane uporabe azbesta u proizvodnji i upotrebi proizvoda koji sadrže azbest. Specifičnosti izloženosti azbestu sadržana je u tome što se znakovi oboljenja kao posljedice po zdravlje zaposlenih na poslovima sa azbestom javljaju u pravilu znatno kasnije i to od 20 godina od udisanja azbestnih čestica. Izloženost azbestu može uzrokova brojne bolesti pluća i pleure, kao što su azbestoza, zadebljanja pleure, bolest malih dišnih putova te druge maligne bolesti. Međunarodna organizacija rada je na 72. zasjedanju održanom 4. lipnja 86. g. usvojila Konvenciju o sigurnosti prilikom upotrebe azbesta kojom je predviđeno da se nacionalnim zakonima ili drugim propisima moraju odrediti mjere koje treba poduzeti za sprečavanje i kontroliranje te zaštitu radnika od opasnosti za zdravlje zbog profesionalne izloženosti azbestu te da se nacionalnim zakonima ili drugim propisima odrede potrebne mjere uključujući odgovarajuće sankcije za osiguranje djelotvorne primjene i poštivanja odredbe konvencije. RH pristupila je izmjeni zakonodavstva koje regulira maksimalno dopuštene koncentracije 93. g. Donošenjem Pravilnika o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i biološki graničnim vrijednostima. Države EU prihvatile su 99. g. obvezu izvršenja niza mjera za prestanak uporabe azbesta. RH je potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s EU 2002. g. preuzela obvezu usklađivanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU uključujući i regulativu koja se odnosi na proizvodnju, promet i uporabu proizvoda koji u sebi sadrže azbest. Što se tiče postojećeg zakonodavstva, možemo reći da problematika azbesta regulirana je s više različitih propisa u RH. U cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu, donesen je početkom kolovoza 2007. g. paket zakona i to Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu zbog profesionalne izloženosti azbesti, zatim Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu omogućeno je radnicima stjecanje prava na starosnu mirovinu po povoljnim uvjetima, od povoljnijim uvjetima od tzv. općih uvjeta utvrđenih Zakonom o mirovinskom osiguranju.

Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, RH preuzela je obvezu za isplatu po odštetnim zahtjevima radnika oboljelih od azbestoze. Nakon naknadno u srpnju 2011. g. donesen je Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, kojim je priznato pravo na obeštećenje za 170 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu u Salonitu u stečaju Vranjic na dan 14. veljače 2006. g., a koji su zbog zabrane azbesta ostali bez radnog mjesta. Međutim, moramo naglasiti kako i dalje ostaje problematika vezana uz 7 bivših radnika Salonita koji su ostvarili uvjete, ali koji nisu podnijeli zahtjev za obeštećenje jer su u međuvremenu umrli. U samom zakonu o Plobestu, osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju, bila je proizvodnja azbestnih proizvoda. U listopadu 99. otvoren je stečajni postupak nad društvom i on je okončan u siječnju 2005. g. te je društvo naposljetku brisano iz registra. Obzirom da navedeni paketom zakona o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu, nije riješeno pitanje obeštećenja koji su dugoročno bili izloženi štetnom djelovanju azbesta na zdravlje, ovim prijedlogom zakona predlaže se obeštetiti 566 radnika koji su u periodu od 8. listopada 91. do 21. listopada 2002. g. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest d.d. te ostvaruju najmanje 5 godina profesionalne izloženosti azbestu, a sve sukladno stavu da do pojave bolesti ne može doći ukoliko radnik nije bio profesionalno izložen azbestu najmanje 5 godina, a stav je prihvaćen na 3. radnom sastanku o ekspoziciji i azbestu i sličnim vlaknima koji je održan 88. g. u Zagrebu. Za potrebe izrade konačnog prijedloga zakona izvršena je provjera broja radnika koji su bili u radnom odnosu u trgovačkom društvu Plobest d.d. u referentnom razdoblju. Obrazloženjem uz prijedlog zakona u prvom čitanju, utvrđen je broj 510 radnika koji ostvaruju obeštećenje.

Sukladno navedenom utvrđenju te sukladno čl. 4 konačnog prijedloga zakona za provedbu istog, Fond za zaštitu okoliša i energetiku, osigurao je dodatna sredstva potrebna za obeštećenje još 56 radnika koji ostvaruju to pravo. Kao referentni datumi su uzeti Dan neovisnosti, 8. listopada 91. te 21. listopada 2002. g. kao dan prije osnivanja društva Novi Plobest d.o.o. koji nije registriran za rad s azbestom. Radnici trgovačkog društva Plobest d.d. i Plobest d.d. u stečaju koji ostvaruju uvjet, odnosno njihovim nasljednicima, predlaže se isplatiti svota obeštećenja obročno kroz 3 godine na način da se do kraja 2020. g. isplati iznos od 73 tisuće kuna, do kraja 2021. g. još jedanput takav iznos i do kraja 2022. iznos od 73 tisuće kuna na ime obeštećenja radi višegodišnje izloženosti azbestu odnosno ukupan iznos od 219 tisuća kuna po radniku. Iznos obeštećenja po radniku jednak je iznosu obeštećenja radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, zbog gubitka radnog mjesta radi zabrane proizvodnje azbesta. Obveze osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja, kao i obvezu isplate na temelju ovog zakona, preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i proračun RH nije ovim iznosom opterećen. Evo, poštovani zastupnik Miro Bulj vjerojatno traži stanku. Izvolite. U ime Kluba MOST-a tražim stanku na prijedlog konačni ovaj prijedlog o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest. Odmah na početku kažem da mi je žao što ovdje nije ministar Čorić, ja ga mogu nazvati ministar bezakonja i ugroze RH jer ovaj zakon je iznad svega, ozbiljan zakon, tako da vremensko ograničenje koje ste stavili je meni apsurdno diskriminirajuće, štetno za ljude koji su radili u Plobestu, vi ste metnuli ograničenje od 8. listopada 91. do 21. listopada 2002. g., 5 godina. A što ako je čovjek radio 4 godine od 8. listopada 91. pa na ovamo, a prije je radio 36 godina u Plobest, znači 40 godina je radio u Plobest, neće ostvariti to pravo. I dat ćemo amandman. Dat ćemo amandman da se prihvati da nema ograničenja jer je to nepravda i diskriminacija, to je čista diskriminacija prema ljudima koji su radili i koji su obolili od azbestoze, teške bolesti. Naravno da taj amandman očekujemo da ćemo većinom svi prihvatiti, ali evo, da imamo priliku da vi sami sada to promijenite ili da Vlada da amandman jer je pravičan amandman. Što se tiče Salonita, da, 172 radnika su primila 219 tisuća kuna, međutim, za sva obećanja ministra Čorića za vrijeme dok je bio ministar, za njegova vremena bila su obećanja, znači da prije, tok je on bio ministar rada i mirovinskog, obećao je da će riješiti 50 neriješenih radnika u Salonitu koji nisu riješeni iz raznih razloga, ali zato ću u pojedinačnoj raspravi govoriti o tome što je se dogodilo. To je nepravda. Nije riješio.

Još i prije nego što je počeo govoriti neki su digli replike pa idemo tim redom, prvi je poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući. Pa da ova tema je u drugom čitanju, tema je ozbiljna zbog toga bih i pitao, zbog toga se i digla prije replika jel, vidimo da u ovome zakonskom prijedlogu u prvome čitanju smo tražili da nema vremenskoga ograničenja za sve radnike koji su radili, da ne bude vremensko ograničenje od '91. navedenoga datuma do 2002. nego da i oni radnici koji su prije radili jel postoji mogućnost da su ljudi radili 40 godina, a da ostvare, od ovoga datuma od '91. koji je naveden, da su radili samo 4 godine 364 dana. A ljudi su radili i ja mislim i dat ću amandman, tj. već je predan amandman, da se skine ovo vremensko ograničenje. Ja mislim da bi to bilo pravično i on je diskriminatoran ovaj zakon ako ostaje prema tim ljudima koji su također bili kontaminirani, izloženi ili obolili od azbestoze.

Dakle ja mislim da će ovo biti osnovno pitanje u svim replikama, zašto smo kao referentni datum izabrali 8. listopad '91. godine. I svaki referentni datum po sebi već otvara pitanje zašto ne neki drugi datum. Ja ću vas podsjetiti. Azbest“ Ploče je osnovano '55. godine kao firma koja je prva počela proizvoditi …, baviti se proizvodnjom azbesta, poslovali su do '90.-te godine kada se ugasila i osnovana je firma „Plobest“ i registrirana je u 1. mjesecu '90.-te godine. Ta prva firma „Azbest“ Ploče je imala ne možemo doći do pravog podatka koliko ljudi, par hiljada ljudi je radilo sa prostora bivše države.

Uvaženi državni tajniče. Moje pitanje je isto kao i mog prethodnika. Dakle, kako 8.10. Vi ste sada u ovom uvodnom govoru svome kada ste nama obrazlagali ovaj prijedlog zakona, ja ću vas sada citirati u dvije rečenice „azbest se u Hrvatskoj počeo upotrebljavati nakon II. Onda ste isto rekli „u RH '61. godine primjećuje se prva štetnost azbest“, dakle u RH, a ovdje onda stavljate granicu 8.10.'91. Kako to mislim? Umjesto da ispravite jednu veliku nepravdu vi ćete stvoriti desetine novih nepravdi i to nije dobro i ne znam kako ćete to objasniti. Dakle, da li ćemo ispraviti nepravdu ili nećemo, to ja sada ne mogu odgovoriti. Ja samo hoću reći da za razliku od obeštećenja radnika „Salonita“ koji nisu imali pravo potraživanje po nekakvom nasljednom redu odnosno po osnovu nasljedstva, mi smo sa člankom 2. ovog zakona dali mogućnost da nasljednici ovih umrlih koji sam rekao da je 50 i nešto, dakle njihovi nasljednici u postupku nasljeđivanja mogu ostvariti pravo na konzumiranje benefita iz ovoga zakona.

Predlažem da ipak idemo u treće čitanje, a imam konkretno 55 imena koji nisu obuhvaćeni ovim popisom i otprilike se tu radi o toj sumi o tom broju ljudi koji bi eventualno nadopunili ovaj postojeći broj. Znači, predlažem da uzmete vremena, da promislite i da ta nepravda koja se veže uz vremensko ograničenje, ne moramo je čak zvati ni nepravda, ali ako se veže uz vremensko ograničenje, ako se radi o tom broju ljudi mislim da bi bilo objektivno i realno i fer uvrstiti i te ljude koji nisu obuhvaćeni ovim popisom, evo. Stoga molim vas da razmislite u tom smjeru i da se i tih 55 ljudi uključi. Da oni nemaju uvjete iz ovoga zakona, dakle fali im vjerojatno je dužina izloženosti od 5 godina u pitanju.

Poštovani državni tajniče, da li znate da je vaš prijedlog zakona u sukobu sa Zakonom o odgovornosti RH za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ? Članak 2. zakona je protuzakonit i dali ste nam prijedlog koji je potpuno u nesuglasju s ovim zakonom. Isključivanjem radnika koji su radili prije '91. godine u obeštećenje je definitivno u koliziji sa ovim zakonom i to će vam pasti na Ustavnom sudu ukoliko većina izglasa ovaj zakon i podnijet ćemo odmah ustavnu tužbu za ocjenu zakonitosti jer ste u sukobu sa ovim zakonom.

Uvaženi zastupniče, dakle kad smo išli u prijedlog donošenja ovog zakona, znate vi to isto kao i mi on je prošao sve kontrole unutar državnih tijela, mišljenja, sve faze ispitivanja zakonitosti i usklađenosti sa Ustavom. Prema tome, ako smo dobili sva pozitivna mišljenja tijela mi nema razloga da sumnjamo da je ovaj zakon, da bi ovaj zakon bio protuustavan.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče ovaj zakon kao i mnogi zakoni postavio je određene vremenske okvire ali u svakom slučaju on sadrži u sebi socijalnu notu i empatiju prema onima koji su nastradali, oštećeni, oboljeli. Od 2005. godine kod nas je zabrana upotreba azbesta, dakle i u proizvodima i azbesta ingestijom i pijenjem vode ne šteti se zdravlju već udisanjem čestica.

Dakle, doktore ja vam mogu, ja vam mogu omogućiti, mi možemo se dogovoriti da to bude vaše pitanje pa da vam Fond za zaštitu okoliša daje egzaktne podatke jer oni imaju podatke o količini, o broju kućanstava koji još uvijek imaju krovove s azbestnim pločama. Ja ovdje imam taj podatak, ali bi ga sad trebao potražiti i mislim da bi to onda izazvalo jednu drugu vrstu rasprave.

Poštovani državni tajniče, evo kao što ste i sami rekli najviše je replika vezanih uz to od kad do kad i koliko godina.

Uvaženi zastupniče ja sad to ne mogu reći da li je ona na popisu u evidenciji mirovinskoga, ali ono što mislim ovdje trebam reći da će cijelu proceduru upravnog postupka oko ostvarivanja toga prava odnosno realizacije ovoga zakona voditi stručne službe Fonda za zaštitu okoliša. Dakle, njima će se u roku 90 dana morati zainteresirana osoba podnijeti zahtjev, podnijeti …/nerazumljivo/… dokumentaciju gdje će se onda slučaj po slučaj analizirati i gdje će se vidjeti da li netko u roku, izvan roka, da li ima, da li je radio na poslovima sa direktnim utjecajem, sa manjim utjecajem itd. Dakle, taj tehnički dio će biti reguliran između ostaloga poslije donošenja ovog zakona i pravilnicima, postupovnim aktima. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ?

Kolegice i kolege. Tajniče sa svojim suradnicima.

Međutim, kao što su kolege rekle iz SDP-a i kolega Mrsić i kolega Orepić, pa svi skoro jedinstveno smo rekli da se može još doraditi jedan vrlo bitan dio, to su ljudi koji su radili više od 5 godina jer ispada mogućnost da ovoga da do ovoga datuma kojega sad spominjemo znači da, koji je zadat kao referenca, da je bilo ljudi koji su radili prije, mora ispasti da su radili 35 g., a da su u ovom razdoblju koje se određeno radili 4 godine i 364 dana i oni neće ostvariti pravo bez obzira što su svoj cijeli radni vijek proveli u Plobestu. Zbog toga evo, još jednom da Klub Mosta je predložio i amandman, već je predložen, doći će vam na klupe, tj. već je upućen, mislim da se ovaj znači rok, 8. listopada 91. g. do 21. listopada 2000. g. jednostavno to ograničenje vremensko da se briše. Ja mislim da bi bilo dobro razmisliti ili kroz ovo što je kolega Orepić predložio kroz ovaj dio da se odgodi u treće čitanje, da se vidi još koji su to ljudi ako se nije sve uskladilo, ili da se prihvati i ovaj amandman tj. da nema vremenskog ograničenja i nikakav problem neće biti nama da mi, ako se vi suglasite da mi i povučemo ovaj amandman, a da ga Vlada prihvati jer ovdje se radi zaista o jednom socijalnom problemu, jednoj obavezi države Hrvatske da obešteti svoje građane, ali trebamo biti tu razumni da te ljude koji su ovdje ne pripadaju, a obolili su, radili su od azbesta, da jednostavno prema njima ne pošaljemo, ne stvorimo nepravdu. Jer nema druge riječi nego smo napravili prema ljudima nepravdu, ali apsolutno pozitivan je ovaj prijedlog zakona, tako da bih, tako da nadam se da ćete razmisliti, evo, tijekom rasprave, da ćete stupiti u kontakt sa ministrom i da ćete naći model i način da se obešteti i ovi ljudi koje je spomenuo kolega Orepić, broj oko 50 ljudi, tako da i treće čitanje nikakav nije gubitak jer smo jednoglasni, svi su se skoro očitovali ovdje koji su u sabornici, još HDZ da jednostavno stupi u kontakt sa svojim ministrom Čorićem i da se ovaj, ova nepravda koja je određenom broju ljudi da se izbriše. Evo, mi smo predložili amandman i zadnji put u prvom znači čitanju smo također, govorili da radnici, davali smo vam primjedbe da radnici, niste ih prihvatili. Razumijem vas da imam, mora biti nekakav referen, međutim, ne radi se tu o velikom očito broju ljudi, mislim, da je jedan čovjek, veliko je, ali da to za državu apsolutno ta nepravda ništa ne predstavlja da se riješi i ovih 50 ljudi radili u Plobestu Pločama. Naravno, kad govorimo, pošto imamo ovdje ovaj i Salonit u Vranjicu i jedni drugi pravo imaju po istoj zakonskoj osnovi, jednostavno tu nepravdu treba ispraviti, a ja bi ovdje i pročitao pismo koje je uputila Udruga Biglovi azbesta i njihov predstavnik zbog toga što moramo razmišljati, ovaj zakon 2011. što je donesen o radnicima Salonita u Vranjicu i tu imamo jedan sličan problem u tome zakonu, smatram da bi bilo dobro da uputite izmjene i toga zakona ili da zajedno napravite ovaj zakon što prije, naravno, ono čeka sad vremenski što se prije riješi, to bolje jer evo ja mogu i pročitati pismo koje je uputio nama dopis u klub ispred udruge, kako sam rekao za, evo, ja ću ga i citirati za vrijeme, dok je Tomislav Čorić bio ministar rada i mirovinskog sustava, 3 puta su održani sastanci sa državnom tajnicom Katarinom Ivanković Knežević u ministarstvu gdje isključivo tema razgovora bilo obeštećenje 50 radnika Salonita koji su preskočeni u obeštećenju. Obeštećeno je 200, 172 radnika, po 219 tisuća kuna. Za vrijeme kad je Tomislav Čorić preuzeo Ministarstvo zaštite i okoliša sa njim je osobno, sa njim su osobno održali 2 sastanka u Trogiru i Splitu, ponovno su isključivo teme bile obeštećenje 50 radnika Salonita, tj. dogovoren je način rješavanja i konačni termin rješavanja kojega je Čorić po vlastitom prijedlogu trebao dostaviti do 15.6.2019. Umjesto prijedloga rješenja o kojem smo načelno imali dogovor sa Čorićem, očito da nas je svjesno prevario, iskoristio da bi pokupio informacije jer smo vidjeli da ne vlada materijom. Mi poštujemo i veselimo se mogućnosti da se riješi, riješe radnici Plobesta iako su kriteriji, morali bi se uskladiti i složeni su vrlo čudni, blago rečeno, prema ovih 50 ljudi kao i 50 drugih su nepošteni i nepravedni prema dugogodišnjim radnicima. U svim zakonskim prijedlozima kod predlaganja zakona lex Plobest radnici Salonita ispali su iz svih opcija rješavanja. Kod drugog čitanja zakona u Saboru, molim da zatražite odgovor, ako možete poslušati, znači ovo je dostavljena udruga koja skrbi o onima koji nisu obeštećeni jer se radnicima, odgovor, što je s radnicima „Salonita“ i zašto su preskočeni kod rješavanja. Nama je jasno da stranka kojoj pripada Ćorić rješavajući „Plobest“ nastoji riješiti taj problem i oni to šalju poruku da uvažavaju, a Solin i Kaštela odakle dolazi većina radnika „Salonita“, ali ima ih iz zaleđa smatraju da mu nisu bitni očito kao ljudi koji će glasati za njega. Znači ovo je poslao ispred Udruge „Biglovi azbesta“ iz Vranjica. Smatram da ova nepravda za ovih, bez obzira ovo je znači udruga poslala, razočarana je ministrom Ćorićem što im se nije javio, što nije ispunio obećanje i oni pitanju, što sa tih 50 znači slično kao i u „Plobestu“ s ovih 50 koji nisu riješeni zbog ovih ograničenja ili ne znam zbog čega sve ne. Smatram da bi tribalo ići i u te izmjene i obeštetiti i tih 50 radnika ili koliko je već broj, triba provjeriti možda ih je više, ovo je poslao predstavnik udruge, da se riješe ti ljudi koji su obolili. Pa to je prema Bogu, prema čoviku, prema pravdi mislim jednostavno je pravično da se riješi tih 50 ljudi. Pa neće država propasti za tih 50 ljudi, ali nemojmo stvarati nepravdu prema jednom čovjeku bilo kojem čovjeku, a poglavito prema tim ljudima koji su obolili ne svojom krivnjom. To su ljudi koji su stvarali dodatnu vrijednost, ali evo azbest je proizveo što je proizveo. Naravno da mi to predlažemo taj zakon, ispast će da ga mi forsiramo, ali očekujem da će to Vlada sagledati, da će to ministar Ćorić sagledati koji je trebao biti ovdje, koji je već saslušao te ljude i kada su se sastali kada je bio ministar doli u Kaštelima i u Splitu kako oni navode da su dva sastanka da su imali, ako im je dao obećanje neka ispuni to prema ljudima. Meni je žao što ministar nije sada ovdje, ali evo volio bih da se riješi i problem „Plobesta“ na ovaj način ili da prihvatite ovaj amandman kojega smo mi uputili ili da vi, mi ćemo ga povuć ako vi prihvatite da ne bi bilo da nešto mi sada tu politiziramo, a naravno da bi bilo dobro da se riješi usputno da ne bude nepravda prema radnicima iz Vranjica tj. iz bazena splitskoga Solina i Kaštela. Međutim, ovdje bih ja još postavio jedno pitanje o kojem bi mi tribali razmišljati. Netko živi u Vranjicu i okolo, tu pušu bure jake, vjetrovi, postavlja se pitanje koliko je ljudi obolilo od azbestoze koji su živjeli na tom području? Imate li taj podatak?

Još jednom uvažavam i ovaj vaš prijedlog, žao mi je šta niste prihvatili to iz prvog čitanja. Vidio sam suglasnost većine ovdje saborskih zastupnika da se riješi i ovaj problem koji nije upao zbog vremenskog ograničenja ili zbog čega sve ne i ovi što se tiče u ovome sada aktualnom zakonu o kojem raspravljamo „Plobestu“, ali očekujem i tražim, evo ja vjerojatno mislim da su tako saborski zastupnici misle da se takva nepravda ispravi i prema „Salonitu“ Znači prihvaćam ovo što se tiče „Plobesta“, da se skine vremensko ograničenje, da se riješi ovih 50 ljudi na način da iđete u treće čitanje pa da provjerite sve te podatke što prije da se dođe ili da prihvatite ovaj amandman bez ograničenja i da smo taj problem riješili ili da vi date prijedlog da ne bude naš amandman. Prema tome, otvorene su vam sve opcije, očekujem evo tu je i kolega predsjednik kluba HDZ-a kolega Bačić on može zovnuti ministra Ćorića, vi možete stupiti uvaženi tajniče sa ministrom Ćorićom, dogovorite se, ima vremena, evo još ćemo raspravljati i da se to uredi pravično, pošteno i da bude prema svim tim ljudima koji su žrtve azbesta i koji su radili da se taj problem riješi na najpošteniji, najpravičniji, najsocijalniji sa socijalnom osjetljivošću, a i namjera ovoga zakona je u biti socijalno osjetljivo. Prema tome, ne vidim niti jedan razlog, evo kolega Bačić je iza mene da se ovo ne podrži, a on je u blizini tih područja i zna što znači nepravda prema bilo kome. U ovome slučaju radi se o 50 ljudi u Pločama i tome bazenu i radi se o 50 ljudi u Vranjicu u Solinu i kaštelansko-splitskom bazenu, prema informacijama koje ja imam od tih udruga, ali to bi sve skupa tribalo prihvatiti. Evo pa očekujem odgovore i da će se o ovoj raspravi doći do najpoštenijeg i najpravičnijeg rješenja za radnike „Plobesta“ i naravno ako može da vidimo u perspektivi da riješimo pravično i radnike „Salonita“ Vranjic koji nisu obeštećeni također se radi o broju 50-ak bivših radnika. Sljedeći klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ovo je drugo čitanje Zakona o obeštećenju radnika Trgovačkog društva „Plobest“ Mi smo vrlo detaljno tijekom prvog čitanja iznijeli Klub zastupnika HDZ-a u kojemu smo podržali i rekli kako je za svaku pohvalu da se ovim zakonom omogući obeštećenje 566 u onom prvom prijedlogu zakona, a prilikom prvog čitanja bilo je 510 radnika zbog višegodišnje izloženosti azbestu, a koji su u razdoblju od 8. listopada 1991.g. do 21. listopada 2002.g. bili zaposleni u trgovačkom društvu Plobest i Plobest d.d. u stečaju zbog višegodišnje izloženosti azbestu. Osnovna djelatnost trgovačkog društva Plobest bila je proizvodnja azbestnih proizvoda, a problematika azbesta regulirana je s više različitih posebnih propisa. U cilju zbrinjavanja radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno izloženi azbestu još početkom kolovoza 2007.g. donesen je paket zakona, Zakon o uvjetima za stjecanja prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, zatim Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu i Zakon o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu. Tim su zakonima, tim su se zakonima rješavala pitanja za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu pod povoljnijim uvjetima, čini mi se oko 26% je povećana tada mirovina radnicima koji su bili profesionalno izloženi azbestu, zdravstveni nadzor i dijagnostika, te pravo na obeštećenje radnika oboljelih od profesionalne bolesti zbog izloženosti azbestu.

Budući da navedenim Zakonom o zbrinjavanju radnika koji su tijekom rada u RH na radnom mjestu bili profesionalno, bili profesionalno izloženi azbestu, nije riješeno pitanje obeštećenja radnika koji su bili dugoročno izloženi štetnom djelovanju, predložen im je upravo ovaj zakon koji se odnosi na radnike Plobesta i Plobesta d.d. u stečaju.

Obvezu osiguranja sredstava kao što to, kratki zakon od svega par članaka govori, osigurati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i on će isplatiti radnicima takve godišnje iznose. Ono što bih ja sada dodao, dakle prije svega pitanje ustavnosti ovog zakona o kojemu je govorio kolega Mrsić, dakle slično je on govorio onda kada smo donosili Zakon o stručnom osposobljavanju radnika kada je bilo definirano da će se taj zakon odnositi na osobe mlađe od 30.g. i tada je bilo slično postavljeno pitanje zašto, kako je to suspektno s ocijene, s ocijene zakonitosti odnosno ustavnosti tog zakona jer da diskriminira one koji imaju 31.g., pa onda bi taj zakon, zato što ne obuhvaća i one koji imaju 31.g. ili 30.g. i jedan dan, da bi to onda trebalo biti suspektno s ocijene osnova ustavnosti, što nije slučaj, ja mislim da je čak i Ustavni sud presudio, nisam siguran. Može se postaviti i pitanje jel onda suspektan s ocijene ustavnosti Zakon od primjerice stambenom, subvencioniranju stambenih kredita gdje smo definirali da je granica životna, životne dobi od 45.g. Naime, tim zakonom se smatra da su mlade osobe one na koje će se zakon odnositi, osobe u RH koje nemaju riješeno stambeno pitanje, nemaju nekretnina u svom vlasništvu, a mlađi su od 45.g., može se postavit i pitanje nije li to onda protuustavno zašto se to ne bi odnosilo i na osobu koja ima 45.g. i dva dana, tako isto ovdje, dakle ovo nije ustavno pravo. Kada RH odluči da će obeštetiti određeni broj radnika, to je jedno novo pravo koje se daje, nije time nikome ukinuto neko postojeće pravo, tu se radi o novom pravu kojega ova država ocjenjuje da je vlasna isplatiti i da je to isključiva odluka ovog predstavničkog doma, dakle HS da će se to novo pravo kojim se obeštećuju radnici Plobest i Plobest d.d. u stečaju odnositi samo na one građane RH koji su zaposleni bili u tim tvrtkama nakon dana proglašenja neovisnosti RH, a sve do trenutka dok je postojala tvrtka koja se bavila proizvodnjom azbesta i proizvoda od azbesta i to je potpuno jasno.

Ovo se radi dakle o političkoj odluci da li će se i u kojoj mjeri uhvatiti i obuhvatiti radnike trgovačkog društva Plobest koji su bili neposredno izloženi utjecaju, štetnom utjecaju azbesta, zato držim da je to dobro. Što se tiče povlačenja paralela, slažem se da Vlada razmisli u onom dijelu u kojemu se odnosi na zaposlenike bivšeg Salonita iz Vranjica. Ako tamo još postoji i jedan radnik koji je bio izložen utjecaju azbesta, ako postoji i jedna grupacija radnika koja nije obeštećena i time povrijeđeno njihovo pravo, a mogu se u smislu osnovnog zakona podvući pod one koje bi se trebalo obeštetiti, ja jesam za to da ministarstvo o tome razmisli i da se određeni broj radnika iz Salonita d.d. iz Vranjica, da se o tome razmisli. To apsolutno, ali to nije povezano neposredno uz ovaj zakon.

Zato mi u Klubu HDZ-a držimo da je ovo dobar zakon, da je on socijalan, da on razumije problematiku ljudi koji su bili izloženi, neposredno izloženi azbestu i da se te ljude obešteti i da, što je vrlo važno nakon usvajanja ovog zakona da, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost čim prije uđe u realizaciju ovog samog zakona, kako bi se doista taj zakon što prije proveo. Dobro je da je između dva čitanja Vlada RH, resorno ministarstvo utvrdilo kako je taj broj od 510 radnika koji su radili u Plebestu i Plobestu d.d. u stečaju više od 5 godina u referentnom razdoblju, ustvari nije bio točan i kako je preostalih 56 zahtjeva ili 56 osoba koje su sada obuhvaćene sa ovim zakonom, to je dobro, to je pravično i dobro je da, ako i još postoji, ako postoji još ljudi koji sad ove uvjete zadovoljavaju, a izvan ovog obuhvata od 566 radnika, bilo bi dobro da se obuhvate.

Mi imamo u drugom čitanju Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. U prvom čitanju kad smo imali ovaj zakon onda smo otvorili dvije teme i o dvije teme je bila rasprava, rasprava je bio početak primjene tog zakona, dakle, 8. listopada 91. i bila je tema izloženosti azbestu o trajanju od 5 godina. Vi ste u obrazloženju za drugo čitanje ostavili istu opciju. Ono što mi cijenimo, cijenimo uvijek napor da se proba problem riješiti. Ja sam apsolutno sigurna da nitko ovdje nema čarobni štapić i da čarobnim štapićem može iznaći najbolje moguće rješenje. Odlučili ste se za 8. listopada 1991. g. Oko tog datuma smo imali neku raspravu, čak štoviše bilo bi dobro da ste ga pomaknuli obzirom da smo i neke datume mijenjali, ali tu ste tu gdje jeste. Tema je ovih 5 godina izloženosti azbestu. Tema je iz razloga što je ono što vam je referentno, referentno vam je iz 1988. g. kad je bio radni sastanak o problemu koji izaziva azbest i slična vlakna i gdje su tad analize pokazale da je oni koji su izloženi 5 i više godina zapravo mogli imati određene ugroze i mogu imati određene probleme. Da li je tome tako, ja sam pitala i državnog tajnika na odboru koji je bio, pitala sam da li imate neke referentne nova saznanja, da li imate neke nove podatke na koje se možete referirati jer mi se čini da je to iz 1988. g. puno prestaro i sigurna sam da postoje možda i na europskoj i na svjetskoj razini određene analize koje pokazuju taj problem.

Meni su zanimacije pogotovo u kasne noćne sate, svi oni programi koji se bave unutrašnjim uređenjem pa oni koji nešto ruše, grade i ostalo što naravno, odgovara mojoj struci i onda ima jedan američki program gdje oni kupuju stare kuće i uređuju nove. I onda kad dođu tamo radnici odnosno šefovi gradilišta i otkriju da je bilo što od azbesta, onda obustavljaju radove, zovu se inspektori, više nitko ne smije ići na gradilište i više nitko ne smije biti ni to malo kad rupi i gradi novo izložen azbestu. Tako da, naravno da ta priča s azbestom, pogotovo kod nas je priča koja sam sigurna da ima i puno, dakle da je ta izloženost azbestu, tih 5 godina, to je ono što je nama u Klubu GLAS-a sporno. Nama je sporno tih 5 godina, odgovor, ja to znam, znate, uzmete doktoru Rukavina, pa dr. Rukavina direktno iz rukava kaže 2 godine, 3 godine, 5 godina se otprilike sa istim argumentima. Mi bi voljeli da točno znamo koji su argumenti za 5 godina. Voljeli bi znati da li zaista postoje neke stvari koje, jer ono što imamo prilike malo i kad smo i razgovarali tih 5 godina je stvarno sporno. Dakle, ideja da se riješi dobro došla. No, imalo je prilike između prvog i drugog čitanja možda i pojačati vaše argumente za 5 godina ili možda se odlučiti i za nešto i za neki drugi vremenski period. Obzirom da imam osjećaj da često mi idemo sa zakonima u dva čitanja da bi se pokazalo ta jedna demokratičnost, pa evo mi nećemo zakone u prvom čitanju nego ćemo u dva čitanja, pa u dva čitanja je dobro da prođe, ali u ovom zakonu nema nikakve razlike između prvog i drugog čitanja, nema nikakvih argumenata s kojim ste malo jače potkrijepili vašu odluku da je to 5 godina, stoga ćemo mi u Klubu GLAS-a vezano uz ovaj zakon koji i dalje kažemo da je dobar zakon biti suzdržani. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, danas diskutiramo o Zakonu o obeštećenju radnika Plobesta, mada bi bolji naslov za ovaj zakon bio obeštećenje države radnicima Černobila na ušću Neretve. Tvornice koja je umjesto blagostanja radnicima donijela smrt i patnju jer oni koji su radili najduže, najlošije su prošli, rijetki su dočekali mirovinu, većina ih umrla od raka i nema ih više. I sasvim sigurno je da država treba obeštetiti radnike i to je nešto što je dug ove države prema njima, ali opet u ovom zakonu radimo diskriminaciju i radimo stvari koje nije trebalo napraviti. Citirat ću riječi Smiljana Batinovića Crnog iz Udruženja žrtava azbesta koji okuplja bivše radnike tvrtke Plobest iz Ploča. Evo, neki dan je umrla Mara Karamatić Sabanje, ona vam je 165 žrtva azbesta i azbestoze. Rak pluća i 2-3 mjeseca po bolnicama, kemoterapija i smrt. Pomoći nema, spasa nema, umri i gotovo. I nije mi jasno zbog čega sada Vlada jedan dobar zakon, zakon koji će nešto pružiti tim radnicima jer zdravlje se ne može kupit, ograničava samo na one koji su radili u Plobestu 1991. godine. Jer Mara kao i brojni njezini kolege iz pogona pločanskog Plobesta koji je proizvodio proizvode od azbesta nije dočekala obeštećenje RH za narušeno zdravlje. Država je pripremila nekih 111 miliona kuna za obeštećenje, njih 510, čuli smo sada za neki drugi broj, mi smo cijelo vrijeme i govorili da je uopće pitanje kako se uopće taj broj izračunao i da su nam nejasni kriteriji koje je Vlada primijenila da odredi broj ljudi koji će dobiti obeštećenje. Da, točno je da Vlada na taj način želi rještiti pitanje radnika te tvrtke i činjenica je da ih treba obeštetiti, međutim potpuno je nejasno zašto je to razdoblje od 8. listopada 1991., jasno je zašto je 21. listopada 2002. godine. Ministar zaštite i okoliša inače rođeni Pločanin, Tomislav Ćorić izvijestio nas je u prvom čitanju da će predloženim zakonom se omogućiti isplata obeštećenja radnicima u ukupnom iznosu od 219.000 po radniku koji je proveo na radu 5 godina. Što oni koji su proveli 4 godine, jer su radili prije 26 godina? Ili netko tko je radio 37 godina u Plobestu i onda još 3 godine je radio, dakle kad je Hrvatska postala samostalna, suverena država? E, on neće imati pravo. A netko tko se recimo zaposlio '90., '91. u Plobestu i bio samo 5 godina i onda otišao, e on će imati. Ovaj prijedlog je izazvao lavinu nezadovoljstva i ogorčenja među brojnim bivšim azbestašima i članovima njihovih obitelji. Ogorčenje ne mogu skriti niti djeca čiji su roditelji radili na opasnim poslovima puna dva desetljeća od početka '70. do početka '90. godina prošlog stoljeća, ali kako sugerira prijedlog zakona očito u pogrešno vrijeme. Smatram da je sve radnike bilo potrebno jednako obeštetiti, jer ovako ispada da je majka, da je država jednima majka, a drugima maćeha. Ovo je čista nepravda prema radnicima Azbesta koji su svoj radni vijek proveli u firmi iz kojeg je kasnije nastao Plobest, jer su oni zavisno od stupnja oboljenja i oni koji su to uspjeli doživjeti dobivali po 30 do 90.000 kuna. Dakle, još jednu nepravdu radimo. Ono što sam rekao i u replici, ponovit ću opet. Ovaj prijedlog zakona je u koliziji sa zakonom koji je ovaj sabor donio 2003. godina, a to je Zakon o odgovornosti RH za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ. Citirat ću samo Članak 1. da vrlo jasno ukažem na to da je ovaj prijedlog zakona u koliziji sa ovim zakonom i da je protuzakonit. Članka 1. stavak 1. RH kao jedna od pravnih slijednica bivše SFRJ odgovara za one štete u bivšoj SFRJ za koje je po tada važećim propisima odgovarala bivša SFRJ, ako se razboritim i pravičnim prosuđivanjem svih okolnosti konkretnog slučaja, posebice državljanstva, prebivališta, trajnog boravišta odnosno sjedišta oštećenika i štetnika, mjesta štetne radnje i nastalih štetnih posljedica, načina uzrokovanja štete i drugih okolnosti odmjerenih u njihovoj ukupnosti može zaključiti da RH od svih drugih država, pravnih sljednica, bivše SFRJ, u najbližoj vezi s konkretnom štetom. Pa kud ćete točnije, dakle Plobest je bio u RH, to su bili hrvatski državljani, radili su na hrvatskom teritoriju i di ćete veće potvrde da je ovaj zakon trebao obeštetiti sve radnike Plobesta bez obzira kada su radili, da li u bivšoj SFRJ ili u RH, da li su radili prije '91. ili nakon '91. Čl. 1. Zakona o odgovornosti RH za štetu nastalu u bivšoj SFRJ u st. 2. pobliže definira na koga se odnosi ta šteta i u st. 2. citiram, smatra se da postoji najbliža veza iz st. 1. ovog članka ako je oštećenik u vrijeme štetnog događaja bio državljanin bivše socijalističke RH odnosno pravna osoba sa registriranim sjedištem na njezinom teritoriju, a šteta je počinjena na državnom teritoriju RH, pa gospodo di je onda bio Plobest, bio je di, u Italiji, u Albaniji, pa bio je u RH i prije '91. i nakon '91., stoga ja plediram na vladajuću većinu da usvoji amandman i da maknemo taj dio u čl. 1. koji govori od kada se računa vrijeme za stjecanje uvjeta za obeštećenje jer sasvim je jasno da to nisu državljani drugih država, da su to državljani RH, da je Plobest bio na teritoriju RH i sasvim sigurno da ako se usvoji zakon u ovakvom obliku kao što je sada, da ćemo dati ustavnu tužbu i siguran sam da će Ustavni sud staviti izvan snage ovaj, ovaj članak koji je u Zakonu o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest jer bivši radnici Plobesta boje se za svoju budućnost, ne znaju što im donosi dan ili noć, doslovno svaki dan gledaju smrti u oči i pitaju se tko je slijedeći. Slaba će im biti utjeha ovaj zakon jer ne može se nadoknaditi zdravlje i citirat ću jednu, dvije rečenice jednog od oboljelih od azbestoze, ne treba nama ništa, mi bi dali još toliko da nam vrate zdravlje, a izgubljeno zdravlje neće i ne može im nitko nadoknaditi, pa ni država koja se čini da se dobro isprsila i daje novac radnicima jer su bili izloženi štetnom djelovanju azbesta jer tako stoji u prijedlogu zakona, ali i taj prijedlog zakona dio radnika stavlja izvan njegovog dosega i sasvim sigurno da su ljudi opravdano nezadovoljni jer su neke stvari ovim zakonom pogrešno postavljene, jasno da se pozdravlja namjera Vlade da se radnike obešteti, ali nije trebalo ograničavati period na koji se to odnosi, nego zakon se treba odnositi na sve bivše zaposlenike, na tom tragu smo iz Kluba HSS-a i Demokrata uputili prijedlog amandmana, nadam se da će to većina saborska prihvatiti jer je to nešto što je moralno, što je odgovorno prema svima onima koji su radili u Plobest. Ako ostane tako kao što je, ovakvu imamo situaciju, kao što sam već i rekao, da nekome nedostaje nekoliko mjeseci, nekome nekoliko tjedana, a nekome nekoliko dana da bi dobili novčano obeštećenje, možete zamisliti kako se osjećaju ti ljudi, razočarani su što pri donošenju prijedloga zakona Ministarstvo rada i mirovinskog, Ministarstvo energetike i zaštite okoliša nisu konzultirali se sa članovima udruga nego su sve napravili, u navodnike kažem, na svoju ruku, posebno se to čudi jer je ministar rođeni Pločanin i to je nešto što je očito mogao znati da je, da ljudi u Plobestu rade i prije '91. i nakon '91. Kolko znam vladajuće, oni će izglasati zakon, mi ćemo dati amandman koji će vladajući odbiti, krenut ćemo na Ustavni sud, no sasvim sigurno da ministar Ćorić će zbog, da ministar Ćorić zbog ovog zakona i zbog diskriminacije radnika sigurno da će teško u miru popiti kavu na rivi u Pločama. Hvala lijepo g. potpredsjedniče, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, pa evo i moji prethodnici prije mene puno su rekli, ja ću reć u ime Kluba SDP-a, mi prije svega smo zadovoljni što do ovog zakona dolazi jer on rješava jednu dugogodišnju nepravdu i traumu koju proživljavaju bivši zaposlenici ovih tvrtki i njihove obitelji i kao što smo rekli u prvom čitanju, glavna primjedba je na ovaj datumski okvir i to govore svi prethodnici prije mene i ta primjedba glavna je bila i u prvom čitanju zakona i stoga meni nije jasno zašto vi u Vladi to odbijate, zašto to niste htjeli prihvatiti jer nema niti jednog jedinog suvislog obrazloženja kojim to možete branit i mogli ste očekivat ovu raspravu, dakle da će danas biti opet ovakva, u biti će se preslikat na onu raspravu iz prvog čitanja. Pozdravljam ovo što ste prihvatili određene primjedbe, pa ste proširili na dio, na dio ovoga ljudi još više, za ovih 50-tak s ovim izmjenama sitnim ali u biti suštinsku primjedbu niste prihvatili do drugog čitanja. I sada ja neću vama ovdje objašnjavat ko i moji prethodnici što je dobro što su govorili jer nema smisla da ja sada govorim, neko ko je radio 4 godine i 11 mjeseci i 1 dan neće imati pravo, a neko drugi ko je radio ovolko ili neko ko je radio 29 godina neće imati zbog tog datuma to nema nikakvog smisla. Dakle da ste maknuli ovu granicu od 8.10.1991. bespotrebne bi bile sve ove rasprave i ne bite ovim zakonom koji bi trebao ispraviti jednu ogromnu nepravdu nanosili nove nepravde prema brojnim ljudima. Druga stvar, puno smo razgovarali u prvom čitanju i danas i još ćemo razgovarati kasnije kroz ove pojedinačne rasprave zašto 8.10., Dan Hrvatskog sabora? Kakve veza Dan Hrvatskog sabora ima sa time koliko je neko bio izložen azbestu? Jer ste promijenili Zakon o blagdanima i praznicima od prvog čitanja. Zašto nije 30. svibanj '90.-te godine Dan hrvatske državnosti referentna točka? Zato što su to samo datumi koji rade barijere i rade nove nepravde i to je nepotrebno i to ste trebali promijeniti. Nema oporbenog kluba koji nije dao amandman da se ta barijera makne. I ja ću odavde isto pozvati vas vladajuće, neka i Vlada da amandman, dajte vi to predložite i maknite kada niste već između dva čitanja jer znam da ćete oporbene amandmane odbiti jer da ste htjeli to prihvatit onda bite prihvatili odmah između ova dva čitanja, to nema nikakvog smisla. Vi ste državni tajniče, evo ovdje ću ponoviti ko i u replici u svom uvodnom izlaganju nama rekli, „upotreba azbesta na području RH krenula je odmah poslije II. Onda ste rekli u Hrvatskoj u RH prvi problemi i štetnost azbesta primijećena je '61. godine, a onda stavljate nekakvu datumsku prividnu granicu 8.10.'91. godine. Zašto 8.10.'91. godine ako je štetnost primijećena već '61. godine na području RH kao što ste vi rekli? Pa Hrvatska je slijednik svega onoga što je bilo prije i dobrog i lošeg, o tome raspravljamo stalno u ovome Visokom domu. I sada radi, ne znam čije tvrdoglavosti, možda evo pričamo cijelo vrijeme da će tu izvan ovog obuhvata ostat nekih 50-ak ljudi kojima je to ogromna šteta, vi nećete maknuti taj datum i to je jedini problem u ovom zakonu. Dakle ovaj zakon bi bio jednoglasno unisono podržan da nema toga. Ja ne znam, još ću razmisliti, mislim da ću ga podržati takvoga jer on ipak rješava neke velike probleme, ali će stvoriti nove nepravde i to nije dobro, to nije dobro. I da je jedan čovjek oštećen zbog ovoga puno je, puno je. I još jednom apeliram na vas u ime kluba SDP-a dajte odustanite od toga jer nam niti jednog jedinom, još ću jednom ponoviti, suvislog obrazloženja da se držite tog datuma, nema uporišta nikakvog u ničemu. Mi smo dobili evo u Saboru prije 10, 15 dana kalendare za Novu godinu, ove saborske kalendare i onda smo s njima dobili unutra naljepnice, naljepnice s novim datumima.

A jedan od drugih razloga je što danas kada govorimo o ovoj temi, ja ću otvoriti opet ponovo već deseti put u ovom Visokom domu temu jednu koja se veže uz azbest, ali nema veze s ovim zakonom.

Svjetskog rata i on je bio opće raširen na području naše zemlje, pa između ostalog tako i u građevini. U Hrvatskom primorju iz kojeg ja dolazim ima još uvijek veliki broj kuća koje imaju pokrivene krovove sa azbestnim crepovima, u Gorskom kotaru su cijele strane zidova zaštićene azbestnim pločama jer je on bio dobar izolator i sve to skupa kako je. Međutim, kada pričamo o zaštiti okoliša, a ja o tome želim govoriti, država je kroz Fond za zaštitu okoliša sufinancirala zbrinjavanje opasnog otpada do 2016. godine, preneseno to znači da svaki građanin doma koji bi zamijenio krovište ili bi imao azbestne ploče na skladištu ili bi imao azbest kao opasni građevinski otpad je mogao besplatno uz sufinanciranje fonda taj otpad odložiti na odlagališta odnosno u pravilu svim komunalnim poduzećima. 2016. godine fond je napisao jednu obavijest na svoje web stranice, zbog nedostatka financijskih sredstava privremeno se obustavlja sufinanciranje zbrinjavanje tog otpada te se sada on može odložiti na 17 odlagališta u RH koja imaju ugovor sa fondom, koja imaju posebne kazete putem komunalnih poduzeća. Međutim, gledajte to je nepraktično i to ne funkcionira. Dakle četiri godine država ne sufinancira zbrinjavanje opasnog azbestnog otpada. Recimo npr. u mojoj županiji u Primorsko-goranskoj županiji mi možemo taj otpad deponirat jedino u Delnicama i nigdje drugdje u nijednom jedinom gradu u našoj županiji to ne možemo napraviti nego u gradu Delnicama. E sada ja vas pitam, da li osoba ne iz Rijeke, ne iz Novog Vinodolskog nego s Lošinja, Raba ili Lopara će ić to deponirat u Delnice ili će to baciti u nekakav prvi grm na koji naleti? Mi smo imali ogromnu ekološku katastrofu prije par mjeseci kada je karabit divlje odložen na području grada Bakra, dnevnici su o tome pisali. To je koštalo, na području grada Kraljevice, to je koštalo grad Kraljevicu, sanacija nekih pola miliona kuna, a da ne govorim koju to štetu ekološku nanosi svima nama i našim stanovnicima. Jer država to 4 godine ne želi financirati. Nemoguće je da nema novca jer to nisu toliki troškovi kolika je šteta posljedica na koju to sve skupa utječe.

Jučer nam je premijer Plenković ovdje pričao o podršci projekata EU Zelena Europa, a mi u Hrvatskoj ne financiramo zbrinjavanje azbesta. To je strašno, ne samo to, nego bi država trebala i sufinancirat građanima koji nemaju financijska sredstva da zamjene ta krovišta, da zamjene te ploče, da se to potpuno izbaci iz uporabe. Nama imamo ljude koji to ne mogu platiti, a imamo područja ogromna koja su još uvijek prekrivena azbestnim pločama, azbestnim crijepovima itd. I evo, apeliram na vas državni tajniče, dajte obratite pozornost na taj problem, razmislite da fond ponovo krene sufinancirat zbrinjavanje opasnog otpada, da on bude na smetlištu, a ne u našoj prirodi.

Kolegice i kolege zastupnici, ovo je jedinstven primjer kada pokušavamo jednu nepravdu ispraviti i obeštetiti ljude i njihove obitelji zbog objektivnog problema na koji nisu oni sami utjecali, a i nisu bili svjesni, niti smo mi kao društvo bili svjesniji desetljećima da je utjecaj azbesta na zdravlje ljudi poguban i da na neki način može izazvati ozbiljne bolesti pa i sa smrtnim posljedicama i pokušavamo kompenzirati ljudima djelomično, mada je to nemoguće u potpunosti, ali barem umanjiti njihove posljedice odnosno njihovim obiteljima što su izgubili svoje bližnje. I onda napravimo u toj dobroj namjeri još jednu nepravdu koju će osjećati oni koji neće ostvariti pravo na obeštećenje, a u istoj su bili poziciji kao ovi koji hoće i njihove obitelji i imali su problema ili su nekoga izgubili zbog štetnog utjecaja azbesta. Nejasno je zbog čega predlagatelj ne želi dopustiti da se na sve one koji su bili izloženi utjecaju azbesta u toj tvornici tijekom desetljeća njenog rada dobe obeštećenje. Znači ova argumentacija da se to primjenjuje samo na period novi znači od postanka i neovisnosti RH nije po meni nešto što bi trebalo zadovoljiti ljude koji su tamo radili i koji su radili u tvrtkama koje su bile, znači čiji je Plobest pravni slijednik. Znači, sa te strane ljudi su radili u istoj tvornici, u istoj zgradi, u istoj državi, ovaj na istom prostoru, imali su iste štetne utjecaje, oni ne ostvaruju pravo, ovi koji su u zadnjem razdoblju rada te tvornice oni će ostvariti pravo. Svi su to prigovorili svima je to logično jedino nažalost nije predlagaču odnosno ljudima iz ministarstva iz nama neshvatljivog razloga. Znači na odboru danas smo imali takvu raspravu gdje je jedan od argumenata bio i da se za ovaj zna točan broj onih koji bi mogli tražiti obeštećenja, a da za ovo ne znamo da je taj broj višestruko viši odnosno veći od broja koji se sada spominje. To je istina, ali ukoliko uzmete da se radi o 550 osoba u čini mi se 11 ili 12 godina da onda ukoliko se radi o 3 puta dužem periodu ne može biti 20.000 nego može biti 1.500 ili 2.000 osoba koje bi bile obuhvaćene s time i onda bi riješili cjelokupni problem. Odnosno svi oni koji su bili izloženi u tom periodu štetnom djelovanju azbesta imali bi pravo na odštetu. Nejasno je zbog čega to tako se ne postavlja i ovdje se slažem sa argumentacijom kolege Mrsića, da vrlo vjerojatno ti ljudi mogu podignuti ustavnu tužbu i na kraju zbog nejednakosti pred zakonom građana koji bi trebali biti u istoj poziciji, vrlo vjerojatno je da će i taj dio ustavne tužbe biti prihvaćen odnosno da će jedan dio zakona biti mican iz njega. I sa te strane čini mi se da sam čuo da je već nekoliko klubova podnijelo amandman i ja sam isto podnio amandman, na odboru smo pokušali i kao odbor amandman podnijeti, ali nažalost vladajuća većina nije bila tome sklona mada ja vjerujem da i oni sami shvaćaju da je to apsurdno i da bi trebali to podržati. I zato apeliram još jednom, znači do samog glasovanja, a to očito neće biti sutra jer nema sjednice Vlade da, da odbije te ili prihvati te amandmane, znači do slijedećeg tjedna, ja apeliram na Vladu da još jednom razmisli i da prihvati te amandmane zastupnika oporbenih klubova ili zastupnika koji su dali pojedinačno kako bi ljudima ispravili nepravdu.

I druga stvar, ovdje nama kolege Lackovića, ali on je podnio amandman pa bih htio istaknuti što je i on opravdano uočio, a radi se o tome da i u kraćem periodu od 5 godina netko pod utjecajem azbesta može biti izložen azbestu i može oboliti i sa te strane, on je predložio u svom amandmanu, s čim se ja slažem da, ukoliko netko oboli od bolesti koja je naravno uzrokovana azbestom, odnosno utjecajem azbesta, da se njemu prizna obeštećenje i ako je kraće od 5 godina. Znači o čemu govorimo? Govorimo o tome da je Vlada odredila ovdje 5 godina kao neki period kojem trebate biti izloženi da će biti štetni utjecaji na vaše zdravlje i to je potkrepljeno određenom studijom stručnjaka koji su to na taj način definirali, ali činjenica je da postoji jedan dio ljudi koji su tamo radili, koji su obolili, a koji nisu radili 5 godina nego su radili kraće i sad dolazimo do apsurda. Netko tko je radio 5 godina tamo, dobit će obeštećenje iako nije obolio, a netko tko je radio 4 godine i 2 mjeseca i obolio je, neće dobiti obeštećenje. I to su stvari o kojima ovdje trebamo također, govoriti i to je još jedan amandman koji je vrlo logičan za prihvatiti. Znači ovdje se radi kao što je rekao državni tajnik ili netko iz njegovog tima o 130 milijuna kuna. Ako ispravljamo nepravdu u iznosu od 130 milijuna kuna, pa nemojmo raditi nepravdu u iznosu možda dodatnih 130 milijuna kuna ljudi koji također, imaju pravo na obeštećenje i koje bi ga ostvarili jer su radili duže od 5 godina ili su radili kraće od 5 godina i obolili su. Zamislite koliko ljudi prati ovu raspravu, pisali su vam, imamo svi dopise tih ljudi koji tamo gledaju i jednostavno ne vjeruju zbog čega oni koji su direktno radili s azbestom ne mogu ostvariti to pravo ako su radili tijekom 80-ih ili ako su radili kraće i obolili su zato što nisu radili 5 godina jer po ovome zakonu, čak i ako niste direktno radili sa azbestom, ako ste radili neke administrativne poslove, bili primjerice trgovački putnik u Zagrebu, možete dobiti obeštećenje. Možda nikad niste bili u kontaktu s azbestom, ali možete dobiti obeštećenje jer Plobest je imao sigurno predstavništvo u Zagrebu ili nekim drugim dijelovima Hrvatske. Ugovarali ste poslove, bili ste trgovački putnik, azbest ste vidli samo na ponudi koju ste davali nekome za građevinski materijal, niste bili nikad u kontaktu sa azbestom i na kraju ćete dobiti novac jer ste u mogućnosti sa radnom knjižicom dokazati da ste radili više od 5 godina u datom periodu u toj tvrtki.

To su nelogične stvari koje jednostavno ja mislim da se moraju ispraviti zbog, rekao sam i mogućnosti ustavne tužbe, na kraju će ona sigurno biti podignuta jer ljudi jednostavno će se organizirati, to je tisuće ljudi koji čekaju obeštećenje kao što su, kao što je obećano i ovih 550 i vjerojatno će se uspjeti organizirati i podignuti ustavnu tužbu i na kraju ćemo prolaziti određene sporove, ljudi će bolesni i njihove obitelji prolaziti određene traume jer vide da nisu u istoj poziciji kao što je, kao što su drugi i da to, da je uzrok tome država koja na taj način ne skrbi o njima. Znači vrlo jednostavno, vrlo logično smo ovo i objasnili i potkrijepili i zbilja očekujemo da to Vlada prihvati. Imamo repliku, odnosno dvije replika. Kolega Maras, pa ovo je primjer kako jedan dobar zakon se može upropastiti sa tvrdoglavošću. Dakle, da nema, glavna primjedba je bila u prvom čitanju na ovaj datum, na ovo datumsko ograničenje i da, i to se moglo očekivati gospodo iz Vlade i to je logična primjedba i da se to maklo, danas bi rasprava, prva stvar, ne bi trajala 5 sati nego bi mi u ime kluba svi izašli i rekli zadovoljni smo što ste podržali naš prijedlog i ispravili ovu nepravdu, podržavamo ovaj zakon, hvala lijepo i doviđenja. A sada radi jedne točke su nama dali tu u oporbi da cijelo popodne možemo govoriti i na što se svodi rasprava? Baš na te primjere koji su nelogični. To ne vodi ničemu, ali što je najgore, stvara, umjesto da dobar zakon ispravi jednu nepravdu, stvara nove nepravde za koje će se vuči repovi i repovi i koje nisu dobre za ljude. Meni je problem i to što, mi čak nismo dobili ni podatak od prve rasprave. Koliko je tih ljudi od početka bilo zaposleno? Znači, kaže danas na sjednici odbora državni tajnik, njih je 550 od ovog perioda koji mi gledamo. A tko nam je branio da pogledamo od početka, kao da nema arhiva. Kao da nema podataka koliko je ljudi bilo zaposleno. Znači, da je bilo volje, da se tome nije pristupilo traljavo, ad hoc, paušalno i bez opće intencije da se prijedlog koji smo davali u prvoj raspravi prihvati i analizira, onda bi danas dobili podatak i vidjeli bi koji je to broj ljudi. Ja vam garantiram da taj broj ljudi nije viši od 1000, 1500. Znači ako je period 3 puta duži, ne može biti 10 puta više ljudi. Može biti 2 ili 3 puta više ljudi.

Međutim, mi smo vjerovali predlagatelju i predlagatelj vam je na odboru jasno kazao o čemu se radi, zašto zapravo referentni datumi, kao da pitate po određenim zakonima zašto određeni određeni limiti, ne znam, u, u obrtu, u gospodarstvu, u financijama, za dječji doplatak, dakle uvijek postoje određene limiti ispod kojega možete ić odnosno ostvarujete pravo i onda kada ne ostvarujete to pravo. Pa zar vi stvarno mislite da Vlada RH koja je predlagala ovaj zakon da to nije uz svoju inicijativu imala radnu skupinu, stručne podloge, ljude, danas smo govorili o elaboratu stručnjaka medicine rada i da temeljem toga nisu donijeli ovakav prijedlog zakona, mislim žao mi je što to ignorirate. Ja ne znam koja studija je pokazala da baš od tog datuma treba bit, znači studija je pokazala 5.g., ali studija nije pokazala da ukoliko ste bili izloženi 5.g. tijekom '80.-tih ili '70.-tih da nema utjecaja na vaše zdravlje, jedino ako vi imate studiju koja pokazuje da ako ste bili izloženi '70.-tih godina 5.g. azbestu da tad nema utjecaja na zdravlje, a ukoliko ste izloženi 5.g. 2000.-tih azbestu da onda ima utjecaja na zdravlje, e ako imate tu studiju pokažite je, al naravno takva studija nema jer to nije logično, ljudi kada su izloženi 5.g. azbestu i '70.-tih i '80.-tih i '90.-tih i 2000.-tih isti je štetni utjecaj na njihovo zdravlje i to je ono što sam ja predložio, nije istina da nisam znao, znači amandman je napisan, već na samoj sjednici sam reko kako će, kao će glasiti, al nisam to samo ja predložio nego ima 5 takvih amandmana, znači svi su nekoordinirano vidjeli šta je nelogično, jedino vi u HDZ-u [[Upadica: Hvala]] ne prihvaćate. Ma kao što sam rekao i u ime kluba, međutim i rekao sam da je klub predložio amandman odma po dolasku, jučer po dolasku predloženog zakona, smatram da je zakon plemenit, socijalno uključiv, sve ima ono da se podrži i nema baš tu razloga osim ovoga vremenskog ograničenja i nepravde prema određenom broju, rečeno je, kako su rekle kolege, negdi oko 50, ja nemam taj podatak, al rekli su 50-tak ljudi i ja mislim da se može doć, govorimo o Plobestu, o ovome zakonu o … [[Govornik se ne razumije]] o obeštećenju tih radnika iz te tvornice. Znači ovaj zakon je dobar, on je pravičan, on je socijalan, on je sve ono šta triba imati osim ovoga datuma ograničenja.

Ministar Ćorić kao ministar mirovinskog sustava i rada i mirovinskog sustava je bio na sastancima dva puta, njegova tajnica i on je bio i kao ministar je bio i obećao je ljudima da će taj prijedlog biti riješen 15.6. 2019. da će bit u proceduri, nije i ljudi mi pišu, znači udruga tih 50 ljudi koji nisu obeštećeni, a ja mislim da bi bilo pravično i jedne i druge jel se ne radi o velikom broju, moremo mi i proširit, ja sam maloprije i rekao ljudi koji su živili u blizini ovaj tvornica i Plobesta i Salonita, može se to gledat i iz drugog, recimo u splitskom bazenu zasigurno je van tvornice i ljudi koji nisu bili djelatnici, radnici Salonita, vjerojatno su uslijed bura, južine, svega šta se događa, prašine, vjerojatno su i oni ovaj žrtve azbesta, al ovdje se radi o jednome zakonu koji zaista je, ja mislim da, da, radi samo ove pravičnosti ovo nedostaje i zato bi volio da svi skupa nađemo nekakvo rješenje, ja bi zaista volio jel bio sam i eko aktivist, znam šta znači kad vam u selo žele dotrati industrijsku trosku, znam kako je ljudima iz Dugoga Rata jel su tili to sanirati i dovesti u Karakašicu, to je Suhač kod moga Sinja, ja sam se prvi protivio, privođen, zatvaran, ovo, ono, nisam dozvolio jel znam da su tu pritoci rijeke, znam šta znači to za zdravlje, znam da je Mladineo potpisao ugovore milijunske sa ovim koji će to prevoziti, brige koga za troskom ili Biljane, problem Biljana, odem kod ljudi to stravično gdje ljudi žive. I vidimo i Europska komisija tj. Europski sud je donio određenu presudu da je to ovaj karcogeni otpad, nije, znači da je opasan otpad. Bez obzira što se Hrvatska žali i dalje stoji taj otpad kod ljudi koji su sirotinja i doslovno gledaju u to brdo, crno brdo, katastrofa. Vidite to kad idete usput, vidimo te probleme koje imamo u prostoru i koji čine štete. Kada vidim našu Krku to je katastrofa. Al našemu ministru ja bi sad mogao prigovoriti da je njemu puno bitnije imenovati gospođu Slavicu koja ima HDZ-ovu iskaznicu i HNS-ovu u isto vrijeme nego gospođu, pa opet ću to reći kolegice Jelkovac jer je vaš inspektorat, na kojem je na čelu vaš Andrija Mikulić rekao da je prekršen Zakon o braniteljima. Znate li to, jeste čitali? I da je Upravni sud, da Ćorić je ministar inače, inače on je ministar ugroze okoliša, a dođe samo da vidi lagune u Kninu šta utječe u Krku, šta utječe u Krku. Ministarstvo tj. inspektorat državni kaže da je protuzakonito rješenjem, a presudu Upravnog suda iz sedmog mjeseca gdje su rekli također da je nezakonito imenovanje, ali je bitniji Dujić, bitnije je zadovoljiti dolje HDZ-ove čimbenike, Dujićevu kliku i ovoga Paukovu kliku, to kolegica ispred zna. Ali ovaj zakon, ovaj zakon ima zaista socijalnu uključivost i ne vidim niti jedan razlog, bez obzira što sam ja kivan na ministra šta je jučer izašla ta informacija na dan kada je međunarodno priznata Hrvatska šta je povrijedio prava branitelja, gospođe Zmijanović da bi zadovoljio naravno svoje čimbenike, ali ovaj zakon, ovaj zakon je plemenit, socijalno uključiv, ispravlja nepravde.

Evo mislim bez problema, ako je nešto rješava problem, ja mislim da će se složiti i kolega Ćelić on dolazi iz Neretvanske doline, da je zakon plemenit i da rješaje te nepravde zbog azbesta, ljudi koji su bili uzrokovani. I o tome tribamo razmišljati.

To je nerazdvojivo bez obzira što je 2011. donesen zakon o Salonitu i u tome smjeru triba ići. Ja vjerujem da je moguće. Smanjit tu nepravdu prema ovih 50 bivših radnika koji su žrtve azbesta i 50 koji su u Salonitu, mislim da se to može riješiti. Ja duboko vjerujem da se to može riješiti. I zamolio bih vas da riješite i ovaj Plobest i da vi kao Vlada predložite izmjene zakona uskladivši ga bez vremenskog ograničenja na ovaj na Salonit. Jer s ljudima razgovaram doli, ima ljudi iz moga Sinja koji su radili doli, koji su oboljeli od azbesta i ne mogu ostvariti to pravo, a ljudi su teško bolesni, to su teške bolesti od azbestoze. I ponavljam zakon je odličan po meni osim vremenskog ograničenja.

Neka Vlada, ne znam na koji način neka neko iz HDZ-a zovne ministra ili uvaženi tajnik neka zovnu i neka riješe taj problem i vjerujem da će to biti jednoglasno i da će svi reći da je Vlada učinila puno, da je Vlada socijalno osjetljiva, da pokaziva tu osjetljivost.

Uvaženi kolega Bulj, vi ste već dokazali da ste ekološki osviješteni pa ste u ovoj raspravi išli malo šire i na Vranjic premda je ovo vezano za radnike Plobesta, pa ste tako govorili dakle i o onim ljudima koji su živjeli u blizini tih tvornica ali ovaj je zakon usredotočen prvenstveno na prava radnika koji su profesionalno izlože ni azbestu. Ja ću vam reći dakle za područje recimo pitanja kolika je količina droge koja je za osobnu uporabu, neke zemlje su to definirale, neke nisu. Ovaj zakon to definira i naravno da će neki ostati zakinuti. No, ono što bih ja htio istaknuti, to sam postavio pitanje državnom tajniku, što s onim ljudima koji su za ovo razdoblje od '91. do 2002. imali prekid radnog odnosa osobito prema Hrvatskim braniteljima koji su otišli u rat i imali su prekid. Navodno ima takvih ljudi i ovaj zakon se ne bi odnosi na njih. Kolega Ćeliću, ja sam malo priznajem otišao šire u ovome dijelu jer se može i šire razgovarati, međutim kad se radi o djelatnicima, radnicima bivšim i treba na taj način razgovarati. Naravno da treba vidjeti u biti, čak imamo i datum prestanka kad su ljudi, prestala raditi tvrtka, bilo je ljudi koji su radili i više od 5 godina u ovom intervalu koji nisu ostvarili to pravo. Vi ste naveli da je to tako i, al ja bi volio bez ograničenja, a što se tiče i ovoga dijela ljudi koji su išli u domovinski rat braniti, dal oni, evo i ja bi isto volio da se tajnik očituje i to je od vas dobro pitanje dal će ljudi koji su išli u domovinski rat, imali taj prekid, dal oni ostvaruju to pravo, znači ima tu pitanja koji se još mogu ovdje pogledati, pa ja mislim da ne bi pala ni kapa s glave uz ovaj dobar zakon kada bi se povuklo treće čitanje i u kratkom roku se donilo prid ovaj Sabor uz ove prijedloge koje i vi dajete. Poštovani kolega Bulj, svima je jasno da sa ovim zakonom se stvara još jedna dodatna diskriminacija i jasno je da je Vlada nepažnjom povrijedila odnosno da nije se konzultirala dovoljno i povrijedila je Zakon o odgovornosti RH za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ, RH je slijednica Socijalističke RH, ovo su radnici koji su radili na teritoriju RH, ovo su državljani RH i nema nikakvog razloga da stavljamo datum 1991. jer očito da će jedan relativno veći broj ljudi ostati izvan dohvata ovog zakona, simptomatično je da Vlada nije niti u jednom trenutku išla za time da procijeni koliki je taj broj ljudi, za pretpostaviti je da je vjerojatno isto kao i broj kao i ovih koji imaju pravo na obeštećenje, dakle to je nekih dodatnih 100 milijuna kuna koje je Vlada mogla, mogla naći.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. iz Ploča, široka uporaba azbestnih proizvoda je počela '50.-tih godina prošlog stoljeća i faktički bilo koja zgrada sagrađena prije 2000.-te godine može sadržavati azbest, nažalost još uvijek imamo u RH i neke obrazovne ustanove i neke zdravstvene ustanove gdje se nalaze azbestni proizvodi, problem azbestoze je već dugo prisutan i u RH i u svijetu, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu je 125 milijuna ljudi izloženo azbestu na radnom mjestu, postoji dakle nekoliko bolesti koje su povezane sa azbestom, profesionalnih bolesti, to su azbestoza, bolesti pleure, rak bronha i pluća i ono što je najopasnije, dakle smrtonosni maligni mezoteliom. Ljudi su općenito u okolišu izloženi niskim razinama vlakana azbesta, ključni faktor rizika od razvoja bolesti je ukupan broj vlakana koji se udahne, ja vjerujem ekspertnoj skupni koja je sudjelovala u donošenju ovog zakona, no činjenica je da su neki podaci pri procjenama i prije, a i sada bili manjkavi, pa je tako pitanje mjerenja koncentracije azbesta u zraku radnih prostora nažalost bio čest slučaj u RH, određeno je da to bude 5.g. definitivno što se struke tiče o tome se može raspravljat. Rak je inače najčešći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u zemljama EU, godišnje se 53% smrtnih slučajeva povezanih s radnim mjestima pripisuje raku, a najčešće se radi o raku pluća, mezoteliomu i raku mokračnog mjehura. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji svaki 10-ti smrtni slučaj raka pluća je usko povezan s uvjetima rada i najproblematičniji sektor je definitivno građevina. Države EU prihvatile su 1999.g. obvezu izvršenja niza mjera za prestanak uporabe azbesta, te je EU svojim zakonodavstvom ograničila uporabu i promet proizvoda koji u sebi sadržavaju azbest, čl. 191. do 193. Ugovora o funkcioniranju EU pravna su osnova za regulaciju kemikalija i pesticida u što ubrajamo i azbest. Zahvaljujući Direktivama iz 1999. i Direktivi iz 2003.g. zabranjeni su proizvodi koji u sastavu imaju azbest, tu se iznose i strategije uklanjanja azbesta koje države članice trebaju provesti. U ožujku 2013. Europski parlament je donio rezoluciju o riziku za zdravlje zbog izloženosti azbestu na radnome mjestu i mogućnosti njegova potpunog uklanjanja. Najveći zakonski paket koji je vezan za zaštitu i prava radnika profesionalno izloženih azbestu donesen je tijekom 2007. i 2008.g. u RH. Zakonom o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, RH je preuzela obvezu za isplatu početnim zahtjevima radnika oboljelih od azbesta, 2011.g. je donesen Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit u stečaju i sada dolazimo dakle do Zakona o obeštećenju radnika trgovačkog društva Plobest d.d. iz Ploča. Između prvog i drugo čitanja je povećan broj radnika koje se predlaže obeštetiti. Ono što bih htio istaknuti kao osoba koja potječe iz doline Neretve jest činjenica da azbest nikada neće napustiti niti Ploče, niti dolinu Neretve. Kolega Mrsić je govorio o onome za što se zalaže gospodin Batinović i Udruga žrtva azbesta. Nažalost prema njihovim podacima preko 400 ljudi je već umrlo od posljedica azbesta u dolini Neretve. Ono što su oni isto tako naglašavali, dakle da je na tablici broja neisplaćenih plaća u RH da su na vrhu radnici azbesta, nažalost ovim zakonom neće biti obuhvaćeni svi, bit će obuhvaćena velika većina.

Poštovani kolega Ćelić i vi i ja smo liječnici i jako dobro znamo da onaj tko je obolio od mezotelioma da je to smrtna presuda, a vrlo je jasna direktna veza između azbesta i mezotelioma. To je je vrlo jasno potvrđeno studijama i poznato je da treba biti izloženo najmanje 5 godina azbestu da se onda mogu razviti i simptomi azbestoze. Ono što mene brine u ovom zakonu, slažem se s vama da ga treba donijet što prije, al me brine to što se dijeli na one ljude koji su radili prije '91. i one koji su radili nakon '91. jer je izloženost azbesta ista i prije i nakon '91., to su isti ljudi i stvarno ne znam razlog zašto se radi ta razlika. Tu se radi vjerojatno o nekih dodatnih 200, 300 ljudi dakle i njihovih nasljednika.

Evo ja se dijelom slažem s onim što ste vi rekli da faktički nema razlike između onih koji su radili prije '91. i u razdoblju od '91. do 2002. godine kada je firma otišla u stečaj. Volio bih da su obuhvaćeni i oni, ali evo tumačenje, prihvaćam i tumačenje pravnika koji govore da je pravna stečevina tek od 8. listopada 1991. kada je Hrvatska raskinula sve pravne veze sa SFRJ.

Mi smo ovdje prije, prošle godine u nekom trenutku raspravljali o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe. I onda smo u prvom čitanju mi iz opozicije bili žestoko da Vlada to prihvati, Vlada se tada opirala, vi ste u toj raspravi bili dosta suzdržani. A onda u drugom čitanju Vlada to nije prihvaćala i onda ste vi napisali amandman da se to prihvati i onda je Vlada prihvatila vaš amandman i hvala Bogu danas na radost mnogih ljudi kojima to je lijek imamo legalizaciju korištenja marihuane u medicinske svrhe. Na tom tragu ja apeliram na vas da napišete amandman i na ovaj zakon da se skine ova datumska barijera i da ovoga na radost svih onih koji su oštećeni zbog rada sa azbestom se donese zakon već na prvom slijedećem glasovanju, odmah.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, dakle u provom čitanju još u 10. mjesecu vezano za prijedlog ovoga zakona osvrnuli smo se zapravo na dosta stvari ali i vašu zaslugu, zaslugu ministra, ministarstva, Vlade RH da se zapravo ovaj problem sa djelatnicima Plobesta društva s ograničenom odgovornošću riješi, zapravo svih onih koji su bili izravno izloženi radu sa azbestom kao kancerogenim materijalom i obeštećenjem koje bi proisteklo iz ovoga zakona. Mi smo i u prvom čitanju kada je to bilo u 10. mjesecu slušali jednu neslavnu genezu ove priče rada s azbestom i događaja koji se zapravo još dogodio 50-tih godina pa rekli bismo to sve do danas. U današnjim raspravama i pojedine kolege u ime klubova govorili su i lili su krokodilske suze nad ovim problemom iako u trenucima kada su bili na vlasti ništa nisu poduzeli da se ovaj problem riješi. Mogao bi sada govoriti i onaj zakon iz 2011. godine i pročitati im ili ih uputiti na fonogram iz toga vremena pa da zapravo vide na koji način su zapravo opstruirali to recimo kod zaposlenih ljudi u Salonitu u Vranjicu. RH je ozbiljna zemlja i s obzirom da je potpisala određene međunarodne akte, a i taj, jedan od tih je vezan za azbest je zapravo i pristupila kroz svoje nacionalno zakonodavstvo i prijedlogom ovoga zakona kako bi obeštetila, obeštetila radnike Plobest d.o.o. Nepravde bivšeg sustava koji tada o tome nije razmišljao mogli bismo danas nabrajati u nedogled, no bilo je takvo vrijeme, tako se dogodilo, azbest je tada bio i građevinski materijal i koristio se u auto industriji i vezano za izolaciju i danas kada bismo razgovarali o tome, a više je bilo, kažem, govora u prvom čitanju, onda bismo, ne znam, od Konavala do Kamenjaka u Istri, od Kamenjaka u Istri do Iloka zapravo bi vidili bezbroj ono što vidimo golim okom fasada, kuća građenih od azbestnih ploča, ali i ono što je pod zemljom, a to su azbestne cijevi vezane za vodovod koje se danas, hvala Bogu, dosta mijenjaju, ali ima ih još u zemlji kroz koju pijemo pitku vodu, dakle svima nam je želja da tog azbesta uopće ne bude u RH, ali sve u svoje vrijeme i u skladu sa onim mogućnostima s kojima se to može napraviti. Međutim, treba spomenuti ovdje i neke zakone koje je donio HS, a tada, razmišljajući o svim ljudima koji su bili izravno izloženi azbestozi, dakle Zakon o obeštećenju radnika koji su profesionalno izloženi azbestozi s jedne strane, a s druge strane i Zakon o starosnoj mirovini radnika profesionalno izloženih azbestozi koji zapravo imaju povećanu mirovinu od 26%, dakle i svi oni koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom, dijelom su obuhvaćeni i ovim Zakonom o starosnoj mirovini gdje imaju povećanu mirovinu. Prosječna mirovina ljudi koji su zahvaćeni ili radili izravno s azbestozom je negdje oko 3.450,00 kn. Dakle, ako se sjećate kada smo govorili o ovom Zakonu o mirovinskom osiguranju i onih i posebnim, Zakonima o posebnim mirovinama, ima 17 kategorija građana u RH i jedni od njih su i oni koji su izravno bili izloženi azbestozom, dakle i to treba reći i to je i kroz taj zakon se zapravo obeštećuju, obeštećuju ti radnici, to govorim zbog nekih kolega iz oporbe koji su o ovome govorili. Treba reći recimo da na oba odbora i u prvom čitanju i u drugom čitanju su i kolege iz oporbe prihvatili ovaj prijedlog zakona, pa i u ime kluba su rekli da će ga prihvatiti, što ja smatram jednom evolucijom u odnosu na 2011.g. i dajem im za pravo da prihvate ovo i da se obeštete radnici Plobesta. Za razliku od prvog čitanja odnosno razlika u odnosu na prvo čitanje, u drugom čitanju, istina je da smo mi tada i na Odboru za rad i mirovinski sustav govorili o tome da se zajedno sa HZMO-om provjere maksimalno ti podaci kako ne bismo možda stvorili nepravdu prema nekoj osobi koja to pravo zaslužuje, a ne može ga ostvariti, na tome vam hvala jer i u ovom drugom čitanju vi ste naveli da je s još 56 djelatnika nakon prvog čitanja, znači 556 ukupno s tim da je, rekli ste, i na odboru 55 umrlo, ali njihovi nasljednici temeljem nasljedničkih izjava će dobiti isto takvo obeštećenje. Ono što smo također problematizirali i bila je isplata, … [[Govornik se ne razumije]] je u prvom čitanju bila 2019., '20., '21. i to ste također objasnili na odboru, nisam bio ovdje ako je možda državni tajnik to govorio u ime predlagatelja, dakle sad bi se produžilo na 2022.g., dakle iznos koji je planiran on će se zapravo kao takav dogoditi prema svim onim koje, koje treba obeštetiti. Ono što je, čini mi se i kolega Bulj govorio, a vezano je bilo za radnike Salonita Vranjic. Treba reći istinu vezano za to, dakle što se tiče samih radnika u Salonitu Vranjic zbog pokretanja stečaja 50-tak radnika je tada ostalo koji su cijeli svoj životni radni vijek radili u tom poduzeću, ali dobilo je otkaz nekoliko mjeseci prije zakonom definiranog datuma. Ja sam pokušao i sa resornim ministrom i sa premijerom razgovarati o ovome da je, donošenje ovog zakona za njih je diskriminatorno jer oni nisu dobili svoja obeštećenja, pa u navedenom vremenu ćemo razmotriti taj slučaj da i ti ljudi, da i ti ljudi budu obeštećeni, naravno nema čvrsta jamstva, volim kada se naprave te analize, zato ste i vi danas na Odboru za rad i mirovinski sustav zapravo govorili zašto referentni datumi, to sam pokušao objasniti kratko u replici i zašto određeni limiti. Dakle, sama tvrtka Plobest d.o.o. odnosno njen prethodnik, mi ne znamo u tom vremenu koliki je broj radnika radio, bio je drugi sustav, bila je druga država, tu je bilo radnika iz BiH, bilo je radnika i iz Crne Gore, ne samo iz RH i ući zapravo u jednu takvu priču neozbiljno putem amandmana, dakle potpuno neozbiljno, mi nismo to htjeli prihvatiti kao vladajući, ovo što je rekao g. Maras, upravo zbog toga jer nemamo nikakve podloge, nikakve analize, zapravo bi bili neozbiljni, a produžili bi agoniju, agoniju ovim ljudima. Možda još za sam kraj treba reći da kod prijedloga predsjednika Odbora za rad i mirovinski sustav, on se referirao na čl. 2. ovog prijedloga zakona, smetajući ga zapravo vrijeme o kojem smo mi govorili, zašto 5.g., zašto ne 4.g. 11. mjeseci 29 dana, zašto ne 6, 7, 8 ili 10, dakle ono što ste vi nama rekli ja to prihvaćam kao nešto što je korektno, a to je da je i radna skupina i svi oni koji su radili na prijedlogu ovoga zakona, stručni ljudi, pravnici su zapravo uzeli i te stvari u razmatranje i s tog aspekta su donijeli ovakav prijedlog zakona, u drugom čitanju smo to još popravili, dakle da ne postoji nekakvog praznog hoda ili nekakvih nedorečenih podataka prema bilo kojoj osobi koja je trebala biti obuhvaćena ovim zakonom i mislim da smo napravili jednu dobru stvar. U prvom čitanju sam rekao volio bi da ne odradimo posao, da odradimo posao do kraja, a ne do pola.

Poštovani kolega Babić, gledajte 2010. sam bio ovdje u Hrvatskom saboru kad se donosio zakon o obeštećenju radnika Salonit Vranjic. I pitao sam ovdje tada nadležnog ministra zašto Vlada ne riješi i problem Plobesta Ploče. Rekli su jednostavno zato što tamo nitko nije postavio takve zahtjeve, a ja točno znam tko je kumovao da se uopće Salonit počne rješavati. To nije fer da se na taj način radi, onda se optužuju neke prethodne vlade da nisu ništa radile kad se to moglo istim, istim zakonom sve riješiti. Doduše ovdje imamo naknadu štete, imamo naknadu štete zbog nečega što je pravna prednica ove zemlje SFRJ potpisala daleko prije '91., a to je zabrana upotrebe azbesta u industriji. Hvala vam lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ja imam fonogram iz tog vremena zapravo gdje vi više problematizirate da se ta sredstva ne isplaćuju iz državnog, iz fonda već iz državnog proračuna, a na istom tragu je bio i SDP. Ovo što danas kažete ja se sa vama slažem. Ne možemo govoriti o vremenu iz 2011. godine i 2019. godine s obzirom da i ove godine smo imali suficit državnog proračuna, da neke stvari možda koje su bile kao nepravda koje nije nanijelo ovo društvo, neko društvo prije toga, da se isprave i da se ti djelatnici obeštete.

Kolega Bulj je u ime Kluba MOST-a iznio naš stav, dakle i po pitanju Plobesta i onoga što se događalo u Pločama i činjenice da i sada ovim prijedlogom zakona imamo jedan veliki broj ljudi koji neće biti obuhvaćen. To je ono što nas žalosti i na to smo upozoravali i u prvom čitanju. Rekli smo jasno da se ne može uzimati kao referentno nešto iz 1988. godine, a onda kao datum uzimati ovaj datum znači 8.10., a sve ono što je bilo prije toga i ljude koji su u Plobestu radili prije toga ne obuhvatiti ovim zakonom. Otvara se isto tako pitanje, govorile su kolege ovdje tijekom rasprave i onih kojih išli u Domovinskih rat. Znači Hrvatskih branitelja koji su tijekom tog perioda izgubili jadan dio ovog perioda koji im je potreban od 5 godina. I mi predlažemo znači da svi oni koji su radili 5 godina iako je upitno ovaj treba li uopće biti tog roka od 5 godina ili bi taj vremenski rok trebao biti manji. Jer i medicina i znanstvena istraživanja i sve ostalo su sigurno u ovom periodu napredovale i vrlo vjerojatno je da je utjecaj azbesta na radnike, na ljude štetniji i postoji velika mogućnost da ako te i manje vremena od 5 godina bili izloženi azbestu da imate nekakve zdravstvene posljedice. U tom smislu dati ćemo amandman, a drago mi je da je kolega Bulj upozorio i na pitanje Salonita, kažu evo ovdje da je to pitanje riješeno, mene upozoravaju radnici, predstavnici radnika da pitanje nije riješeno za nekih 50 radnika i dobio sam, ja mislim da je kolega Bulj, nisam bio tu, bio sam na sastancima, ali mislim da je kolega Bulj na to upozorio. Dakle, Tomislav Ćorić se 3 puta sastao sa, znači ministar rada i mirovinskog sustava sa državnom tajnicom isto tako Katarinom Ivanković Knežević u ministarstvu gdje je isključiva tema razgovora bila obeštećenje 50 radnika Salonita koji su preskočeni u obeštećenju. Znači obeštećena su 172 radnika. Za vrijeme kad je Tomislav Ćorić preuzeo ministarstvo s njim osobno su održali 2 sastanaka u Trogiru i Splitu, ponovo su isključive teme bile obeštećenje 50 radnika Salonita i dogovoren je način rješavanja i konačan termin kojeg je ministar Ćorić po vlastitom prijedlogu trebao dostaviti do 15.6.2019. Umjesto prijedloga rješenja o kojem su imali dogovor s ministrom Ćorićem znači radnici, očito je tako oni kažu ja ih citiram, da ih je svjesno prevario, iskoristio i da su vidjeli kroz te razgovore da uopće ne vlada materijom. Znači, u svim zakonskim prijedlozima kod predlaganja zakona lex Plobest, radnici Salonita ispali su iz svih opcija rješavanja. I evo ja citiram što oni mene mole, kod drugog čitanja zakona u saboru molimo da zatražite odgovor što je s radnicima Salonita i zašto su preskočeni kod rješavanja, a isto tako postavljam pitanje, znači osim tih 50 radnika Salonita što je sa svim ovim ljudima koji su radili u Plobestu, iz doline Neretve iz Hercegovine i drugih krajeva koji nisu obuhvaćeni ovim vašim prijedlogom zakona, koji ne spadaju u ove rokove koje ste vi stavili i datume koji su po meni nerazumni, jer ako ste 30.5. stavili kao Dan državnosti, ne znam zašto uzimate sada ovaj datum. Ako već ne želite imati bilo kakve veze s bivšom državom, ali ponovno upadate u jednu kontradiktornost ili nelogičnost jer se pozivate na jedno istraživanje iz 1988. godine.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, Klub SDP-a će unatoč što imamo dvije bitne primjedbe na ovaj zakon, podržati donošenje ovog zakona jer bez obzira na primjedbe koje imamo, opet ne možemo biti protiv da se barem ovih 500 i nešto radnika odnosno bivših radnika obešteti. U prvom čitanju govorio sam o problemu i radnika Salonita iz Vranjica, sjećam se da sam negdje 2010. ili 2011.g. ili čak 2009. bio i u Vranjicu, jednu subotu ujutro kada smo, kada su nas pozvali sve zastupnike iz naše izborne jedinice i upoznat sam dakle sa problematikom koja se nažalost evo već dugi niz godina nije riješila.

Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, te Odbor za europske poslove. Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko, izvolite. Hvala vam lijepa poštovani g. potpredsjedniče HS, uvažene dame i gospodo zastupnici, dopustite mi da vam predstavim plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2020.g. Ovaj plan predstavlja potpunu pravovremenu informaciju o zakonodavnim aktivnostima Vlade RH koji se planiraju tijekom ove 2020.g., a kako bi se uskladilo sa pravnom stečevinom EU, dakle ona koja je bila novodonesena i za koje RH kao i sve druge države članice trebaju uskladiti svoje zakonodavstvo. Za pravilno prenošenje, primjenu i provedbu prava EU prvenstveno su odgovorne države članice, a jedinstvena primjena prava EU ključna je za uspjeh i dobrobit EU koja se prije svega temelji na vladavini prava i oslanja na pravu kao temelju svih njezinih politika i prioriteta. Učinkovito izvršenje prava EU važno je i za hrvatske građane jer utječe na njihov svakodnevni život, bilo da je riječ o temeljnim slobodama, sigurnosti hrane i proizvoda, sigurnosti prometa, bilo kvaliteti zraka, zaštiti potrošača i čitavog niza drugih područja. A jednako tako, dakle nije važno samo stoga što diže se standard važan za naše građane, nego usklađivanje je jednako tako važno jer ono utječe na jačanje konkurentnosti i država članica i cijele EU.

Vlada RH je i ove godine 27. prosinca 2019. godine usvojila cjelokupni program Vlade o preuzimanju i provedbi pravne stečevine, a ovaj prijedlog plana usklađivanja sastavni je dio tog programa i Vlada RH ga sada ovdje pred vama podnosi kako biste ga prihvatili i na taj način prihvatili vašu važnu ulogu tijekom ove godine usklađivanja hrvatskog zakonodavstva. Sam plan usklađivanja zakonodavstva sadrži 62 zakona i njima se prvenstveno usklađuju hrvatski zakoni ili se donose novi s pravnom stečevinom, a u jednoj manjoj mjeri se i dorađuju hrvatski zakoni za koje je bila utvrđena određena neusklađenost s pravnom stečevinom. Plan usklađivanja ujedno ima i preventivni učinak jer time se smanjuje mogućnost i potreba odnosno bolje reći opasnost od pokretanja postupka povrede prava EU od strane Europske komisije koja ima ugovorima danu nadležnost brinuti se da države članice na valjani način su uskladile svoja zakonodavstva, a onda i to zakonodavstvo koje je dio pravne stečevine trebaju valjano na pravi način primjenjivati. Obzirom na ključnu i ne zamjenjivu ulogu Hrvatskog sabora u raspravi i donošenju zakonskih prijedloga evo Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru usvajanje ovog plana zakonodavnih aktivnosti za tekuću 2020. godinu. Evo zahvaljujem na vašoj pažnji. Otvaram raspravu. I prva će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Marijana Balić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Ono što bih na samom početku željela istaknuti je činjenica kako nakon samo 6,5 godina u članstvu EU kojim smo potvrdili svoju međunarodnu poziciju te koristimo priliku biti dio pravne, ekonomske i razvojne zajednice odnosno dijelimo zajedničke vrijednosti s ostalim članicama naše europske obitelji, Hrvatska je od 1. siječnja preuzela šestomjesečno rotirajuće predsjedništvo Vijećem EU što dakako predstavlja čast, ali istovremeno i odgovornost. Nastavno na to danas je kako smo i čuli pred nama Plan usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2020. godinu koji je sastavni dio programa Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU, a kojeg je Vlada RH sedmu godinu za redom izradila, a potom i usvojila 27. prosinca 2019. godine. Čuli smo u uvodnom izlaganju državne tajnice kako plan predstavlja potpunu i pravovremenu informaciju o zakonodavnim aktivnostima koje Vlada RH planira provesti tijekom 2020. godine, a koji se odnose na daljnje preuzimanje odnosno transponiranje pravne stečevine EU u naše nacionalno zakonodavstvo. U EU koja je kako sam već i rekla predstavlja i pravnu zajednicu, točnije zajednicu vladavine prava, a u koje naravno težimo dijeliti zajedničke vrijednosti, jedinstvena i dosljedna primjena prava EU u svim njenim državama članicama ključna je kako bi se dao legitimitet europskom projektu i kako bismo osnažili provođenje naših politika i prioriteta. S tim u svezi učinkovito izvršenje pravila EU važno je za sve hrvatske građane jer u velikoj mjeri neposredno utječe na njihove svakodnevne živote. I premda se pravna stečevina EU stalno mijenja i razvija, a globalne okolnosti su također vrlo dinamične važno je da RH prilagođava svoje zakonodavstvo i bude konkurentna na zajedničkom europskom tržištu i samim time osigura učinkovitu primjenu prava EU naravno u korist svojih građana. U tom procesu važno je istaknuti ključnu ulogu ovog Visokog doma koja se očituje u donošenju nacionalnih zakona kojima se preuzima i osigurava provedba novodonesenih europskih pravnih akata. Ovogodišnji plan predviđa donošenje 62 zakonodavne mjere, tj. novih zakona ili izmjene i dopune već postojećih zakona koji su podijeljeni prema kvartalima onom dinamikom kako je to navedeno u materijalima. Posebno valja još jednom istaknuti važnost pravovremenog preuzimanja pravne stečevine EU jer bi u protivnome RH bila izložena odgovoru Europske komisije i pokretanje postupaka pred sudom EU zbog povreda prava EU odnosno eventualnim novčanim kaznama. Isto tako naglašavam kako donošenjem ovog akta RH prije svega i u uvjetima predsjedanja Vijećem EU potvrđuje da je odgovorna i funkcionalna država članica koja zna pozicionirati svoje nacionalne interese pri kreiranju zajedničkih politika EU uz jasan cilj da dosljedna provedba ovih zakona ide u prvom redu na korist hrvatskih građana te im donese konkretnu korist i kvalitetnije uvjete u svakodnevnim životima. Slijedom navedenog Klub zastupnika HDZ-a podržat će usvajanje predmetnog plana. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam državnu tajnicu i suradnicu. Klub SDP-a je redovito podržavao ovaj prijedlog zato jednostavno što je to naša obveza koja proističe iz članstva da moramo usklađivati hrvatsko zakonodavstvo s onim s čime smo se već suglasili u pregovorima u EU. No ovaj puta imamo jednu dvojbu i naša odluka da li ćemo podržati ili ne ovisit će ustvari od vašeg odgovora. Naime, mi smo u izbornoj godini, a ovaj plan sadrži zakonodavne aktivnosti u cijelom razdoblju ove godine, e sada kada Sabor bude raspušten i kada bude krenula predizborna kampanja, dakle Vlada će biti tehnička, ali Sabor neće biti u mogućnosti donositi više zakone. Ja znam da mi u ovom trenutku ne znamo kad će biti parlamentarni izbori, ali oni će biti. E sad, mogu biti u 3. kvartalu, u 4. kvartalu, možda i prije toga. Ne znamo. Ali, ako planiramo i ako Sabor donosi ovakav plan, onda moramo ipak imati to u vidu jer ćemo donesti plan koji znamo da nećemo realizirati. Eto. Evo, to je jedna stvar na koju sam htio u ime Kluba SDP-a upozoriti i ustvari, kažem, o vašem odgovoru ovisit će naš glas o čemu ćemo mi još jedanput u klubu razgovarati. Druga stvar, koja me zanima, mi imamo cijeli niz onih postupaka, tzv. infringement procedures. Dakle u EU gdje smo se, hajmo reći ogriješili ili nas komisija smatra da kršimo pravnu stečevinu. Je li nam možete dati kratak presjek tih slučajeva da vidimo gdje točno sada stojimo, koji su to slučajevi u kojima Hrvatska od strane komisije ocjenjena da krši europsku pravnu stečevinu i koji je update u tim slučajevima, gdje točno mi stojimo? Da li Vlada ima kvalitetne argumente da to ospori ili je spremna ići onaj sljedeći korak, donošenja odluka o našem kršenju?

Dakle prva stvar je da je dobro, iako je ovo tehničko pitanje i u biti jedan tehnički plan Vlade, bitno je da razgovaramo mi i o ovim temama da bi građanima približili važnost donošenja ovih zakona koji su ovdje navedeni u ovom planu i treba jasno reći da mi ove zakone i to ja znam nekad spomenuti kad donosimo ove tzv. europske zakone u ovom Visokom domu. Da ne donosimo ove zakone isključivo i samo zbog EU i zato što je to europska pravna stečevina nego da su oni na dobrobit svih naših građana i da je za Hrvatsku dobro da mi donosimo zakone koji su usklađeni sa europskom pravnom stečevinom. A druga stvar je ta da i ja imam ovu dilemu koju je rekao kolega Klisović, dakle mi sada ovdje donosimo plan donošenja zakona koji u, za 4 kvartala odnosno za cijelu ovu godinu i ne znam koliko je to okej donositi neki plan za koji bi se onda unaprijed znalo da se neće ostvariti. Ako idemo u raspuštanje Sabora koji neće funkcionirati pa onda ako znamo da iza toga idu pregovori oko sastavljanja Vlade, pa ako se sjetimo onih pregovora kada se Most pojavio koji su trajali mjesecima, može se dogoditi da mi do polovice iduće godine nemamo Vladu ni parlament konstituirani, onda kako će se onda donositi zakoni? To je jedno pitanje. Ili vi možda u Ministarstvu vanjskih poslova znate nešto što mi ne znamo jer znamo da po zakonu i po Ustavu se parlamentarni izbori moraju održati najkasnije 3 mjeseca od konstituiranja HS što znači da se izbori najkasnije mogu održati 14. siječnja 2021. g. pa možda vi govorite da ćemo mi tada imati s ovim prijedlogom plana koji zaključuje se 31.12. ove godine, znači možda će parlament funkcionirati do tada pa će moći donositi zakone. Evo, ne znam, to su neke dvojbe koje ja imam, ali to je druga stvar koja je meni važna.

Nema ga, gubi pravo na govor. I onda će zadnja pojedinačna rasprava biti poštovanog zastupnika Joška Klisovića, izvolite. Evo, drago mi je da samo SDP ima interes razgovarati o europskim pitanjima. Dakle, moja rasprava ova pojedinačna bit će vezana naravno uz europsku tematiku. Ali ja bih se želio referirati na nešto što smo čuli jučer i što pozdravljam i što bih molio da se stvarno i materijalizira odnosno da se dogodi. Dakle, kad smo pričali o budućnosti Europe, onda je predsjednik Vlade kazao da je spreman da se otvori rasprava u Odboru za europske poslove i za vanjsku politiku, da je spreman dovesti strane stručnjake da sam je spreman doći ili iz Ministarstva vanjskih poslova uputiti ljude da sudjeluju u našoj raspravi. E sad, ja ne bih volio da ta njegova ideja i uputa koju je dao ovdje ministarstvu jednostavno propadne kroz živi pijesak nego da stvarno ovaj puta na ovako važnom pitanju otvorimo raspravu i to jedanput nego da imamo jedan interaktivni proces političke rasprave o budućnosti Europe u Odboru za vanjsku politiku i za europske poslove u nekom zajedničkom formatu. Dinamika toga naravno da neće ovisiti samo o predsjednicima naših odbora jer oni mogu i sazvati, ali ako nitko ne dođe izvan odbora, to neće imati puno smisla. Bilo bi jako dobro ako možemo imati neki sastanak, ne mora cijeli odbor, samo predsjednik odbora je dovoljan u Ministarstvu vanjskih poslova, u Vladi da se napravi jedan tako hodogram sastanaka sa pojedinim sugovornicima koji bi došli ili iz inozemstva ili iz naše Vlade kako bi mogli stvarno imati po prvi puta stvaran input parlamenta, dakle i oporbe i vladajuće koalicije u ovako važnom pitanju. Zato što će sutra nakon izbora se možda i promijeniti Vlada, a onda bi bilo dobro da konsenzus koji postignemo oko budućnosti Europe i ta neka nova većina u Saboru i ta neka nova Vlada također, provodi, odnosno da se toga drži. To je nešto što je nacionalni interes, nešto što nadilazi jednu Vladu, jednu saborsku većinu, nešto što moramo imati minimum konsenzusa na političkoj sceni. Naravno da nije vezana direktno uz plan usklađivanja zakonodavstva, ali u širem smislu, naravno da će se i ta budućnost Europe morati rješavati kroz dokumente pa možda i kroz zakonodavne dokumente. Eto, pa samo molim dakle da se ova javno iznesena uputa premijera jučer doživi ozbiljno i da se stupi u kontakt sa predsjednicima odbora u Saboru, vanjske politike i europski poslovi kako bi u sljedećih nekoliko mjeseci mogli na tome zajednički raditi. Podsjetili ste me kako je premijer jučer isticao kao jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja EU i projekte Zelene Europe i sada kada pričamo u duhu europskog zakonodavstva želim ovdje istaknut jedan problem, dakle RH uvozi rabljene automobile u pravilu iz zemalja zapadne Europe koji su npr. dizel automobili, one razine 5, dakle velikih, stara vozila i onečišćenja, dok recimo Njemačka i druge zemlje EU donose zakone u svojoj zemlji gdje zabranjuju uporabu tih automobila čak i u nekim velikim gradovima i sad umjesto da mi pratimo npr. ta zakonodavstva i standarde EU, šta mi radimo, mi u biti penaliziramo kroz visoke trošarine kupnju novih vozila u RH koja su puno skuplja nego u susjednim zemljama i potičemo uvoz i postajemo u biti smetlište za rabljena vozila iz zapadne Europe i šta mislite recimo o tome [[Upadica: Hvala]] da li bi tu trebali slijedit zakonodavstvo [[Upadica: Odgovor poštovanog…]] EU?

Pa vidite i na kraju krajeva ovaj zagađeni zrak u Zagrebu, pa mislim dovest ćemo se današnjim odlukama upravo do takvih situacija gdje će okoliš u RH patiti. Dakle, zeleni plan za Europu nije samo za neke tamo daleke sjeverne i zapadne zemlje od RH, on je i za RH i tu stvarno moramo biti dosljedni, moramo se stvarno čvrsto ovaj i kao parlament i kao društvo i kao Vlada na kraju krajeva odrediti prema budućnosti, prema zelenoj budućnosti jel u suprotnom te budućnosti neće biti, a onda će nam biti teško i funkcionirati unutar EU jer ćemo se nekako doživljavati kao država na repu koja nije u stanju provoditi visoke ekološke standarde koji jesu skupi, ali na kraju krajeva zato i jesmo ovdje da osmislimo model kako ćemo to ipak provesti.

Evo zahvaljujem, hvala na ovim intervencijama i na postavljenim pitanjima, kad je riječ o dinamici usklađivanja zakonodavstva za 2020.g. sam prijedlog plana podijeljen je u 4 cjeline, dakle u 4 kvartala, pri čemu u prvom kvartalu predviđen je usvajanja 36 zakona, u drugom 5, u trećem 13, a u četvrtom 8 zakonskih prijedloga. Ono što je važno i potrebno jest da se ti zakoni usvoje tijekom iduće godine, postoje određeni još rokovi za donošenje pojedinih zakona tijekom ove godine, međutim sami parlamentarni izbori, prestanak rada HS ni na koji način ne bi trebao i neće utjecati na dinamiku donošenja, dakle nadležni resor i Vlada će, kako bi ostvarila ovaj plan koja je i sama sebi zacrtala, a koje ovdje podnosimo HS, će ili te zakone dati ili ranije nešto u sam postupak ili nakon ponovnog sazivanja Sabora kad se on uspostavi, tako da sami parlamentarni izbori ni na koji način ne bi smjeli utjecati na sposobnost RH, usklađivat se s ovim zakonodavstvom. Kad je riječ o postupcima povrede, evo možemo reći da u ovom trenutku nemamo nijedan postupak pred sudom EU, nego da su svi oni postupci predsudski postupci u kojem imamo određenu komunikaciju između Europske komisije i RH ne bi li se utvrdilo je li zaista postoji sumnja, osnovana sumnja za povredom pravne stečevine ili ne, u ovom trenutku sve skupa imamo 47 tih predsudskih komunikacija s Europskom komisijom, a od toga smo 96 prije toga smo već i zatvorili, dakle to je jedna živa komunikacija između Europske komisije i svake države članice. Ako bi se htjeli uspoređivat s drugim državama članicama možda dobar bi podatak bio da smo 2018.g. imali 14 takvih postupaka predsudskih s Europskom komisijom i da smo od, da smo najbolji odostraga, dakle da smo na, ja bih rekla na drugom mjestu po malom broju postupaka, konkretno Estonija je jedino nešto bolja koja je imala nekoliko postupaka manje, tako da mislim da za sada RH se jako dobro nosi sa svojom obvezom usklađivanja svojeg zakonodavstva s pravnom stečevinom i imamo namjeru tako i nastaviti. Dakle još jedanput, kad je riječ o sudskim postupcima, nemamo niti jedan, naravno ako ne računamo ovaj jedan koji nije pokrenula Europska komisija nego Slovenija protiv RH, ali taj postupak u postupku utvrđivanja nadležnosti smatramo zaista da nema riječ o povredi prava EU. Hvala na objašnjenju, dakle ako sam dobro shvatio oko tajminga bitno je usvojiti u ovoj godini onog trena kada budemo znali kad su parlamentarni izbori rado ću učiniti da se to u načelu usvoji prije ili poslije kad se očekuje već konstituiranje novog Sabora. Dobro ako će resori biti stvarno u stanju tako brzo i fleksibilno reagirati, a što će se desit ako ne bude usvojeno, to prebacujemo u slijedeću godinu, onda i ne ide po planu, ali u stvari nismo u nekom velikom kršenju ničega i u principu sve ide kako treba, pretpostavljam. Što se tiče ovoga, povrede prava EU, dobro da RH nema puno tih povreda, da smo među boljima u EU, al bilo je tu i ozbiljnih slučajeva, uključujući recimo slučaj INA-e, pa je to ono što je zanimljivo u stvari vidit kako svi ti slučajevi trenutno stoje, neki od njih su bili raspravljani na Odboru za europske poslove prije više sad od godinu dana, al nikad nismo dobili [[Upadica: Hvala]] update na odboru oko stanja stvari. Pa kad je riječ konkretno o ovom postupku u odnosu na INA-u on je zaključen, dakle obustavljen postupak i nikakva povreda nije, nije utvrđena.

Time zaključujem raspravu, a o ovoj točci glasovat ćemo kad se steknu uvjeti iako u dvorani vidim svega 2 zastupnika SDP-a i 3 zastupnice HDZ-a ja ću svejedno podsjetiti na to da ćemo nastaviti sa radom sutra u 9 i 30.